bačeni na margine društva. U zadnjih nekoliko mjeseci oskvrnjuju se i zastave hrvatskog naroda BiH i to posebice na području Federacije BiH u srednjoj Bosni, u Zeničko-dobojskom kantonu. Resorno ministarstvo na to nije reagiralo i Hrvati srednje Bosne se već polako osjećaju i fizički ugroženi u toj tzv. Federaciji BiH. Ovih dana, točnije 8. srpnja njemački Bundestag je donio Rezoluciju o BiH pod nazivom „Podrška BiH ka boljoj budućnosti“ U toj rezoluciji je izravno optužio čelnog čovjeka HDZ-a BiH Dragana Čovića da blokira reforme koje vode BiH ka europskom putu. Osim toga u rezoluciji se također navodi kako se od čelnih ljudi Hrvatske i Srbije traži da se distanciraju od etničkih i separatističkih snaga unutar BiH, a ta ista RH je supotpisnica Daytonskog sporazuma i sukladno tome ima pravo se pod navodnicima miješati u unutarnje stvari BiH i ima obvezu čuvati interese hrvatskog naroda u BiH.

Točno, ali ministar Grlić Radman je bio 3.g. veleposlanik RH ni manje ni više nego u Berlinu, pa se pitamo što je odradio u te 3.g. da bi utjecaj i hrvatski lobi bio jači od bošnjačkoga. Nakon što je donesena rezolucija Grlić Radman prije nekoliko dana veli, rezolucija Bundestaga ne održava službeni stav Njemačke, ne obvezujuća je politička izjava. Ona je itekako službeni stav Njemačke, ona nije možda obvezujuća za vladu Njemačke, ali će sigurno njemačka vlada postupiti po odluci njemačkog Bundestaga odnosno njemačkog parlamenta kao što u većini slučajeva kada HS donese brojne deklaracije i rezolucije tako postupa i hrvatska vlada i ovo je vanjskopolitički fijasko. Kao drugu točku smo naveli neispunjavanje Sporazuma između RH i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u RH. Naime, još krajem 2004.g. Hrvatska je sa ondašnjom državnom tvorevinom Srbijom i Crnom Gorom sklopila bilateralni Sporazum o zaštiti manjina. Posebice bi htio ovdje istaknuti čl. 9. koji kaže da se nacionalnim manjinama treba zajamčiti mandati politički na lokalnim, regionalnim i državnim razinama vlasti, prvenstveno zakonodavne vlasti. Hrvatska je svoj dio ispunila sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, pa danas imamo u HS tri predstavnika srpske nacionalne manjine, imamo predstavnike srpske nacionalne manjine u hrvatskoj vladi, imamo nekoliko državnih tajnika iz redova srpske nacionalne manjine, srpska nacionalna manjina ima 10 dožupana iz svojih redova zajamčenih, srpska nacionalna manjina ima 40-tak zamjenika načelnika i gradonačelnika iz svojih redova zajamčenih, srpska nacionalna manjima ima nekoliko stotina lokalnih vijećnika, općinskih, gradskih i županijskih iz svojih redova zajamčenih. Hrvatska nacionalna manjina, a ima ih oko 60 tisuća u Vojvodini, ima jedno veliko ništa, jedno veliko ništa, nije zastupljena ni na jednoj razini vlasti. Od 2004.g. 3.g. imamo ministra Grlić Radmana, Srbija je na putu ka EU, mi nismo uspjeli uoči ovih zadnjih izbora pod navodnicima prisiliti Republiku Srbiju da ispoštuje ovaj sporazum i da se Hrvati ne osjećaju kao zadnja rupa na svirali u Vojvodini bez ikakvih političkih prava i uistinu kao možda i najsiromašnija nacionalna manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda van RH sa daljnjom tendencijom njihovoga pada. Kao treću točku smo naveli neriješene granične sporove. Naime, stvaranjem samostalne hrvatske države naravno da su ostali brojni neriješeni granični sporovi, prvenstveno sa bivšim jugoslavenskim republikama, sa Crnom Gorom, sa BiH, sa Slovenijom i sa Republikom Srbijom. Velik dio tih graničnih sporova ni dan danas nije riješen i tu se doslovce nismo maknuli sa mrtve točke, posebice u zadnjih nekoliko godina. Imamo neriješeno pitanje Vukovarske ade omiljenog ljetovališta Vukovaraca. Imamo neriješeno pitanje Šarengradske ade ogromnog poljoprivrednog područja gdje su obitavali prije rata brojni ribari s područja Hrvatske. Imamo 11,5 tisuća katastarski hrvatske zemlje na lijevoj obali Dunava od toga ni dan danas ništa nije riješeno. Ono što posebice zabrinjava i što je žalosno da se u doba mandata ministra Grlić Radmana međudržavna komisija za granice Hrvatske i Srbije nije nikad sastajala, nije se nikad sastajala, zadnji put 2018. godine.

Slijedeća točka je izjave veleposlanika u Beogradu. Sramotne izjave Hidajeta Biščevića, veleposlanika RH u Beogradu uoči samih izbora za narodnu skupštinu. Naime, veleposlanik Biščević u više navrata kao u hrvatskim tako i u srbijanskim medijima direktno optužuje imenom i prezimenom političkog prvaka Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova za etnobiznis. Ono što je gore, optužuje ga da je on sukrivac i glavni krivac što su Hrvati na marginama društva u Vojvodini, pa ako je netko kriv što Hrvati nemaju nikakva politička prava onda je to hrvatska diplomacija uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i samog veleposlanika Hidajeta Biščevića. Nismo čuli nikakvu reakciju ministra Grlić Radmana na ove njegove sramotne izjave. Kao slijedeću točku smo naveli toleriranje koruptivnih radnji u hrvatskoj diplomatskoj mreži. Naime, svima poznat slučaj Damira Sabljaka uposlenika Ministarstva vanjskih poslova koji se prije nekoliko dana vrati na posao, koji je prije nekoliko godina razotkrio određene koruptivne radnje u hrvatskoj diplomatskoj mreži među veleposlanicima i njihovim suprugama.

Ta ova rješenja je Upravni sud odbio i danas Damir Sabljak radi u dotičnom ministarstvu, ali pitanje korupcije i dalje nije riješeno i ono se nastoji ovakvim potezima aktualnog ministra očigledno zataškati. Ima tu još nekoliko stvari koje nisam ovdje naveo. To je činjenica da je Hrvatska izgubila komemoraciju u Bleiburgu, da se hrvatska diplomacija nije uspjela izboriti i dokazati Austriji kao saveznici da se tamo obilježava stradavanje hrvatskog naroda, najveće stradavanje hrvatskog naroda u hrvatskoj povijesti i da se tamo ne veliča nikakva poražena vojska, kao i činjenica da se prije dva mjeseca skinuo povijesni hrvatski grb sa spomenika u Bleiburgu gdje je ministarstvo tek naknadno reagiralo, ali evo ja se nadam da ćemo čuti od ministra danas je li imamo tu ikakvih pomaka. Kao što ste čuli ovo su naši argumenti za opoziv ministra Grlić Radmana koji su prilično jasni i čvrsti za razliku od onih koje je ponudila vlada u svom očitovanju koji sadrže desetak stranica, ja bih rekao diplomatski puno toga napisano, ništa nije rečeno. Niz nažalost floskula. To očitovanje već u uvodnim recima donosi vladinu definiciju tzv. modernog suverenizma. Evo drago mi je da se ponovo koristi ta riječ suverenizam, a taj moderni suverenizam prema mišljenju naše vlade podrazumijeva citiram, jačanje međunarodnog položaja zemlje na dobrobit građana i gospodarstva te zalaganje za Hrvate izvan Hrvatske i zaštitu njihovih prava. To što ste upravo čuli nije nikakav moderni suverenizam već doslovce je temeljna uloga svake diplomacije. Zato imamo ministra vanjskih i europski poslova i diplomatsku mrežu, pa za to su i plaćeni iz hrvatskog proračuna. To im je osnovni posao. To je kao da kažete da je moderni suverenizam to što policija čuva zakon i red ili to što oružane snage čuvaju teritorijalni integritet države, pa to im je primarna funkcija zato ih i imamo. I vlada se nakon toga osvrće na svaku našu točku pa iznosi svoje argumente. Za izborni zakon u BiH kažu da su se jako trudili i posvetili tome puno vremena. I opet ću reći, nitko ne spori da se vi niste trudili, da vi niste pokušali to pitanje podići na višu razinu, ali kao što sam rekao u uvodnom dijelu svi se mjere po rezultatima. Rezultata za Hrvate u BiH nema. Izborni zakon se promijeni nije unatoč svim nastojanjima, svim tzv. saveznicama iz EU itd., izborni zakon je i dalje za Hrvate katastrofalan. Da ne pričam o šteti koju je nanijela Rezolucija njemačkog Bundestaga i za koju su iako je bila predložena od strane SPD-ovog zastupnika podržali i zastupnici sestrinske stranke HDZ-a CDU i CSU. I to je čisti međunarodni u diplomatskom smislu fijasko. I naravno da je to stav Njemačke države. Pod točkom 3. vlada se uistinu potrudila objasniti koliko se trudila, ali nigdje ne iznosi rezultate što se tiče zaštite hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Postoji li reciprocitet u političkim pravima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji sukladno potpisanom sporazumu iz 2004. godine? Ne postoji. Kada će biti uveden? Ne zna se. Hoće li ikada biti uveden? Ne zna se. I to je činjenično stanje koje vlada želi zamagliti pričama o polaganju kamena temeljca za izgradnju hrvatske kuće u Subotici i primopredaje spomen kuće Bana Josipa Jelačića. Gospodo politička prava su jedno, a imovina nešto sasvim drugo. I tu bi se odmah nadovezao i na ove sramotne izjave hrvatskog veleposlanika Hidajeta Bišćevića. U vladinom odgovoru koji je na jedno više od pola stranice na ovu točku ni u jednoj se riječi ne spominje Hidajet Biščević, a on je tema te točke, no on se ne spominje nigdje, ni njegove izjave, nego se spominje kako korektan u dobar odnos ima ministar vanjskih poslova sa Tomislavom Žigmanovom. I sad mene zanima koja je službena politika Zagreba prema Hrvatima odnosno DSHV-u u Srbiji. Je li to izjava veleposlanika Biščevića koji je u uoči izbora optužio Tomislava Žigmanova da je glavni krivac što su Hrvati na marginama društva za etnobiznis ili je to izjava ministra Grlić Radmana kojom poziva Hrvate u Vojvodini da glasuju za Tomislava Žigmanova par dana uoči izbora. Taj Hidajet Biščević polaže račune ministre vama. Jednom godišnje koliko znam daje izvješće ministru vanjskih i europski poslova o svom radu. Zašto se niste javno ogradili od njegovih izjava? Zašto ste ga pozvali na razgovor, osudili te njegove izjave? Kakvu poruku šaljemo ako imamo ovako neusklađenu diplomaciju? Vi imate brojne manifestacije hrvatske zajednice u Vojvodini, niti na jednoj se ne pojavljuje veleposlanik Hidajet Biščević. To je sramota hrvatske diplomacije. On je vama odgovoran. I na, i u konačnici imamo ovaj slučaj Damir Sabljak koji je na kraju evo poništen odlukom Upravnog suda što se pokazalo da ministar nije donio pravovaljano rješenje odnosno da su time poništeni i svi pravni postupci koji proizlaze iz tog rješenja. Evo, ja vam se svima zahvaljujem i nadam se da ćemo imati jednu kvalitetnu raspravu. Poštovani predsjedniče vlade, ministre, poštovani kolega u ovoj apelaciji se spominje BiH zanima me je li to u funkciji boljitka hrvatskog naroda u BiH i šta vi supotpisnici još činite ili ne daj Bože da smo postali dio ili tema unutar političkih prijepora. Zanima me isto tako jeste li sa ovoj inicijative razgovarali s kim od legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u BiH ili Hrvatskog narodnog sabora. Ako niste onda nas i vi potcjenjivate, govorite u naše ime, jesmo desničari ali nismo baš nazadni. Ima i ljevičara samo se mi ne volimo falit sa njima. Smatrate li ovu inicijativu manje od 3 mjeseca prije općih izbora korisnim za hrvatski narod u BiH? I zadnje pitanje, znam da nije, ali ne daj Bože je li ova rasprava i ovo sve u funkciji određene političke opcije? Smatram da bi mi što se tiče vanjske politike bez obzira bili lijevo ili desno trebali svi puhati u istom smjeru. I ja se nadam da tu i pušemo svi u istom smjeru. I ova inicijativa je upravo zbog toga da se naša vanjska diplomacija dodatno trgne i da pokuša na bilo koji način izmijeniti taj izborni zakon ukoliko još bude imala vremena za to. Što se tiče razgovora, pa kao prvo za vođenje vanjske politike je zadužena službena vlast ne oporba, a itekako da smo imali razgovora sa određenim političkim strankama kao što je Hrvatska republikanska stranka u BiH samo što je vi očigledno ne smatrate da je ona legitimni predstavnik hrvatskog naroda iako i ona predstavlja dio hrvatskoga naroda, al nije član Hrvatskog narodnog sabora. Povreda Poslovnika, kolega Barbarić izvolite. 238., poštovani kolega u tekstu piše maknut ministra Radmana i sve će biti u redu, a zahvaljujem na očitovanju kad se tiče stranke. Kolega Barbarić ovo nije bila povreda Poslovnika dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Sačić, izvolite. Poštovani kolega svakako i hrvatski narod posebno hrvatski branitelji i žrtve velikosrpske agresije su iznimno osjetljivi na svake, svake političke izjave koje nam dolaze od strane Beograda, aktualnog vodstva evo i nažalost bili smo svjedoci nije ni dostojan da mu spomenem ime, ali on je ministar u vladi Republike Srbije Vulin rekao je neki dan jednu izjavu da će na Balkanu biti mira tek onda kad svi Srbi budu živjeli u istoj državi na što je reagirala odmah i ambasada, Veleposlanstvo SAD-a u Beogradu, Sarajevu, ja koliko sam slušao, pratio nismo nikakve reakcije imali. Mislim meni je neshvatljivo da toliku benevolentnost dajemo, zašto je ta šutnja hrvatska opet nastupila? Kako vi to tumačite? Da li je to odgovornost našeg ministarstva, naše vlade, našeg premijera, našeg [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] vodstva? Ja smatram da mi u velikom dijelu odnosno naše ministarstvo vodi briselsku politiku, često politiku klanjanja briselskim interesima, a ne politiku borbe za nacionalne hrvatske interese. Danas je Tomislav Žigmanov evo prije pola sata bio na sastanku sa Aleksandrom Vučićem oko možda moguće suradnje u budućoj srbijanskoj vladi. Pa taj Tomislav Žigmanov nikad ne bi vidio narodne skupštine da je naše diplomacije, nego zahvaljujući svojim koalicijskim pregovorima sa strankama kao što je Vojvođanska liga je slično je uspio ući u Narodnu skupštinu Republike Srbije i zahvaljujući tome što je parlamentaran danas pregovara o budućoj vladi. Znači hrvatska država i hrvatska diplomacija u tom pogledu nije napravila apsolutno ništa. Poštovani predsjedniče vlade, ministre, poštovani kolega Pavliček čitam vaš prijedlog za opoziv ministra vanjskih poslova, točku po točku, iznijeli ste razloge, odnos sa Srbijom, sa BiH, granični sporovi, zaštita manjina i kažete konstantno da nema rezultata u vanjskoj politici. Danas 2022. godine čudi me da šaljete ovakav opoziv jer danas imamo kandidata Hrvata iz Vojvodine Tomislava Žigmanova u skupštini Srbije, danas imamo ministra u vladi Crne Gore iz redova Hrvata Adriana Vuksanovića. Što se tiče graničnih sporova danas pričamo u godini kada smo spojili napokon hrvatski teritorij Pelješkim mostom. Što se tiče BiH ovo je jedina vlada i ministar koji i na za vrijeme predsjedanja EU i na samom Europskom vijeću uopće priča o BiH. I šta mislite da je to palo s neba? 100% Evo prije 2 minute sam rekao, pa šta vi stvarno sebi umišljate da je Tomislav Žigmanov u narodnoj skupštini zahvaljujući vama i vašoj vanjskoj politici? Pa ostavljen je da ne kažem, da ne koristim neke grube riječi kao zadnji onaj na ulici da se bori i da uspije ući u Narodnu skupštinu zahvaljujući kombinacijama. Budite korektni, nemojte pričati neke ostvari o kojima ne znate ništa. Sada je na redu povreda Poslovnika, kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238, uvrijedili ste kolegu Bačića.

Kolega Pavić, replicirali ste tako da dobivate opomenu. A sada će replicirati kolegica Petir. Hvala vam predsjedniče. Kolega Pavliček, ja sam nekako očekivala da ćete vi za ovom govornicom osuditi ponašanje zastupnika SPD-a Adisa Ahmetovića zbog njegovog negiranja konstitutivnih naroda, zbog njegovog zadiranja u unutrašnja pitanja BiH i suverenitet te države. Vi se nekako priklanjate po ovom što ste danas argumentirali, toj politici jer Adis Ahmetović i njegova svita napadaju ovu Vladu i ovog ministra zato što oni zagovaraju prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Ako se ikome može priznati da je u političkom smislu radio na poboljšanju položaja Hrvata, onda je to sasvim sigurno ova Vlada adresirajući ta pitanja na svim važnim sastancima i pomažući kroz različite oblike pomoći. Zato bih voljela da ovo političko nadigravanje koje se odvija na koži Hrvata u BiH ostavimo po strani, ako vam je stvarno stalo do njihovog boljitka, hajmo vidjeti zajedno [[Upadica: Hvala vam.]] što možemo napraviti da unaprijedimo njihov položaj. Ja sam u svom izlaganju osudio tu rezoluciju, ali nažalost ja nemam mogućnosti niti mandat da tražim opoziv kolege Ahmetovića u Budestagu, ali imam opciju i tražiti opoziv našeg ministra Grlić Radmana. Znači ja smatram da je ministar Grlić Radman dovoljno dugo bio upoznat sa inicijativom g. Ahmetovića, sa probošnjačkim lobijem unutar SDP-a Njemačke i da je mogao kvalitetnije reagirati, ako ništa drugo, bar kod svojih kolega iz sestrinske stranke, CDU-a i CSU-a da ne podrže ovu rezoluciju jer nažalost i oni su tu istu podržali. Hvala lijepo predsjedavajući. Jedino vam zamjeram što niste stavili tu za opoziv nestale i logoraše. Rekao sam u prve ove dvije minute, tu je i premijer Plenković, tu je i ministar. Ja neću s ove govornice, kao što sam neki dan rekao, koristiti njihovu zrinjevačku kulturu, kako vidimo onoga sa Pantovčaka koji im daje imena, ali ću svojim inzistiranjem za logoraše, za nestale, za hrvatske branitelje natjerati g. Plenkovića, pa i ministra Grlića Radmana da se sami stave u onu ladicu koju, koji onaj nabraja sa gore sa Pantovčaka, kažem, ta zrinjevačka kultura. Mislim da je tema logoraša srpskih koncentracijskih logora tema s kojom se prvenstveno u hrvatskoj državi mora baviti premijer hrvatske Vlade jer je to tema svih tema kao što je i tema ratne odštete. Znači to je tema koja se provlači, ne od jučer nego otkako imamo samostalnu državu i to je tema koja je prvenstveno glavna i prioritetna tema za premijera koji je tu glavni i odgovorni. Kolega Stier, izvolite. Kažete, i problematizirate Poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom, a onda za vrijeme hrvatskog predsjedanja EU-om promijeni se cijeli sistem pregovora da se ne može, ne samo Poglavlje 23 nego nijedno poglavlje zatvoriti dok se ne ispuni uvjeti iz Poglavlja 23. Onda govorite o Žigmanovu, Vuksanoviću, a oni su vam već demantirali sa svojim javnim izjavama pa i prisustvom na saboru HDZ-a. Onda Vlada podržava ravnopravnost Hrvata u BiH, zbog toga dobiva kritike iz Bundestaga. To vas je jako uznemirilo, ali ne dajete kritiku Bundestagu, nego tražite smjenu hrvatskog ministra. To je valjda hrvatski suverenizam po vama, a onda na kraju koruptivne radnje, ali budimo tu do kraja precizni. Nije se to, te radnje o kojem će sudovi ovaj odlučiti, ali nisu se dogodili dok je premijer bio Plenković i ministar Grlić Radman nego dok je ministrica [[Upadica: Hvala vam.]] bila Vesna Pusić. Jedino što ste uspjeli, to je razgraničenje sa Italijom s kojom realno gledajući smo imali granicu i unutar bivše države, znači to je prvo. Niti jedno drugo razgraničenje nije riješeno. Vi ste bili dugo u diplomaciji pa znam da će taj Tomislav Žigmanov, naravno, doći na vaš sabor jer ste vladajuća stranka. Pa što mislite da je došao zato što ste mu sve riješili kao do sada? Pa znak kulture je da će doći na vaš sabor, pogotovo ako zove premijer države matične odakle, kojoj pripada. Mislim da vi to jako dobro znate i nemojte sad to koristiti, to su te diplomatske priče i vi znate kako to funkcionira. Niste ispunili.

Hvala vam lijepa. Poštovani kolega Pavliček. Da, čujemo poprilično zabavne teze, reći da je izgradnja Pelješkog mosta uspjeh hrvatske diplomacije je otprilike kao da kažemo da je Božić na 25. prosinca uspjeh Ministarstva gospodarstva, recimo otprilike tako. No, neću se baviti time. Činjenica jest, oko ratne odštete, povratka opljačkanih kulturnih blaga RH i prava logoraša srpskih koncentracijskih logora, pomaka praktički da i nema. Ali ono što stvarno zabrinjava pa vas molim jednu vašu procjenu. Zašto? Što sprječava ljude koji nas vode da to učine? Izvolite odgovor. Pa to je pravo pitanje za cijenjenog ministra. Evo mene stvarno zanima kada se zadnji put sjelo s predstavnicima Republike Srbije i razgovaralo o tom pitanju. U odgovoru se navodi da što se tiče i graničnih sporova itd. vade se na koronu, nije bila mogućnost sastanaka itd. Znamo da Aleksandar Vučić već godinama je apsolutni vladar Srbije i da se moglo s njim pregovarati prije. Tako i u ovo slučaju, mislim da će nam ministar dati ipak neki konkretni odgovor tijekom današnjeg dana zašto do sada se nije uspjelo izlobirati da Hrvati imaju zajamčena prava na svim razinama vlasti kao što imaju predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Evo kolega Pavliček prije svega žao mi je što ste i ovom zadnjom izjavom na neki način uvrijedili i dignitet i dostojanstvo i intelekt Tomislava Žigmanova gdje ste rekli da je on došao na Sabor Hrvatske demokratske zajednice jer je to stranka na vlasti. Ali dobro, on će imati priliku reći zašto je bio, pa ćemo onda o tome. S druge strane žalosti me jer smo zajedno i vi i ja kao saborski zastupnik bili u Subotici i na Hrvatskom nacionalnom vijeću i sa Hrvatima u Vojvodini gdje je istaknuto da premijer Andrej Plenković je prvi premijer koji uopće razgovara sa predstavnicima Hrvata u Srbiji. Da ne spominjem jer je nezahvalno da iznos od Središnjeg ureda koji je iznosio 300 tisuća kuna kada je ovaj mandat Vlade počeo, a ove godine je uloženo preko 9 milijuna kuna samo za Hrvate u Republici Srbiji je povećanje od preko 20% Žao mi je što ne govorite istinu, a istina je da pustimo predstavnike Hrvata u Vojvodini i jasno ... [[ne razumije se]] i njih da kažu što misle, a ne da vi govorite. Pa meni je žao što se vi pozivate na njih kao da ste najbolji prijatelj s njima. I vi ste prvi naveli da su oni bili na vašem Saboru i vi ste prvi govorili kako ste vi u dobrim odnosima s njima, pa sam i tu vratio povratno. Ja se samo bojim da nećete pozvati gospodina Žigmanova na Prijeki sud i na raport ovdje u Zagreb zašto je u kontaktu sa mnom ili slično da ne daj Bože čovjek me mora izbjegavati kao što je bilo neki dan u organizaciji državnog tajnika Milasa gdje doslovce se bojao me pozdraviti i kasnije me pozdravio i rekao: „Nadam se da neću imati problema.“ To vam je tako. … [[Upadica se ne razumije.]] Da, da, da ali to vam je tako. Ali nema veze ja to ne zamjeram. Nemojte ni vi. Ali nemojte se pozivati na njega, nemojte se pozivati na njega i hvatati jeftine političke bodove zbog toga što je bio na vašem Saboru. Nemojte to raditi. To ste vi prvi krenuli s tom pričom, prvi ste vi krenuli. Kolega Pavliček zaista ne mogu vjerovati da netko s vama ne bi se želio pozdraviti iz straha. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Mažar izvolite. Dakle vrlo dobro znate kao i ja i stav predstavnika Hrvata i u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori dakle koji govore da je zahvaljujući upravo mandatu ove Vlade i ovoj Vladi napravljeno sve što je napravljeno. A isto tako ste iznijeli i neistinu vezano za Tomislava Žigmanova i njegov mandat u Skupštini, jer upravo je kod ministra vanjskih poslova u ožujku bio da se izborimo i da dobijemo člana Narodne skupštine. opomenu. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika, nego je ovo bila replika. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Pa evo spomenuli ste da nije bilo nikakve reakcije prema Bundestangu. Pa nije baš istina da je tako, pa ću vas podsjetiti da sam ja kao predsjednik Odbora za vanjsku politiku temeljem dogovora sa svim tada strankama koje su bile na tom odboru, a bile su znači i opozicija i pozicija, da se obratim upravo pismom koje je upravo jasno sastavljeno što Hrvatska misli o tome što će se raspravljati 7 dana prije rasprave u Bundestagu. Kao drugo, to nije bila nikakva rezolucija, nego prijedlog jednog dokumenta jednog od parlamentaraca.

Meni je drago da ste vi reagirali kao predsjednik Odbora, nego sam rekao da na žalost rezolucija nije dobra i da nismo kao što se tiče vanjske politike to dobro odradili. Moram se ovdje osvrnuti na kolegu Mažara jer nisam imao mogućnosti prije toga, a to je znači još jedanput spominjem ne bih htio da itko od nas ovdje na imenu Tomislava Žigmana dobije političke bodove, niti vi, niti ja i da čovjek ima zbog toga problema. Znači to je kao prvo. Dakle, molim vas nađite formu kako ćete to izvesti. To sam upozorio i ministra, tako da morate se držati svi reda. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani kolega Pavliček istaknuli ste u vašoj raspravi naravno da vam ne odgovara ministar Grlić Radman, spomenuli ste i bivšu ministrice Pejčinović Burić, a u replici, u odgovoru na repliku kolegi Stieru rekli ste, citiram: „Niste ostvarili niti jedan vanjskopolitički cilj. Također ste istaknuli da kompletno Ministarstvo vanjskih poslova ne funkcionira. To je legitimno i na to vi imate pravo. Pitanje glasi, snosi li dijelom krivnju za po vama loše stanje u Ministarstvu vanjskih poslova i savjetnik jednog od bivših ministara kojeg ste vi ovdje kritizirali violinist, tada violinist, danas euro zastupnik Ladislav Ilčić koji je dugo vremena bio glavni savjetnik gospodina Stiera za honorar od 10 tisuća kuna vaš euro zastupnik Hrvatskih suverenista? Izvolite odgovor. Kao prvo ovdje nismo raspravljali niti o kolegi Stieru, nego o aktualnom ministru Grlić Radmanu i o njegovom eventualno opozivu. Znači pobrkali ste kao i u većini slučajeva u vašim govorima kruške i jabuke. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Evo zanimljivo je vidjeti ovaj HDZ-ovce kako pokušavaju dočarati odnosno opravdati svog ministra na bilo koji način mogući i kreativnosti ne fali. Ali argumenata sasvim sigurno fali. Mene zanima situacija oko najvećeg stratišta Hrvata Bleiburga. Tijekom korona krize tamo je bilo ograničeno prisustvovanje na Komemoraciji. Ubrzo nakon toga je ukinuta ta komemoracija da bi došlo do toga da je prije 2 mjeseca skinut nacionalni simbol Hrvata sa spomen obilježja na Bleiburškom polju gdje su nevini ljudi stradali. Hrvatska odnosno hrvatska Vlada na čelu sa Radmanom kao ministrom vanjskih poslova nije apsolutno ništa reagirala po tom pitanju kao ni njegov pulen veleposlanik Glunčić. Tek nakon što su Hrvatski suverenisti načeli tu temu na Press konferenciji je onda uslijedila reakcija. Izvolite odgovor. Smatram da je da Ministarstvo zakašnjelo reagiralo. Činjenica je da komemoracije u Bleiburgu više nema i vrlo vjerojatno je i u budućnosti biti neće … opet naša diplomacija nije uspjela kolegama u Austriji dati do znanja da se radi znači uistinu o komemoriranju žrtvama, da se radi o najvećem stradavanju hrvatskog naroda u hrvatskoj povijesti o kojem se 45 godina nije smjelo pričati. Na žalost u tome se isto tako nije uspjelo. A evo ja vjerujem da će i ministar možda kasnije nešto reći o tome. Kolega Pavić izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, Vlade, kolega Pavliček. Pa sve ono što HDZ-e optužujete evo to se vidi u vašem prijedlogu potpis, ljevica, kolega Bauk, kolega Beljak. Evo ja mogu vas trojicu zamisliti u Bleiburgu, pogotovo kolegu Beljaka koji je danas odbio dati potporu za ulazak Švedske i Finske u NATO. A kada govorimo o modernom suverenizmu da vam objasnimo što to znači. U globaliziranom svijetu onoliko koliko ste jaki u tom globaliziranom svijetu možete štititi nacionalne interese. Koliko ste jaki da osigurate 25 milijardi eura, koliko ste jaki da možete pitanje Bosne i Hercegovine staviti na Vijeće, koliko ste jaki da u strateški kompas možete staviti sve to. Hrvatska Vlada sa ovim premijerom i ministrom je jaka. A vi niste Hrvatski suverenisti, vi ste hrvatski izolacionisti. Vaša politika bi Hrvatsku dovela do potpune izolacije i sve … koje imamo, a danas je podignut kreditni rejting za dvije razine ne bi toga ništa bilo. Nadam se da ste bili. Evo uistinu se nadam da ste se poklonili žrtvama. Vjerujem da jeste, evo vjerujem stvarno da jeste. Što se tiče, dobro ste rekli kaže: „Koliko smo jaki.“, pa vidi se koliko smo jaki. Problem Hrvata u BiH i dalje stoji. Razgraničenje sa susjednim državama i dalje stoji. Problem Hrvata u Vojvodini i dalje stoji. Izjave veleposlanika koji se u odgovoru Vlade ne spominje a direktno odgovoran ministru i dalje stoje. Vidi se koliko smo jaki, koliko uspješno provodimo vanjsku politiku. Kolega Raspudić izvolite.

Toliko o našim partnerima, a Grlić Radman je bio i veleposlanik u Njemačkoj, a danas čujemo ili da to nije važno, a glasale sve vladajuće stranke plus CDU dakle gotovo kompletna osim Linkedlna i AFD-a njemačka politička scena i to je nevažno. Zašto ne žele mrdnuti prstom preko one granice gdje bi netko iz Berlina i Bruxellesa rekao no, no? Primjer Marije Pejčinović Burić to najbolje govori kada je jedan njen uposlenik davao izjave u posjetu BiH kako treba ukinuti konstitutivne narode. Iz Odbora za Hrvate izvan Hrvatske smo joj poslali upit jel' to službeno stajalište Vijeća Europe i njeno. Znate što smo dobili?

Pa moram reći da je mene što se tiče te rezolucije najviše iznenadilo da kolege iz HDZ-a nisu uspjele bar kod svojih kolega iz sestrinskih stranaka CDU-a i CSU-a izlobirati da ne podrže tu rezoluciju. Evo taj dio mi je fascinantan s obzirom na utjecaj i premijera Plenkovića i HDZ-a unutar Europske pučke stranke i da nisu uspjeli izlobirati kod svojih kolega i dati do znanja o čemu se uistinu radi. A ministar Grlić Radman znači mjesec dana prije toga govori da je to štetna rezolucija i da će to biti proizvod bošnjačkog lobija, a tri dana nakon toga kaže da ona nije uopće bitna i neobvezujuća i ona ne predstavlja službeni stav Njemačke. Znači u ove dvije rečenice je sve rečeno. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Pavliček u svojoj raspravi u uvodnom izlaganju stavili ste na jednu stranu ono što ste nazvali suverenističkom politikom, na drugu stranu ste stavili ono što nazivate briselskom politikom. Međutim, smatrate li doista da su te dvije stvari u opreci? Europska politika je ekstenzija zapravo naše nacionalne politike naših nacionalnih interesa. Imamo zastupnike i zastupnice u Europskom parlamentu koji se bore za prava naših građanki i građana, za bolji život naših građanki i građana. Ali tu kod HDZ-a postoji jedan kuriozitet koji možda niste spomenuli, a to je kada pogledate kako HDZ-ovi euro zastupnici i euro zastupnice glasaju u Europskom parlamentu to je dosta drugačije od onoga kako HDZ-ove zastupnice i zastupnici glasaju u nacionalnom parlamentu.

I ja sam se ovdje bazirao prvenstveno na rad ministra na njegov rad, njegove rezultate. Znači nisam spominjao niti puste milijarde, milijune itd., kako mi kotiramo kod predsjednice Europske komisije itd. Mi ovdje raspravljamo o ministru Grlić Radmanu. A ovo što govorite kako pojedini zastupnici glasaju HDZ-a ovdje, kako u Bruxellesu pa imate identičnu stvar samo na nešto malo nižoj razini, a to je ovdje u Hrvatskom saboru. Znači prije nekoliko mjeseci zastupnici u Skupštini Grada Zagreba iz reda HDZ-a su žestoko napali gradonačelnika kada je ukinuo mjeru majka odgajatelj što ja stvarno podržavam, a onda istovremeno moj amandman ovdje samo par mjeseci ranije gdje sam tražio da se to uvede na razini cijele države zastupnici iz redova HDZ-a su odbili.

I evo ja ću sve podsjetiti i na ono što piše u hrvatskom Ustavu u članku 10. gdje između ostalog piše da dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama se jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.

Zahvaljujem.

Ja to nemam problem nikakav reći.

Nije bilo reakcije ministra vanjskih poslova. Hrvati se u srednjoj Bosni posebice tamo gdje su u manjini u Federaciji osjećaju ugroženi od bošnjačke unitarističke politike i od ovakvih napada na temeljne hrvatske vrijednosti. Ja sam mislila uputiti jedno drugo pitanje ali s obzirom da smo se toliko puno dotakli Hrvata u Vojvodini odnosno u Srbiji ja moram vam postaviti. Gospodine Pavliček vi znate da sam ja vrlo fer i ne bi vam postavila ovo pitanje da niste toliko inzistirali i zapravo uvrijedili kolegu Bačića. Vi ste rekli: „E kada je on bio zadnji put u Srbiji?“ A ja ću vas pitati, vi se sjećate da smo mi bili na Svečanoj akademiji pred samog Sv. Josipa u Subotici kada je gospodin Žigmanov on je tada radio na svojoj kampanji molio da svi mi ostanemo sutradan da mu pomognemo u kampanji. E, ja sam i vas molila da ostanete. Ja sam ostala sama.

Kolegica Vučemilović izvolite. Povrijeđen je članak 238. Kao i obično znam da ću dobiti opomenu, ali nema veze. Mislim da mi ne razgovaramo o aktivnostima u predizbornoj kampanji naše kolegice Bušić na čemu joj vjerojatno svi zahvaljuju, nego o ponašanju veleposlanika Biščevića, njegovim izjavama koje su bile uistinu vrlo ružne najblaže rečeno.

Pretpostavljam da ste dali još 30 sekundi kolegi Pavličeku da smisli suvisao odgovor, evo. Kolegica Bušić isto povreda Poslovnika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ovo je moja prva povreda Poslovnika i meni je žao da je to vama, meni je žao da je to vama. Ali mi raspravljamo o tome. To je meni suvišno, a da ne kažem druge kvalifikacije što ja mislim o tome. E sada, ali kada smo već razgovarali, kada smo već razgovarali o tome pa mi smo razgovarali o Žigmanovu, tko je njemu pomogao. Moram i vama dati opomenu kao i kolegici Vučemilović. … [[Upadica se ne razumije.]] Nema na čemu. Kolegice Bušić vi ste predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drago mi je što ste ostali još jedan dan i što ste pripomogli pa makar jednim glasom dodatnim Tomislavu Žigmanovu. Ali ne moram o tome javno tu govoriti i dičiti se s time.

Ali vi, vi ste meni stvarno pošteni i dragi i drago mi je da dajete sve od sebe da pomognete Hrvatima. Ali mi smo ovdje skrenuli s teme.

Molim vas, imamo zahtjev za stankom kolega Milanović Litre izvolite. Molim vas kolegice i kolege dozvolimo da kolega Milanović Litre obrazloži stanku. U ime Hrvatskih suverenista tražim stanku od 10 minuta. Evo kolege iz SDSS-a su se primirile, ali pošto je bilo riječi o kolegi Žigmanovu iz Srbije očito je njima smiješna tema pa su se ovdje smijali.

Povrijeđen je članak 238. Naprotiv. Mi ovim osmjehom na licima izražavamo svoje zadovoljstvo zbog uspjeha kolege Žigmanova na današnjem razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i to je zapravo zbog toga smo mi radosni. A s obzirom da se poteglo pitanje tko je zadnji bio u Srbiji, evo ja predlažem da podigne ruku onaj tko je zadnji bio u Srbiji. Kolegice Jeckov dobivate isto tako dobivate i vi opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Javlja se sada kolega Sačić i vidio sam da se javlja kolega Mlinarić. Poštovani predsjedniče Sabora sa velikim iznenađenjem izjavljujem povredu Poslovnika i to osobno na vas jer ste jako uvrijedili pa ovaj klub i sve saborske zastupnike sa ovom neumjesnom i štetnom upadicom citiram: „Kada nemaš o čemu udari po Srbima.“ To je jako ružno, nedostojno i molim vas ispričajte se. Ja vam dajem opomenu. Kolega Sačić, ja sam bio ciničan to ste vjerojatno primijetili, jer ne znam od kuda se u raspravi sada pojavio kolega Milošević i kolegica Jeckov. Ako se netko uvrijedio ja mu se ispričavam. Kolega Mlinarić izvolite. Ja sam prvi bio u Srbiji 9 mjeseci, odležao sam dok su vaši napadali Vukovar i nisam poslije toga nikada više bio jer ne smijem otići jer na žalost na tjeralici sam tamo od Republike Srbije i kada bih otišao uhapsili bi me.

Kolega Grmoja je sada na redu sa replikom. Dakle, vi se natječete i govorite o tome tko je bio da pomogne Žigmanovu da Žigmanov uđe u srbijanski Parlament, a Srbija se sporazumom obvezala dakle da će nacionalne manjine jedne države biti zastupljene u drugoj državi na državnoj razini. Od 2016. to je okvir dakle koji Srbija treba poštovati u ovom procesu pristupanja Europskoj uniji, pa da gospođa Zdravka Bušić koja je bila i u našem Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, i Grlić Radman i svi ostali da nitko ne treba sudjelovati u kampanji kao što nitko ne treba kolegama ovdje koji nisu odgovorni što imaju ta prava i smatram da ih se ne treba prozivati, nego se treba prozivati premijera hrvatske Vlade i hrvatsku Vladu što Hrvati u Srbiji nemaju ista takva zajamčena prava. Meritum stvari je u tome. Znači 2004. godine sporazum je potpisan. Hrvatski sabor je potvrdio, donio Zakon, članak 9. jasno i glasno kaže da se Hrvatska obvezuje ispuniti da pripadnici srpske nacionalne manjine imaju svoje zajamčene mandate na svim razinama vlasti zakonodavnim. Što je činjenično stanje danas, Hrvati nemaju i samo o tome mogu sanjati i to je bit svega. Taj, još jedanput i neću više da čovjek nema problema ga spominjati Tomislav Žigmanov je ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije ne zahvaljujući bilo kome ovdje od nas, ne zahvaljujući ministru Grlić Radmanu, niti njegovom javnom pozivu dan prije, a dan prije toga je Hidajet Biščević tog istog Žigmanova napao, nego zahvaljujući svojim koalicijskim potencijalima i pregovorima i ničem višem. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre. Poštovani kolega Pavliček, kada dolazite sa prijedlogom za opoziv jednog ministra čovjek bi očekivao da dođete sa jednim ozbiljnim dokumentom. Koliko je ovaj dokument ozbiljan govori i vaše obrazlaganje njega jer u svojih 20-tak minuta više ste govorili o očitovanju Vlade, nego o samom vašem prijedlogu.

Znači 13 ili 14 minuta sam govorio o našem zahtjevu. Ali znate što je najžalosnije? Ovdje nema ništa od odgovora. Ovdje ima „hvalite me usta moja“ ona stara narodna poslovica, ali nema pravog odgovora. On se ne spominje ovdje, a jedna točka treba biti o njemu. O čemu mi pričamo? Nemojte vi nas vrijeđati i naše zahtjeve. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predsjedniče Vlade.

Od 2010. odlazim u Republiku Srbiju i iznimno dobro poznajem situaciju na području Bačke, Vojvodine i u subotu sam apropo toga bio upravo u Đurđinu i to kao izaslanik predsjednika HS, a prije toga izrazito puno puta. I ono što je istina dolaskom vlade Andreja Plenkovića, dolaskom niza župana i načelnika i gradonačelnika općina i gradova koji pripadaju HDZ-u Hrvati u Vojvodini su postali vidljivi, po prvi puta u svojoj povijesti su Hrvati u Vojvodini partner s kojim se može pregovarati i što mislite da je to slučajno da je Vučić pozvao upravo Žigmanova da mu ponudi mjesto u vladi Republike Srbije. Imamo povredu Poslovnika, kolega Bulj izvolite. Hvala lijepo. Omalovažavanje zastupnika čl. 238., kolega morate znati da Žigmanov nije ušao sa liste zajamčenog prava kao što ima ovdje SDSS vaš koalicijski partner nego sa opće liste, to je bitno.

Dobivate, dobivate opomenu kolega Bulj jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Da ste malo bolje pratili situaciju na području Republike Srbije kada su bili izbori onda ne bi govorili ovako i ne bi govorili na ovaj način na koji govorite. Kolega Žigmanov je imao podršku i hrvatske vlade i HS i prije svega nas iz HDZ-a, zato je i bio gost na našem saboru da zahvali za sve ono što smo učinili da bi on bio danas u skupštini Republike Srbije. Kolega Ivanović isto tako odgovor na repliku je ovo bio, pa dobivate opomenu. I idemo na zadnju repliku, kolega Šimičević izvolite. Pardon, pardon, nije odgovorio, nije odgovorio kolegi Ivanoviću, kolega Pavliček izvolite. Kolega, kolega Ivanović, činjenica je i ja ovim putem zahvaljujem svakom gradonačelniku i načelniku općine i županu koji je izdvojio bilo kakva financijska sredstva za pomoć Hrvatima u Vojvodini, među njima nisu svi, unutar HDZ-a i grad Vukovar daje za prijevoz hrvatske djece, za nastavu na hrvatskom jeziku i drago mi je i drago mi je, kao što sam rekao tu trebamo svi jednako puhati, kao što trebamo svi jednako puhati što se tiče BiH, ali vratimo se mi na meritum. Hrvati nemaju zajamčene mandate ni dan danas unatoč potpisanom sporazumu i pitanje je kada će ih imati, a današnji sastanak predsjednika Srbije Vučića i Žigmanova je samo iz jednog razloga, zato što je gospodin ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Da je kojim slučajem imao nekoliko tisuća glasova manje nikad do tog sastanka ne bi došlo. I zadnja replika, kolega Šimičević izvolite. Kolega Pavliček, izgleda da je kolega Žigmanov ušao zahvaljujući Bogu, nikom drugome jel u parlament Srbije. Ono što želim reći, vi ste ovdje toliko toga izrekli i imate apsolutno pravo i mislim da vam je ovaj opoziv neutemeljen. Ono što ste možda trebali reći, a niste je da je hrvatska diplomacija uspjela promijeniti metodologiju pregovaranja i da Srbija od 35 otvorenih poglavlja je zatvorila tri, 23. Poglavlje je otvoreno 2016., još nije zatvoreno i ako na ovakav način Srbija bude ispoštivala ljudska prava, prava nacionalnih manjina onda će ući u EU 2060.g., to ste trebali reći. Izvolite odgovor. Kolega Šimičević, pitanje je koliko se Srbiji uopće žuri u EU, to je prvo pitanje, to je vrlo bitno hoće li oni htjet uopće uć u EU il će i dalje držati ovaj svoj status, ali bez obzira na to interes i zadatak hrvatske diplomacije je da se izbori za što bolji status hrvatske zajednice i bez obzira na otvorena poglavlja koja se neće zatvoriti postoje bilateralni sporazumi. Ovo je bilateralni sporazum Hrvatske i ondašnje države Srbije i Crne Gore o zaštiti manjina i Hrvatska treba na njemu inzistirati da bi zaštitila svoju manjinu. Bez obzira ako mi budemo čekali da Srbija uđe u EU mi ćemo dočekat da Hrvata u Vojvodini više biti neće. Gotovo je s replikama, mi prelazimo dalje, sada pozivam poštovanog predsjednika vlade Andreja Plenkovića i nakon njega ministra vanjskih i europskih poslova kolegu Grlić Radmana da govore sada i predstave stav Vlade RH, izvolite predsjedniče vlade. Evo danas nakon što smo već imali nekoliko prigoda za susrete i za razgovore na Odborima za Ustav i Odborima za proračun, imamo još ovu i zadnju inicijativu za izglasavanje nepovjerenja ministru Grliću Radmanu, pa da zaokružimo ovo naše druženje što se tiče nastupa na saborskim odborima i plenarnom ovom zasjedanju saboru sa vašim izglasavanjem sutra niza važnih točaka, prije svega povjerenje dvojici novih ministara, odbacivanja ove inicijative za nepovjerenje kao što je vlada u svom očitovanju kazala, isto tako i ratifikaciju protokola o pristupanju Švedske i Finske u NATO kad je riječ o vanjskopolitičkim temama. Budući da je praktički jako puno toga je već razmijenjeno u ovim replikama g. Pavličeku koji je bio inicijator ove inicijative, a koju su vidim osim njegove stranke podržali i neki zastupnici drugih stranaka i to vrlo šaroliko, ovdje očito imate bolju suradnju nego kada je riječ o inicijativi za promjenu ustava i onome što se zove reguliranje volje referenduma, ja ću reć samo nekoliko stvari. Međunarodni i vanjskopolitički položaj Hrvatske nikada nije bio bolji nego danas. Hrvatska će ove godine isporuke postati članica Schengena, postat će članica eurozone, započela je pregovore o članstvu u OEDC-u, spojit će naš teritorij Pelješkim mostem, mostom, da gospodine Dretar dragi kolega iz škole ima veze to sa diplomacijom puno više nego što bi vi u svojim doskočicama to mogli i zamisliti, naravno ne znate ništa, nikad se s time niste bavili kao i većina vas koji ste ovo pokrenuli. Nemate nikakve međunarodne kontakte, svojim naklapanjima ostavili bi Hrvatsku van svih bitnih procesa, nemate s kime razgovarati, zatvorili bi nas u nekakvo malo dvorište u kojem bi jedni drugima nešto dobacivali. Ali dometi su različiti, ciljevi su različiti, mogućnosti su različite, narod je mudar, pametan, daje povjerenje onima koji Hrvatsku vode naprijed, a ne onima koji bi ju vodili nazad ili da su imali šansu da ju vode ili barem doprinesu malo našem članstvu u EU vjerojatno to nikada ne bi ostvarili, ali to ljudi vide, to ljudi znaju. Ono što samo želim reći kratko jer vidim da ste se praktički fokusirali samo na BiH i na Srbiju, zanimljivo je to, dakle ministar Grlić Radman i naša vlada učinila je više za Hrvate u BiH nego ijedna vlada u zadnjih 20-ak godina. Više smo puta tu temu stavili na dnevni red međunarodnih organizacija i forma nego ikada itko drugi. Više smo pomogli Hrvatima u Srbiji, Hrvatima u Crnoj Gori nego koja bila vlada dosada. Adrian Vuksanović je ministar, vidimo da bi mogao i Tomislav Žigmanov postati ministar. Hrvati u BiH nalaze se u isto tako nepravednom položaju kao što su se nalazili od 2006., vaši su jataci, frendovi, kompanjoni išli tamo lobirati za Komšića 2010., navijali u šuškavcima, bili protiv HDZ-a, bili protiv Hrvata u BiH, činili sve da se Komšić izabere, da u nepravednom političkom sustavu od kojem, u kojem izborni inženjering i izigravanje duha Daytona, ustava, izbornog zakona postoji u praksi od 2006. pa 2010. pa se nije moglo konstitutivno ići treći put u te izbore pa je '14. Čović izabran pa je sad '18. to ponovljeno ponovno, pa su ponovno svi preduvjeti tu da se to ponovi '22. Mi smo naprotiv imali stalno konzistentan stav od kad su HDZ-ovi zastupnici ušli u Europski parlament 2013. pa čak i kako promatrači 2012. još dizali smo tu temu snažnije, više, bolje nego drugi, stavili je na agendu Europskog vijeća, uvrstili konstitutivne narode u strateški kompas, dali okvir podrške BiH da se riješi kandidatski status, ali da se riješi i ustavna reforma i izborni zakon. Kad smo krenuli sa budžetom za Ured za Hrvate izvan Hrvatske bilo je to nekih 50 i nešto milijuna kuna, sada je preko 150. Dakle, tri puta smo podigli taj budžet i još ga dižemo u projekcijama proračuna za iduću godinu. Svake godine izdvojimo skoro 40 i nešto milijuna kuna za bolnicu u Mostaru i dobivamo udare ljevice po sebi zašto financirate Hrvatima zdravstvo u Mostaru. Pa valjda imamo pravo i želimo to pomoći. Zašto pomažete sveučilište, tu imamo pravo i želimo pomoći. Zašto pomažete kazalištu, imamo pravo i želimo pomoć. Zašto pomažete stipendije mladih, imamo pravo i želimo pomoći. Zašto pomažete različite projekte u kulturi i identitetu, imamo pravo i želimo pomoć. Zašto pomažete crkvi Hrvata u BiH, imamo pravo i želimo pomoći i pomoći ćemo. Sve to radimo mi sustavno, konzistentno jačajući međunarodni položaj Hrvatske. Ne misle svi kao mi. Ima onih koji svojim aktivnostima odmažu ostvarivanju ciljeva za Hrvate u BiH. Svaki napad na bilo koji od naših partera, a da ne govorim direktne uvrede onima koji bi u BiH trebali biti dio rješenja za poboljšanje položaja Hrvata bile su sve koraci nazad. Sve su to otegotne okolnosti, ali se s njima nosimo. Meni je jako drago da je velika većina zastupnika podržala ulazak Švedske i Finske u NATO. To je vlada govorila od početka, podržavao je i ministar Grlić Radman. Mi ćemo svoj posao činiti odgovorno i dalje, a vi radite svoj pa ćemo se povremeno ovako razgovarati. Mi ćemo pobijedit, vi ćete izgubit, a vanjska politika Hrvatske bit će snažnija. Hvala lijepa, evo premijer je kazao najvažnija postignuća, hvala predsjedniče, hvala predsjedniče sabora. Uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora, ono što je još od tih postignuća, a njih je puno, vi imate ovdje, ja vam neću elaborirati, ali ako hoćete danas je cijeli dan ostat ću s vama do zore sve što treba imate, a ako ne možete čitati govorit ćemo. Ukidanje viza jedan, to vas ne interesira, možda ne putujete toliko u SAD, nemate tamo ovaj kontakata sa kongresmenima, tamo bi se moglo puno toga napravili, ali ima za 4 miliona Hrvata, hrvatskih državljana koji posjećuju svoje, svoju rodbinu, idu tamo kao turisti nesmetano u SAD. To je naša intencija.

Mislite da je to samo tako. Ulazak u Schengenski prostor značit će jačanje sigurnosti hrvatskih građana. Ovo govorim ne zbog vas nego zbog građana koji nas slušaju jer oni to razumiju. To vas isto ne zanima. Ulazak u respektabilni krug zemalja MED, MED9. Žao mi je da vas sve ovo ne zanima, a navodno se zalažete za boljitak hrvatskog društva. Međutim budimo otvoreni, to je samo paravan za vaše sitno političke interese. Ne borite se vi gospodo na hrvatske interese. Vi samo kritizirate, iscrpljujete sebe i nas sazivajući besplodne rasprave, a ne nudite nikakva rješenja. Današnja sjednica ima doista jednu vrijednost za hrvatske građane koji nas prate, hvala Bogu, jer jedino će oni razumjeti i prepoznati destruktivnu narav vaših ispravnih rasprava. Retorička briga jest jedno, ali su činjenice koje vas opovrgavaju drugo. S druge strane napadajući ovu vladu vi zapravo napadate na motor koji vozi, koji radi, motor koji bi vozio i možda i brže i sigurno bi vozio da, da nije vas koji sipate pijesak u mjenjač, njegov mjenjač brzina. Umjesto omalovažavanja i vrijeđanja bilo bi bolje, ja vam to savjetujem da idete u smjeru vlastitog usavršavanja umjesto umanjivanja ugleda ove vlade. Podižite gospodo vlastite vrijednosti. Dakle, prije nego što bacite 32 kamena na mene, zapitajte se što ste vi napravili hrvatski zastupnici koji imate političke instrumente i poluge moći parlamenta diplomacije, ali ih ne koristite. Jel vam savjest čista? Može li te javnosti pogledati u oči, a da se ne zacrvenite zbog svoga nerada? Mi, mi možemo pogledati svima u oči, mi hrvatska vlada jer domoljublje podrazumijeva odgovornost i poštenje, rad na dobrobit hrvatskog naroda, uključivost svih građana bez diskriminacije. Nazivate me raznim pogrdnim imenima na osobnoj i stručnoj razini, pa vi ste se gospodo sami svojim riječima opisali. Počeo se koristiti jezik ulice. Nažalost kada jezik ulice postane jezik politike, politika se počne valjati ulicama. Kao ministar cilj mi je promicati hrvatske nacionalne interese u domovini i svijetu, unaprijediti našu još veću politiku i gospodarsku vidljivost, nisam idealan ali rezultati [[Upadica: Hvala vam.]] koje sam ostvario s mojim suradnicima [[Upadica: Hvala vam.]] očiti su.

Imam dvije povrede Poslovnika, a vi tražite stanku, ali povreda Poslovnika … [[Upadica se ne razumije.]] ne, ne, ne, ne, ne, prvo će povreda Poslovnika pa ćete dobiti stanku. Izvolite. Poštovani ministre, živio govornik evo nakon vašeg srce parajućeg govora. Neće vas nitko kamenovati, niti ćete vi biti mučenik, ne bojte se. Kamenovalo se u doba srednjeg vijeka i kamenovalo se još prije Isusa Krista i ti ljudi su postali mučenici. Evo, pa Članak 238. Rekli ste to i vi njemu, ajde sjednite, dobivate opomenu. Kolega Glavašević, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora pozvat ću se na Članak 238., imali smo danas i prethodnih dana više situacija gdje su se zastupnici i zastupnici sa svih strane ove sabornice, evo danas je bio kolega Kapulica imao slobodni govor o tome, žalili na retoriku prokazivanja i nazivanja izdajnicima ili da se ne radi u nacionalnim interesima. Svi smo zakletvu u ovome saboru dali i članice i članovi vlade. Možete li iskoristiti poziciju svog autoriteta da nas sve pozovete da se uzdržimo od toga ubuduće? Kolega Glavašević, ja sve pozivam svaki puta kada je takva situacija, ali ja bih vas onda molio da vi pozovete svoje kolegice i kolege iz oporbe da to ne čine. Uglavnom se vi žalite, prvo optužite vladu, zastupnike sa desne strane za sve ono što onda oni vama vrate. I onda svaki puta nakon toga se žalite da oni vas vrijeđaju. Dakle, ja ne mogu uvesti takva pravila da upozoravam samo HDZ-ovce i članove vladajuće koalicije, a da vama toleriram govor koji je istovjetan, a ponekad i gori nego što je njihov. Dakle, pozivam vas sve još jedanputa, nemojmo izlaziti izvan okvira civilizirane rasprave i ići na osobnu razinu, to se često događa. Može se biti oštar, kritičan pa i politički grub, a da se ne dira u pojedinca i slažem se s vama. Ali sada je sve što je izgovorio predstavnik vladajućih sve je to isto tako rekao i kolega Pavliček njemu. Pa nevjerojatno mi je to. Dobro, nema veze. Kolega Grbin izvolite. Mislio sam ovu stanku zatražiti zbog nečeg drugog, ali moram se referirati na ovo što ste vi sada rekli jer kada kritiziramo one koji vode sjednicu mi u pravilu ne kritiziramo vas. Vi znate prekinuti kada se govor pojedinih zastupnika zađe u neke sfere koje nisu prihvaćene, ali molio bih vas da utječete na neke vaše kolege, prije svega na kolegu Reinera da to čine i oni. Jer tolerancija prema govoru mržnje koju prije svega kolega Reiner pokazuje kada vodi sjednicu izlazi iz svih okvira. Znam da sam ovime na neki način izašao iz onoga što bi bilo dopušteno u stanci, ali referirao sam se na ono što ste upravo vi prethodno govorili. No, da se vratim na točku dnevnog reda. Bilo je normalno i očekivano slušati kolegu Ivanovića kada govori o tome da općine i gradovi u Hrvatskoj pripadaju HDZ-u. To je način na koji vi percipirate vlast i to se prečesto vidi u Hrvatskoj zato u pravilu na to ne reagiramo. Isto tako je bilo zabavno slušati i predsjednika vlada kada izjednačuje HDZ sa Hrvatima, bilo u BiH, bilo u Hrvatskoj, bilo gdje drugdje u svijetu. I na to smo navikli, to je normalna retorika Ali ja želim zahvaliti ministru Grliću Radmanu jer nas je sve ovdje u sabornici oraspoložio. Govoriti o HDZ-u i ovoj vladi kao o motoru pokretaču Hrvatske koji bi nas doveo ne znam gdje u svijetu, pretvorio nas u Švicarsku, Norvešku, neki Shangri-la samo da nema te proklete oporbe koja sipa pijesak u mjenjač. Pa gospodine Grlić Radman hvala vam na tome. Hvala vam i očito je u ovoj Hrvatskoj sve savršeno samo da se oporba ukloni jer ona je ta jedina koja smeta vašem fantastičnom radu i nevjerojatnim dosezima koje ste vi napravili u vanjskoj politici. Jel trebate 10 minuta za konzultacije? [[Upadica iz klupe: Ako ćete nam ih odobrit dobro, a ako ne nikom ništa]] Jel vam treba? [[Upadica iz klupe: Vi odlučite]] Onda ću vam ne odobriti. Povreda čl. 238., gospodin predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske do krajnjih granica vadi iz konteksta ono što ministar govori, znači želi prikazati neko svojatanje gradova, općina itd., pa vi ste g. Grbin predložili da se ukinu hrvatske županije s obrazloženjem da vi možete u jedno prijepodne obići sva mjesta gdje je SDP na vlasti i to vam je bio razlog da predložite ukidanje županija. Kolega Kapulica isto tako ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Idemo sada sa replikama na izlaganje predsjednika vlade, molim vas predsjedniče vlade imate 14 replika, prvi na redu je poštovani kolega Milanović Litre, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, vi ste u svom obrazloženju rekli kako je malo koji hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova posvetio više vremena po pitanju BiH. To je argument za oporbu, to je argument protiv Grlića Radmana jer rezultati su nula. Ako gledamo način na koji djelujete u europskom parlamentu počevši od plenarne sjednice gdje je izvješće bilo o BiH gdje niste uspjeli ni svoje pučane uvjeriti da glasaju protiv nakaradne, nakaradnog izvješća koji zapravo gura na neku vrstu ja bi rekao unitarizma bošnjačkog na uštrb Hrvata, a samim time i gura se cesijsku Republiku Srpsku u još veći, u još veću ovaj prednost ispred unitarizma i ispred onih prava Hrvata koji se siluju opetovano kroz godine.

Izvolite odgovor predsjedniče vlade. Maknuli ste dijasporu i stavili manjine u

Gospodine Milanović Litre, ja ne znam točno kolko vi imate godina, al on otprilike manje-više koincidira s brojem glasova koje ste dobili na izborima što je prva stvar.

Kolega Grmoja, izvolite. Poštovani premijeru, o zataškavanju kriminala u našim veleposlanstvima prije 4.g. s dokumentima vas je izvijestio diplomat Damir Sabljak koji je upozorio da to zataškavanje provodi inspektor Damir Božić. Nova šefica inspektorata ministarstva Božićeva suradnica Petra Juras Krmek je pred Antikorupcijskim vijećem svjedočila da je veleposlanikova supruga bila nekakav leteći konzul i da su joj bili nadređeni svi šefovi svih hrvatskih predstavništava u Australiji. Ja vas želim pitat jeste li vi ikad čuli za taj pojam dakle nekakve leteće konzulice koju je izmislila nova inspektorica ministarstva kako bi od državnih institucija nastavila zataškavati prijevaru i zanimljivo je sad gledati kako se vadite na to da je to bilo u vrijeme Vesne Pusić, jest bilo je, al vi tu korupciju štitite i prikrivate. Nisam. Kolegice Peović, izvolite.

Mislim šta da kažem na to ne? Negdje ovdje nama ne bi trebao bit cilj da neko pobijedi nego da radimo stvarno za tu društvenu većinu i vaša pobjeda nije pobjeda društvene većine, to bi negdje htjela reć u ovoj raspravi jer se stalno to povlači ko je pobijedio, ko je izgubio, ko je dobio koliko glasova, mislim to stvarno ne bi trebao bit cilj, ali ja sam vas htjela pitat tko je lansirao dron, tko je lansirao dron? U zadnjem ovdje obraćanju vama sam postavila to pitanje, pa ste mi nacrtali otprilike metu na glavi dok sam hodala ulicom, ali stvarno možemo li dobiti odgovor na to ko je lansirao dron, da li imamo informacije o tome i jesmo li mi sigurniji u tom NATO-u kako tvrdite? Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. Ja se ne bojim poput kolegice Peović. Gospodine Plenković, evo sad mi odgovorite zašto niste odgovorili na zastupničko pitanje, podcjenjujete i HS i predsjednika sabora i mene kao zastupnika, al to vam opraštam i ja i g. Jandroković, ali vrijeđate sve ljude koji su bili u logorima, jel vas nije zbog toga sramota? Da vam, da vam, da vas malo uputim, možda ne znate da je major Vojislav Medić prije mjesec i 7 dana na graničnom prijelazu u RH uhićen, mene su zvali iz DORH-a i zvali su masu logoraša da daju, da svjedočimo u Osijeku. Nažalost mnoge koje su zvali se vratila pozivnica jel su umrli, jel ne osjećate odgovornost prema tim ljudima koji su toliku žrtvu dali, hrvatski branitelji na kraju završili po srbijanskim logorima i da vi ništa niste poduzeli u ovih 6.g. A da vas podsjetim i hrvatsku javnost da je Županijski sud u Splitu srbijanskim rezervistima isplatio [[Upadica: Hvala vam.]] 6 milijuna kuna do sada [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] samo što su bili u logoru. Odgovorit će vam nadležni ministar za ovu temu o kojoj ste više puta govorili. A što se tiče naših aktivnosti u vezu teme logoraša, u vezi tema ratne štete, u vezi teme pronalaska svih počinitelja ratnih zločina, mi na tome radimo. Nažalost, koliko puta se ta tema i podrška našim logorašima digla na najvišu razinu, vi vjerojatno to znate, ali valjda vam je zgodno da o tome govorite ovako teatralno kao da se ništa ne radi. Ljudi o kojima se radi to znaju, razgovaraju sa mnom, razgovaraju s ministrom Medvedom, razgovaraju s ministrom, što, što sam vam napravio? Koja povreda Poslovnika? Čak nisam rekao ni da ćemo pobijediti. Prema tome, dobit ćete odgovor od ministara koji se bave time intenzivno. Hvala. 238, a mogli ste ga i vi, g. Jandroković, upozoriti jer ja nisam resornom ministru dao, ja sam vas pitao kao predsjednika Vlade da mi date odgovor, ne meni nego hrvatskim logorašima. Nisam ja ministra Medveda. Ja vrlo dobro znam šta ministar Medved radi, a šta ne radi, ja to vrlo dobro znam. I nemojte se hvaliti sa nestalim, u vašem mandatu je pronađeno 40 ljudi, a traži se još 1800, nemoj se s tim hvalit. Logoraši, nitko nije dobio odštetu kune jedne, prema tome, nema se, s ovim temama se nemate šta hvaliti. Svjesni ste toga i dobivate opomenu. Premijer je prebrz za mene danas pa nisam stigla .../nerazumljivo/... povredu Poslovnika u onom trenutku dok je mene uvrijedio, ali ne znam da li ste svjesni, znači kad kažete da su možda moji lansirali dron, a nisu vaši, ja ne znam da li ste vi svjesni šta vi zapravo ovdje radite. Da vi ljudima stvarno iscrtavate mete na čelo?

Sad ćete sigurno pitati kako. Tako što ste dobili dvije opomene u prošloj raspravi i ovo vam je treća i ne možete govoriti po ovoj točci.

Nije to baš bajno kao što je on rekao. Hrvati u BiH nemaju svoga predstavnika u Federaciji. To je činjenica. Činjenica da vas je zgazio, ponizio vašu diplomaciju ministrovu Ahmetović zastupnik u njemačkom parlamentu. Vi ste pogaženi, Hrvati su pogaženi, zaboravljeni. Nemaju svog predstavnika.

Izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Bulj. Što se tiče tog neobveznog dokumenta, odnosno zaključka, preporuke koji se tiče Bundestaga, dajete mu preveliku važnost u odnosu na ono što taj dokument je. To je broj jedan. Broj dva, ne znam što ste sve tu nabucali, gdje su to Hrvati u Federaciji, u kojem su to tijelu Hrvati, naš prijatelj Komšić, pa nemojte .../nerazumljivo/... imate vašega prijatelja koji se družio s Komšićem, pitajte njega tko je lobirao za Komšića, tko mu je išao u kampanju u Sarajevo, tko je bio protiv HDZ-a u BiH, tko je bio protiv HNS-ovih, šta se smijete, o tome se i radi. Dakle više ste štete vi i vama slični učili za ovaj proces nastojanja da se dođe rješenje koje bi bilo ispravljanje nepravdih prema Hrvatima u BiH nego što možete sanjati, a svaki vaš nastup i sličnih vama Hrvate u BiH dovodi u gori položaj [[Upadica: Hvala vam.]] Kome to nije jasno, naučit će Povreda Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. 238 ste povrijedili članak, omalovažavate zastupnike. Vas sam pitao, nisam pitao kolege iz SDP-a, vi ste poraženi, to sam rekao, a što se tiče vašeg kolege iz diplomacije, ja apsolutno nemam ništa sa Milanovićem, pa vi ste iz istog inkubatora, vi i Milanović, Jandroković, ja u to vrijeme sam bio sasvim drugim ... [[Govornik se ne razumije.]] i sasvim drugoj priči. Vi ste se sjetili HDZ-a 2011., ja sam ga zaboravio da sam bio u njemu tada. Ne, čudno mi je da se sad odričete Milanovića, vrlo neobično. Do jučer ste bili glavni zagovornici njegovi vi i vaši kolege. Pa nemojte sad mene, sad mene povezujete s Milanovićem, to vam je jako duhovito.

Hvala. Htio sam vam zapravo postaviti pitanje kako iz jednog rasadnika kadrova hrvatske politike dakle 2005., dakle iz Ministarstva vanjskih poslova pod budnom paskom Mate Granića, dakle odakle ste ponikli, recimo, Ivo Sanader, vi, Zoran Milanović, Gordan Jandroković, gđa. Kolinda, Maja, dakle iz jednog kadrova, zapravo, iz jednog, reći ću, rezervara kadrova, kako se ispod vaših ticala, dakle kako ste uspjeli dakle izabrati gospodina Radmana za ministra vanjskih poslova, a zapravo odustajem od pitanja. Znate zašto? Sad sam shvatio nakon njegovog nastupa. Dakle, svakom tipu vladara kao što ste vi, dakle treba vas netko da vas uveseljava i to je zapravo taj razlog.

Zna netko tko je Maja? Neka Maja, rekli ste da ima neka Maja, ja Maju ne znam nijednu. Koja?

Trošim ove sekunde i sebi i vama. Evo, hvala. Izvolite. Uvaženi premijeru iz obrazloženja predlagateljove inicijative smo čuli da hrvatska vlada nema nikakvih uspjeha vezano za Hrvate u BiH. Želim vas sve ovdje podsjetiti da ovaj problem sa položajem Hrvata u BiH traje već više od 20 godina, da podsjećam sve one da jesu tada Hrvati probali digli svoj glas protiv nepravde, da su tada na Hrvate išli tenkovima, da su tada mnogi hrvatski dužnosnici smijenjeni, da su protiv mnogih hrvatskih dužnosnika podignute nepravedne optužnice, da su mnogi tada mislili da su riješili hrvatsko pitanje u BiH. Danas vidimo da se o položaju Hrvata raspravlja na Europskom vijeću. Danas vidimo da se o položaju Hrvata razgovara na američko-hrvatskom forumu.

Poštovani zastupniče Vidović, meni je drago da ste vi malo naveli i nabrojali kako težak položaj Hrvata u BiH već više od 2 desetljeća, koliko sustavno se radi na tome da se njih sa ravnopravnog konstitutivnog naroda u biti svede na manjinu. U mojim nastupima i tumačenjima položaja Hrvata u BiH i uopće prema BiH najjednostavnije objasnim kolegama o čemu se radi sa tri slike. Tri slike međunarodne zajednice. Jedna koja je nakon rata stvorila Daytonski okvir, jedna koja je personificirana u presudama Europskog suda za ljudska prava i jedna koja postoji u jednom dijelu međunarodne zajednice koja današnju BiH pojednostavljuje na put od Daytona prema Bruxellesu.

Poštovani predsjedniče vlade danas svjedočimo zapravo raspravi eto moramo tražiti povjerenje jednog ministra pa došao na red ministar Grlić Radman. Ulazak RH u eurozonu, ulazak u Hrvatske u Schengen, ukidanje vize za ulazak u SAD i cijeli niz drugih vanjskopolitičkih uspjeha. To se zaboravlja danas. Spominje se Pelješki most pa ću citirati da je netko postavio pitanje kakve veze to ima sa diplomacijom. Onaj tko nema veze o diplomaciji onda misli da to zapravo nema nikakve veze, a znamo koliko je problema bilo po pitanju neškodljivosti prolaza itd., dokazivanja, pisama EU itd. i koliko je posla trebalo odraditi da bi se to sve skupa riješilo. Također, vrlo bitno godinama se prozivao HDZ zbog pomoći Hrvatima u BiH i hrvatskim institucijama, sveučilištima itd., a danas svjedočimo potpunom oksimoronu, dakle situaciji u kojom kaže vi ne pomažete [[Upadica: Hvala vam.]] u BiH. Meni je drago ako budete imali vi koju minutu vremena evo da gospodinu Dretaru malo rastumačite kako se to lobiralo, tko je lobirao i na koji način se dovelo do konačnih odluka o sufinanciranju Pelješkog mosta, onako sitnih 357 milijuna eura nepovratnih europskih sredstava čisto da bi se hrvatski teritorij spojio. To su oni sve napravili sami od sebe, nikakav diplomatski i politički napor tu nije trebao biti uložen jer to je nešto otprilike kao da Božić slavimo 25. prosinca, to su oni svi rekli ma to ćemo mi dat ne morate se vi ništa trudit. Tako da možda za ove koji nisu odozdo ne bi bilo loše da im se malo pojasni, naročito ovima koji su puno pridonijeli vanjskoj politici i diplomaciji RH. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani ministre svjedočimo evo i nedavno od kolege Radoje Vidovića o strahovitoj tegobnoj, tragičnoj svakodnevici naših, naših građana, Hrvata iz BiH prije svega koji su žrtve velikosrpske agresije, da li neprijateljske vojske Republike Srpske, da li armije BiH, koji su ostali kao djeca bez roditelja, koji su izbjegli zapravo igrom slučaja preko granice došli, našli utočište u RH i danas su ovdje sa 25, 30 godina, nisu nažalost ostvarili svoja … [[Govornik se ne razumije.]] kao oni koji su nastradali kao civilne žrtve Domovinskog rata u Hrvatskoj. Što konkretno možemo učiniti za te ljude u BiH republici, kuda da ih uputimo?

Što se tiče Hrvata u BiH i pripadnika HVO-a mislim da se što se tiče opsega njihovih prava radili smo ogromni iskorak, upravo je ministar Medved koji je donosio i bio glavni inicijator u dijalogu sa braniteljskim udrugama novih zakonskih rješenja vodio o njima računa, a što se tiče svih stradalnika naša su vrata uvijek otvorena, potpora Hrvatima koji su praktički, gotovo svi naši državljani u BiH stalna i jaka, kontinuirana i bit će takva zauvijek. Kolega Barbarić, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, točno prije 2.g. u kampanji za ovaj sabor mi smo isticali vaš nepokolebljivi stav u prvom mandatu oko potrebe osiguranja pune jednakopravnosti hrvatskoga naroda i isticali doprinos koji dajete na jačanju naših kulturnih, obrazovanih i zdravstvenih institucija i mnogih drugih potreba Hrvata u BiH, svi drugi su drvljem i kamenjem na HDZ, pogotovo na vas, rezultat je bio 3:0. To je jedno povjerenje koje je stvorilo i obavezu izlaska, našeg izlaska iz, zajednički da radimo, da iziđemo iz ove nezavidne situacije u kojoj smo se našli usprkos pobjedi u Domovinskom ratu, usprkos ogromnoj žrtvi i stradanju koje smo podnijeli, a mnoge ću ovdje podsjetit jer su mlađi, Hrvati BiH dali su značajan doprinos u stvaranju i hrvatske države, nemjerljiv doprinos u obrani hrvatske države. Hvala lijepa poštovani zastupniče Barbarić, slažem se s vama i dobro je da ste podsjetili kolege, nadam se da svi kolege, naročito ovi neki mlađi kolege iz Mosta sad znaju ko ste vi i g. Vidović. Bilo je tu situacija ne tako davno gdje su se pitali a ko ste vi, što nije baš osobito iskazivanje poštovanja i kolegijalnosti, pa i poštovanja prema Hrvatima u BiH, inače su njegovim kolegama puna usta Hrvata u BiH, al eto imaju dio tima koji kaže da za vas ne zna. To treba malo ponavljati, treba to staviti u eter da ovi koji misle da oni koji su zaduženi da rade za Hrvate ne rade, a ovi koji ne mogu ništa i otežavaju stvar uz to cinično kažu a koji ste to vi. To je bilo jedno od najsramotnijih izlaganja u ovom visokome domu, nemojmo to zaboravljati i ponovimo to, izvučimo to iz naftalina da se zna ko je ko i kako se ko odnosi prema hrvatskim zastupnicima iz HDZ-a BiH u HS. Poštovani predstavniče hrvatske vlade, evo u vašoj mladosti ste radili u Ministarstvu vanjskih poslova, bili ste jedno vrijeme mislim u veleposlanstvu u Parizu, godinama u Europskom parlamentu i vjerujem da imate dovoljno diplomatskog iskustva, pa vas pitam je li normalno da ministar vanjskih i europskih poslova ne reagira na izjave hrvatskog veleposlanika u Beogradu gdje optužuje političkog prvaka Hrvata da je glavni krivac što su Hrvati na marginama društva i da je eto biznismen i to u najosjetljivijem trenutku za Hrvate u Srbiji uoči samih izbora za Narodnu skupštinu, je li normalno da njegov, ajmo reć formalni šef, na to ne reagira, koju sliku šaljemo kao diplomat, evo odnosno Grlić Radman svima ostalima kako se trebaju ponašat. Poštovani zastupniče Pavliček, a kako vi to znate da on nije reagirao, kako znate, što mislite da on ne vidi i ne čuje, ne reagira, ne pozove na odgovornost, kako vi to mislite da nije reagirao? Pa ja mislim da ste vidjeli sve što je ministar Grlić Radman rekao i na koji način je dao snažnu potporu Hrvatima u Srbiji, političkim strankama Hrvata u Srbiji i Hrvatskom nacionalnom vijeću.

Možda je pričao diskretno i intenzivno s nekim drugim, možda čak s ministrom Grlićem Radmanom i možda gle čuda se izabrao u Narodnu skupštinu Srbiju, možda gle čuda postane on kao Adrijan Vuksanović ministar u vladi, možda ministar Grlić Radman ima neki dobar savjet ponekad, a možda vama to ne govori, možda, možda, al vi to ne znate. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče vlade, već vas neko vrijeme hoću pitati nešto. Naime, postoji i sad ću iskoristit priliku, naime postoji jedan zgodan sport koji razvijamo, a to vam je sport nabacivanjem blatom i onda iza toga nabacuju se blatom jedni na druge i iza toga su svi blatni. E sad, svaki put kad dođete u ovu sabornicu vrlo ovako sa velikim veseljem kitite nas sve saborske zastupnike raznim epitetima i govorite nam što mislite o nama i onako dosta je to bahato, pa mene samo zanima nakon toga jel se vi dobro osjećate? Mrak-Taritaš, ako vi sa mnom želite razgovarat možemo se nać na kavi, možemo imati susret, možemo se čuti na telefon, možete mi napisati pismo, možete što god hoćete učiniti, evo ja bi vas odmah primio, vi ste saborska zastupnica, da ste zatražili sastanak mi bi se odma našli, raspravili bi sve što god vas tišti. Ja nisam primijetio da sam ja kazao bilo kakvu riječ danas koja je bila uvredljiva, difamatorna, možda netočna, bezobrazna, ja to nisam učinio. Ja sam nažalost čitao danas u novinama jako ružne riječi koje jedni drugima navodni saveznici govore recimo u gradskoj skupštini, od mene to nećete čut, nije realno da to čujete od mene. Ne znam što bi me to moglo toliko naljutit, nasekirat, isprovocirat i izbacit iz takta pa da tako nešto kažem, a neki ljudi koji su ovako bliže vama čini mi se nego meni to onako kažu u eter, al ništa, dvostruki aršini i šta ćemo sad? Hvala vam. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade čini mi se da ste, da niste baš pozorno slušali vašeg ministra koji nas je poprilično izvrijeđao jer eto on ima važnijeg posla, ne da mu se ovdje odgovarati na pitanja toj zločestoj opoziciji koja ga je pozvala, ali dobro nema veze. Htjela sam vas pitati nešto vezano za peti razlog iz ovog dokumenta o kojem mi danas raspravljamo, odnosi se na slučaj diplomata Sabljaka koji je ukazivao na korupciju da je Hrvatska, haa ogrezla u korupciji vidimo svaki dan, danas uhićenja u Varaždinu, pretresi u Fondu za zaštitu okoliša, ali očigledno toga ima i po našim diplomatskim predstavništvima i govori se o tom nekom zataškivanju toga cijelog slučaja koji se negira. Ali što reći kada na antikorupcijskom vijeću veleposlanik Faro i inspektor ministarstva Božić daju kontradiktorne izjave.

Kako ste vi to interpretirali da me izvrijeđao. Ja bi barem da mogu povredu Poslovnika tražio ili je zlorabio ako ništa drugo, al nisam stekao takav dojam. Da li sam ja pred Hrvatskim saborom i da li želim biti pa ako neko to dokazuje više nego ijedan drugi premijer u ovom mandatu i prvom i drugom, pa ja mislim da tu čak same minute provedene ovdje to mogu Što se tiče kolege Sabljaka ja zaista ne znam što je bilo na vijeću koje ste spomenuli i tko je što kome rekao. To je slučaj iz vremena nekih drugih vlada, nekih drugih ministara, neka se o tome očituju tijela, neka se bave. Ja se njega sjećam iz naših ranih dana, bio je sjajan nogometaš. Igrao je toliko dobro nogomet on i brat da smo im se svi divili. Ovo kasnije nisam toliko pratio. I zadnja replika kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade evo molim vas komentar na dvije tvrdnje odnosno po meni činjenice. Prvo je kako to da predlagači ove inicijative su bili jako tihi kad je trebalo kritizirati glavnu štetočinu u hrvatskoj vanjskoj politici, a to je predsjednik Milanović koji gdje je god išao, što je god radio napravio štetu našoj državi. I drugo pitanje, evo ja odgovorno tvrdim da je ministar Grlić Radman nasumice odabrana meta jer pouzdano znam da predlagači ove inicijative kad su govorili o potencijalnoj koaliciji s HDZ-om nikad nisu govorili o problemu ministra Grila Radmana. Jedini problem koji su oni isticali, ja to stvarno znam, govorili su o problemu manjinaca, a problemu bilo kojeg ministara, a pogotovo Grlića Radmana nisu nikada izustili niti jedno slovo. Hvala lijepa poštovani zastupniče Zekanović, ja imam dojam da ste vi bolje upoznati o detaljima iz tog vremena nego ja. I ja nema druge nego da vam poklonim povjerenje i istina je, ja sam pratio njihove izjave nitko nije bio protiv Gordana tada. Možda je bio netko drugi. Možda su to bili partneri manjinski zastupnici u Hrvatskom saboru jer im je možda išao na živce predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a. Može sa svima iz HDZ-a osim samom. To je čak i nakon što su skužili da nemaju ucjenjivačku većinu u noći s 5. na 6. i dalje bilo izgovarano. Dakle, to je jedna velika politička kratkovidnost po mom dubokom uvjerenju gotovo neke patološke mržnje, meni nije jasno zašto. Ne vidim što smo mi to učinili ili ja osobno protiv kolega, dapače mislim da uvelike dijelimo zaštitu nacionalnih interesa, ali nešto je tu jače od njih. Ja nisam otkrio koji je to sastojak koji ih na to tjera, ali da im je Gordan i tad, danas vjerojatno ipak simpatičan u dubini duše ja sam siguran. Hvala vam lijepa, predsjedniče vlade nema više replika možete se vratiti [[Upadica: Hvala.]] na mjesto, a pozivam ministra vanjskih i europskih poslova. Ministar ima 23 replike. Dakle, prvi će replicirati kolega Kujundžić, izvolite. Poštovani ministre dakle vi ste u svojem izlaganju u jednom trenutku pitali da li je naša savjest čista. Kad bih vam vraćao istom mjerom onda bih pitao da li je vaša savjest čista obzirom da je gospodin Sabljak ko zadnja štraca upućen svojoj kući, a zapravo je radio sve ono što bi trebao raditi bilo koji odgovoran građanin u ovoj Hrvatskoj. U vašem svjedočenju na antikorupcijskome vijeću faktički ste priznali, o čemu postoje i zapisi, da ste ga osobno neslužbeno zvali na neformalni razgovor na što se on nije htio odazvati. Ono što je htio je jedan službeni razgovor. Moje pitanje je vrlo jasno. Iz kojeg razloga gospodina Sabljaka nakon što vas, nakon što ste saznali i službeno vas, ste izvješteni o kriminalu koji se događao zašto ga niste pozvali na službeni sastanak? Znate ja bih htio jedanput reći dosta, ali mi je i malo ta minuta. Znači cijela stvar ide ajde ukratko brzat ću, od 2012. godine, a inače Damir Sabljak je zapravo ispolitizirana, on je žrtva, vi ste ga instrumentalizirali.

I njemu je obećano da bude veleposlanik u Bratislavi. Međutim, to nije novi ministar ispoštovao ili u dogovoru itd., pa nuđeno mu je Hamburg i on znači kasnije kad bi bio raspoređen na neko drugo mjesto sjetio se nekog problema o korupciji itd. i postao čeprkati. Jedna jako blesava, ružna priča. Uglavnom nema korupcije gospodine, vi manipulirate ovdje javnošću, znači DORH je odbacio to. Kolega Troskot izvolite. Poštovani ministar dobar dan. Ima li možda korupcije u Hercegbosanskoj županije konkretnije u Livanjskoj dolini gdje se stanovnici bune na dodjeljivanje nezakonitih i bagatelnih koncesija određenih sumnjivih likova iz Berlina koje ste javno zagovarali, javno za njih lobirali, za kompaniju koja se konkretno zove Solbus d.o.o. gdje su dobili koncesiju, 2020. g. su nezakonito počeli izvršiti radove, mještani se pobunili, Vlada napravila povjerenstvo gdje objektivno na 24 stranice dala izvještaj da to nije dobra koncesija i onda se vas vidi pored ministra Hercegbosanske županije, pa vas se vidi tamo sa svećenicima u lobiranjima i misteriozno preko noći se [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] Solbusu i Lara Naturalu [[Upadica: Hvala lijepa.]] pogoduje i koncesija se [[Upadica: Kolega Troskot, vrijeme je isteklo.]] ponovno revitalizira. G. Troskot, to što ste vi čuli, govorili, itd., ja sam jednostavno zatečen. Ali ja bi vam jednim drugim pitanjem odgovorio. Jeste li bili? Pa dobro kako vi sada možete meni to govoriti? Ja sam neki dan dobio jedan, kako meni možete govoriti o stvarima o kojem ja nikad u životu nisam čuo nego prvi put čujem o vama? Kako to možete govoriti neprovjereno? Dovedite mi te ljude s kojima sam ja, koji je, .../nerazumljivo/... ja, ja, ja vas slušam i čudim se i pitam kakav igrokaz izvodite. Dakle imamo scenu, imamo publiku, imamo glumce. Isto kao što mi je netko rekao da sam ja predložio nekoga za Hrvatski svjetski kongres, ja nikada u životu čovjeka nisam vidio. Mislim da biste morali pitati, .../nerazumljivo/... imati činjenično stanje. Ministre, to će vrlo brzo izaći na vidjelo i sva vaša lobiranja i vaša sjedenja sa g. Vukadinom koje su donijele do prekonoćne promjene odluke gdje ste pogodovali mutnim likovima iz Berlina i javno ih zagovarali i to će vrlo brzo izaći na vidjelo, ta koruptivna radnja, ministre. Nemate pravo, ali dobivate opomenu, kolega Troskot. Mislim, ako, ako imate saznanja o kaznenom djelu, dužni ste iz prijaviti, to ste vjerojatno svjesni, inače su to klevete zaista, ali ovaj, o tome ćemo kasnije. Idemo dalje. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Pa vrlo ružno od kolege Troskota, od nekoga tko ne zna ni tko su hrvatski predstavnici iz BiH u Saboru da ovako lažno kleveću, ali ajmo se mi vratiti na sadržaj samoga opoziva. Kad je stigao prijedlog vašeg opoziva, ja sam mislio da je to neka greška, ja sam mislio da vas idemo hvaliti jer kako drukčije nego u trenu kada ulazimo u eurozonu, kada i nedavno je bio članak u jednom listu koji je govorio da smo uspjeli preteći i Bugarsku i Rumunjsku za Schengen, kada u Strateški kompas u kamen upisano konstitutivnost naroda, kada ulazimo u OECD, kako ne pohvalit vas? A moje pitanje vama je, dajte nam malo više recite o strateškom partnerstvu s Francuskom.

g. Pavić, evo kad je predsjednik Macron je zapravo bio nažalost u 30 godina hrvatske samostalnosti prvi francuski predsjednik koji je došao u Hrvatsku i naravno, Hrvatska, iako je mala zemlja, ali izuzetno važna upravo na ovom geopolitičkom prostoru, na prostoru koji dijeli sa jugoistokom Europe, sa Zapadnim Balkanom i potpisano je taj, to strateško partnerstvo koje će posljedično, gdje ću ja negdje u rujnu mjesecu potpisati i akcijski plan na, temeljem tog strateškog partnerstva, koje naravno, obuhvaća i jako puno područja suradnje s tom velikom zemljom, vi ste vidjeli i znate da smo kupili Rafale, da postoji i cijeli niz područja koja, o kojima, od zajedničkog interesa. Tako da, to nama jako važno, važno partnerstvo sa tom velikom zemljom [[Upadica: Hvala.]] jednako kao i s Njemačkom.

Vi ste tokom svoga boravka više puta u Srbiji, posebice u Subotici tokom .../nerazumljivo/... u listopadu, ako se ne varam tokom 2020. g. sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća u R. Srbiji između ostalih svojih aktivnosti tada i potpisali ugovor o financijskoj pomoći izgradnje Hrvatskog doma. Tokom travnja 2021. g. ste prisustvovali isto tako i polaganju kamena temeljca pa me samo zanima u kojoj je fazi danas izgradnja toga doma i s kojim sredstvima je RH sudjelovala u tom, u tome, u tom građenju. Naravno, to je bilo 16. listopada, a zapravo bilo je i kasnije, dakle ja sam bio u više navrata u Subotici i u Kući bana Jelačića, tada sam se susreo, naravno i sa predsjednikom Vučićem gdje sam zapravo sva ova pitanja koja su danas bila postavljena, gdje sam izložio i ja se sjećam da je predsjednik Vučić nakon razgovora pred medijima rekao da je bio tvrd razgovor sa ministrom Radmanom, dakle i pitanje odštete logoraša i pitanje nestalih osoba, to je stalno na našoj agendi. To morate znati da mi od toga nikada ne odustajemo kada je u pitanju zaštita Hrvata u Vojvodini i Srbiji. Evo, uskoro će se to, ja se nadam, mi smo sudjelovali sa velikom financijskom pomoći, bili su ovdje nedavno i predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić i g. Žigmanov kojeg vi stalno spominjete, on nije bio samo na saboru HDZ-a nego je bio i kao član Savjeta RH za Hrvate izvan, prema tome on je itekako uključen i meni jako zahvalan za potporu [[Upadica: Hvala.]] i podršku kada je postao, kad je izabran zapravo za poslanika u Narodnoj skupštini. Poštovani ministre, od listopada prošle godine hrvatski građani za putovanje u Ameriku više ne trebaju vize, za mene je to jedan vrhunski događaj, olakšali putovanje sa najvećom svjetskom silom i ja vjerujem da ono što su drugi puno, puno godina sanjali sada je dostupno svim, svim građanima. Molim vas, ako to nije uspjeh hrvatske diplomacije što jest?

Naravno da je to veliki uspjeh, to je zapravo drugo priznanje RH nakon 30.g., potvrda njezine suverenosti i samostalnosti. Dakle više od 4 milijuna ljudi s hrvatskim putovnicama može putovati nesmetano u SAD, razvija se, razvijaju se poslovne aktivnosti, Hrvati odaleko i moraju, su nekada morali plaćati vize, imaju svoje rođake, rodbinu gore, turisti, idu, idu sada naravno bez ikakvih problema i to je bitno, znači da je Hrvatska sigurna zemlja, da je hrvatska putovnica kulturni politički emisar, to je potvrda hrvatske suverenosti i hrvatske državnosti i naravno, ali i prateći ovaj sporazum o kojem sam isto tako govorio to je Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ja sam bio u Chicagu, u Torontu, imam naravno i puno svoje rodbine koji se vesele upravo tom sporazumu jer će onda Hrvati koji idu u mirovinu dolaziti u Hrvatsku bez plaćanja dodatnog poreza. Poštovani g. ministre, danas imam za vas jedno pitanje, 3.g. ste ministar, a vaše kolegice i kolege iz stranke će vas naravno braniti, vi ćete se braniti, ono što bih vas ja pitao je da li postoji neka vaša odluka, neki postupak u ove 3.g. koji biste promijenili da možete, dakle da li ima nešto što biste sami sebi uputili kao kritiku? Evo, ne mora biti ništa zbog čega biste sami sebe smijenili, ali zanima me da li smatrate da ste igdje putem pogriješili, ako da što je to bilo i, ili mislite da je sve bilo ajnc ap? Inače danas ste me jako impresionirali vašim jednim jako dobrim pitanjima, pitanjem o NATO-u je li prigovora itd., žao mi je što nisam bio u prilici malo o tome razgovarati, naravno niti jedan savez nije idealan i uvijek on zapravo postaje bitan onog trenutka kada dolaze odgovarajuće situacije gdje bi se dokazala zapravo svrha, cilj i opstojnost jednog takvog saveza. Naravno da mi svi griješimo i to je, možda je najveća pogreška ne priznati i ne vidjeti neku vlastitu pogrešku, al bitno je ne griješiti kardinalno. Ja sam, ja sam izvorni hrvatski diplomat, ovdje je g. Hajdaš Dončić, žao mi je što nije on bio ovdje, valjda je zaboravio kada je on bio ministar da sam ga ja kao tajnik … [[Govornik se ne razumije]] komisije pozvao gore u Budimpeštu i bio je jako, jako presretan, sad je pitao ovdje kako ja sam kao, zašto sam bio pozvan za ministra, a inače sam bio kadrovik '90.-tih godina, tako da svi ovi koji su bili nabrajani upravo evo vidite ništa nije slučajno da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova rasadnik … [[Govornik se ne razumije]] političara i diplomata.

Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre, čini mi se da se ova inicijativa oporbe raspala jer gotovo da nitko od njih nije ostao u dvorani. Potpuno je jasno da Ministarstvo vanjskih poslova, ali i Vlada RH brine o Hrvatima koji žive i u susjednim državama, ali i diljem svijeta i to ste kroz odgovore koje smo dobili i jasno argumentirali. Zato je čudno da se napada Ministarstvo vanjskih poslova i vlada za brigu koju iskazuje, ali se ne osuđuju postupci onih koji u stvari sa svojim izjavama ili postupcima narušavaju status i Hrvata u BiH, ali i u drugim državama. Ono što mene zanima, a primijetila sam da kroz vaš vanjskopolitički rad, posebno kroz razvojnu suradnju sve više pažnje posvećujete bilateralnoj suradnji vrednujući pri tom ljudska prava i osvrćući se i na poštivanje vjerskih sloboda, zanima me jeste li reagirali na ovu situaciju koja je bila nedavno u Nigeriji gdje je 100 katolika ubijeno na svetoj misi za duhove? Evo mi smo baš danas na vladi donijeli jednu odluku, dakle to je više negdje od 50 ljudi koji su poginuli, među njima je djece i dali smo odgovarajuću financijsku pomoć od 30 tisuća eura. Međutim ovaj meni je drago zapravo da me se danas ovdje na neki način evo što vi kažete i napada i to je u redu, ovo je znači jedan dobar, jedna dobra arena gdje vi zapravo dokazujete, oporba ima pravo preispitivati odgovornost svakoga od nas ministra i budući da sam ja doista evo i kao veleposlanik obišao u onim zemljama gdje žive i Hrvati, najprije je to bila Mađarska, tamo sam upoznao jako puno i građanskih Hrvata i bio je jedan pjesnik koji je rekao kad po tebi saki mlati lijepo kaži Bog vam plati, budi vesel i bez srama, klase mlati, a ne slama.

Poštovani ministre, u vašem opozivu se, pa i tijekom današnje rasprave između ostaloga propituje vaš odnos prema pitanju BiH, osobito prema pitanju položaju Hrvata u BiH. Ja sam pozorno pratila vaš rad, na kraju krajeva u dijelu vašeg mandata sam sjedila zajedno s vama u Vladi RH i ako se dobro sjećam vi ste u vrijeme svog mandata BiH posjetili nekih 15 ili 16 puta dosada. Jednako tako svaki ste važniji sastanak na razini EU iskoristili kako biste ukazali na nužnost zaštite i ravnopravnosti Hrvata u BiH, kao i kako biste istaknuli pitanje stabilnosti BiH i upravo na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova održano je čitav niz rasprava u formatu ministara na razini EU. I upravo zahvaljujući tome tema položaja Hrvata u BiH se nakon dugo, dugo vremena našla na dnevnom redu Europskog vijeća.

To nije zapravo samo političko pravni status, pozicija Hrvata u BiH. Mi kao susjedna zemlja koja ima iskustvo, koja je članica EU pomažemo u mnogim projektima, prije svega energetsko infrastrukturno povezivanje. To je bitno financiranjem osiguranja raznih stipendijama mladih ljudi kako bi ostali u tim sivim zonama nažalost trusnim područjima gdje doista ljudi odlaze i želimo to, zaustaviti taj jedan demografski nestanak moguće jer to je ipak biološki rezervat hrvatskog naroda, to je naša neposredna granica.

Poštovani ministre, evo već koliko je to počelo vidite i sami gospodin Pavliček je sam na konopima završio u nemoći, već je bio pred predajom. I sami ste vidjeli vjerujem čak da bi, meni je čak i bilo, sami su ostali, oporba je nestala, ring je napušten, jedino su ostali još teatralni napadi koji nemaju nikakvu svrhu bezciljno uz neko izmišljanje neistine, zaboravlja se povijest realnosti i ono što ova vlada i što vi osobno ste radili. Vjerujem čak da mu je žao jer je on jedan plemenit i dobar čovjek, to su naši suverenisti dobri ljudi i ja vjerujem da im je žao što su upali u ovakvu zamku da užu u ovakvu zagonetku koja je za njih bila preogromna. Naravno dijelim s vama stajalište, naravno da se tu radi o dobrim ljudima i mislim da jednako mislimo i svim je nama u interesu kada govorimo o položaju hrvatskog naroda u BiH, ali ne samo hrvatskog naroda u BiH nego i manjinama. Ja bih vam kazao evo možda sam u Srbiji bio manje, ali sam u Crnoj Gori otkrio sam Boku Kotorsku, otkrio sam jednu jako dobru suradnju s Crnom Gorom i uz vrlo intenzivne bilateralne susrete Crna Gora koja je isto tako podijeljeno društvo ali shvaća zapravo da europska perspektiva Crne Gore ide preko Hrvatske. Mi smo sada evo dogovorili i sa ministrom i sa predsjednikom vlade obilježavanje stradanja u Morinju i ubojstva njihovog admirala koji nije, nije htio razarati grad Dubrovnik. Isto tako kurikulum nastavni u crnogorske udžbenike.

Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Grliću Radman, evo vi ste s nama od 9 ujutro i sigurno ste jako dobro svjedočili cijeloj situaciji gdje naša ovako kreativna oporba od 9 ujutro pa do 3 popodne podržavaju hrvatsku vanjsku politiku, onda od 3 popodne pa do 6 popodne i tko zna dokad će trajat su protiv, a onda tko zna u koliko sati ponoći ili pred ponoć će biti opet za. Tak da u svakom slučaju moja sugestija jest da je to cijela slika i prilika naše hrvatske oporbe, a vama želim i dalje da se bavite i inicijativom MED9 o kojoj bi možda bilo nešto dobro i reći jer ovaj za to je danas bilo premalo vremena pa recimo o inicijativi Triju mora, pa isto tako strateškom partnerstvu Hrvatske-Francuske, ali isto tako partnerstvu [[Upadica: Hvala vam.]] Hrvatske i SAD-a.

Naravno ako je predsjednik vlade nezadovoljan, on me i postavio, on će me i smijeniti. Ja tu imam, moja ambicija je Hrvatska, radit u interesu, nacionalnom interesu hrvatske države, hrvatskog naroda, hrvatskih građana i podržavati ovu vladu, znači ovu s izvrsnim Andrejem Plenkovićem jer za mene je on nezamjenjiv bez obzira kako to netko tumačio ovdje. Ali puno je toga znate što, što jednostavno tih postignuća, ja tek kad sam tražio da ih moji pripreme, doista da napravimo iz analitike što je se dogodilo u ove tri godine, ja nisam mogao vjerovati da sam imao 40 službenih susreta s ministrima. Tu je neka zastupnica rekla kad me vidi na televiziji da drhti, da joj je neugodno, pa kako tim 40 ministara nije bilo neugodno, kako nisu drhtali, a imamo sam ja isto uzvratno 35. Tako da su to ipak [[Upadica: Hvala vam.]] nekad nekakvi evo događaji [[Upadica: Hvala lijepo.]] bilateralni. Kolega Raspudić, izvolite. Poštovani ministre Grliću, odlukom vlade 2016. godine uspostavljeno je Povjerenstvo za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim Poglavljima 23 i 24 o pristupanju Republike Srbije EU. Jedna od utvrđenih zadaća tog povjerenstva je praćenje zakonodavnog okvira za zaštitu prava manjina u Srbiji koja do danas nije zaštitila prava hrvatske manjine sukladno sporazumu s Hrvatskom. Prema odluci vlade iz 2016. povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih poslova koji ima obvezu sazvati najmanje 4 sjednice povjerenstva godišnje. Međutim, vi ministre niste sazvali niti jednu sjednicu tog povjerenstvo čime kršite važeću odluku vlade. Jeste li dobili pisani nalog premijera Plenkovića da kršite važeću odluku vlade ili samovoljno sabotirate institucionalni nadzor Hrvatske nad izvršavanjem obveza Srbije?

Dakle mi jesmo imali kasnije na nizu područja određene komisije i oni su se susretali, tako u pravosuđu, branitelji, itd., pitanje nestalih osoba i onda je naravno, došla i korona, onda je i u Srbiji izbori, itd., ja sam doista sa svoje strane nastojao naći sugovornika ili potaknuti tu suradnju i razgovarao o tom predmetima i pitanjima koji nas opterećuju. Kako to ne uspijeva, onda tamo gdje Srbija, budući da traži europsku perspektivu, onda ja to moram na vijećima za vanjske poslove, što je onda njima neugodno, podsjećati da je vladavina prava bitna, da je, nema veličanja ratnih zločinaca, da odštete logoraša, nestale osobe, znači [[Upadica: Hvala vam.]] nisu samo bilateralno pitanje nego univerzalna pitanja. Ako smatrate da je ta odluka Vlade izlišna ili nepotrebna, trebalo je poništiti, pravno regulirati. A ovako 6 godina se to krši, a u vašem mandatu 12 sjednica ste trebali održati, niste održali nijednu.

Kolegice Bušić, izvolite.

Ja doista želim kolegama, pogotovo kolegama u oporbi reći da je to doista predimenzionirano i da mi to ne činimo. Predimenzioniranje nečega što uopće nije obvezujuće nije dobro, osim toga, mi samo pomažemo onima koji su se cijeli ovaj tjedan hvalili kao da se potpisala Povelja UN-a i sada Hrvatsku tu netko izostavio, pa nemojmo to činiti. To je jedan obični unitaristički pamflet koji je jedino nešto rekao čovjek onaj koji ga je zastupao. A govorilo se također, da nije nitko ništa rekao od strane CDU/CSU.

Naravno, apsolutno imate u svemu pravo, pa o tome smo doista iscrpno jutros elaborirali. Meni je žao da ste možda svjesno ili nesvjesno, da je i kolega Raspudić zapravo jednom marginalnom zastupniku Bundestaga imenom podigao spomenik zapravo i pričinio mu neočekivano zadovoljstvo u jednom visokom domu kao što je HS zapravo vi ste na neki način posramili dostojanstvo ovog Visokog doma isticanjem, preuveličavanjem tog popratnog dokumenta. Recite mi molim vas, zamislite jednu situaciju, tko će Hrvatskoj prigovoriti negdje unutar europske obitelji da Hrvatska nema pravo braniti i štititi Hrvate u BiH? Ne možete tražiti od zastupnika jer ne polemizirati trenutno s njime, ali ste objasnili što ste htjeli. Poštovani ministre. Prije svega mi je žao što kolega Pavliček se u nedostatku činjenica morao koristiti neistinama vezano za Hrvate u Srbiji, ono što se čini za njih jer smo zajedno bili u Srbiji odnosno Vojvodini i vi i on i ja, ali dobro. To je tako. To pokazuje oporba koja nakon toga uvodnog govora napustila ovu sabornicu. Iako je moje pitanje trebalo biti upućeno, vezano za povratak Hrvata u RH iz svih dijelova svijeta, prvenstveno iz prekooceanskih zemalja, ma promijenit ću vezano za ovo što je kolega Raspudić rekao. Dakle vanjska politika nije statistički sastanak da bi se stavila kvačica da je nešto održano. Vanjska politika su konkretne mjere i djela koja dovode do konkretnih učinaka. Primjer toga je i kada je RH predsjedala EU-om i kada smo upravo tada to iskoristili da promijenimo metodologiju za nove članice i koja ne izvrši vezano za ljudska prava, neće [[Upadica: Hvala vam.]] moći ispuniti ni druge kriterije [[Upadica: Hvala.]] i to se misli na R. Srbiju. Ništa nije, znate, vrijeme, istina, prolazi i to je problem jedan. Nemojmo ostaviti za sljedeće generacije. Moramo relaksirati odnose. Nema, nemojmo se vraćati na prošlost u smislu nekakvih prekrajanja granica i nekakve nacionalističke retorike. Tragedija se dogodila, krivci se znaju koji su. Ja onda koristim mehanizme Vijeća za ljudska prava, Vijeće EU i tamo gdje govorim da o tome da Srbija ne izvršava svoje obveze. Prema tome, postoje treće strane. Ako mi ne možemo se sjesti sa predstavnicima Srbije, nemojte misliti da su naši mehanizmi i politički instrumenti iscrpljeni, mi imamo druge onda putove pa će ih netko drugi upozoriti.

Pa obzirom da dolazim iz Baranje, sa krajnje, praktički granice, odnosno istoka RH i granice sa Srbijom, vjerujte mi da doista dobro poznajem situaciju u, među Hrvatima u Vojvodini, odnosno u Srbiji. Dapače, imam i brojnu rodbinu tamo, mada nisam 20 godina bio tamo dok se neke stvari nisu posložile, ali evo, mogu vam iz prve ruke prenijeti razmišljanja, odnosno stavove ljudi koji tamo žive i danas, ovaj. Doista oni po prvi puta sada osjete konkretnu i jaku, čvrstu potporu svoje matične države. To se očituje kroz brojne projekte, kako u kulturi, kako u školstvu, čak i u infrastrukturnim projektima od strane RH, od najniže razine, od općina preko županija do, do, do Vlade RH. I oni su doista na tome zahvalni, na kraju krajeva to je rezultiralo ovim izbornim rezultatom pobjede gospodina Žigmanova i evo trebamo u tom stilu i nastaviti.

Izvolite. Hvala lijepa. Pazite ljetovanje djece na moru, pazite mi imamo na Pagu ovaj još dok sam ja bio veleposlanik mi smo dogovorili sa Središnjim državnim uredom za Hrvate koji vodi državni tajnik Zvonko Milas, oni na Pagu imaju ovaj ljetovanje i to je njima čini se dodijeljeno oni su, mi smo produžavali čak i 50 ili na 59 godina. Ono što je bitno da pitanje reguliranja znači položaja nacionalne manjine kako mađarske u Hrvatsku tako hrvatske, hrvatske u Mađarskoj je jedna paradigma u europskom kontekstu koji je stipuliran 9. studenog 2015. godine u Beču u Rezoluciji OESS-a. Znači gdje su dvije države pohvaljene da su na najbolji mogući način riješili standardima, pravima kao i sa svim građanima znači pitanje nacionalnih manjina. I mi jesmo zadovoljni sa položajem hrvatske manjine u Mađarskoj i kako mađarska vlast postupa prema njima. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre meni je drago da ste u uvodnom obrazlaganju i u odgovoru izrekli neke uspjehe vanjske politike Vlade RH, ali da ste i prozvali zastupnike za neadekvatnu diplomatsku parlamentarnu aktivnost. I slažem se s vama možemo raspravljati o svemu i možda je ovaj opoziv i dobra stvar u smislu jer možete iznijeti sve što ste radili zadnje nekoliko godina i ne trebamo se ni stiditi toga. Ja u uvodnoj replici nisam dobio odgovor od kolege Pavličeka na svoje pitanje, ali pozvat, pitat ću zato vas. Danas 2022. godine se traži vaš opoziv u godini kada imamo predstavnika u skupštini Republike Srpske, kada imamo ministra u vladi Crne Gore, kada napokon spajamo svoj teritorij Pelješkim mostom. Za BiH neću ni spominjat sve aktivnosti, kad imamo vizni režim među ja mislim 3 zemlje koje imaju slobodan ulaz u Europi, koje imaju slobodan ulaz u Ameriku. Da, hvala lijepo evo vi ste kazali, zapravo ja sam doista onda i zahvalan 32 ova potpisa i oporbi da doista kažem evo i oni imaju na to pravo naravno jer oni isto promišljaju isto ova pitanja, ove probleme. Pa nemojte misliti da su ti problemi, oni su imanentni zapravo našoj politici, pa mi brinemo upravo, upravo o tome. Oni nas jako, to je dio našega posla. Mi se bavimo time. Naravno, al onda vam isto tako nije zgodno čuti, svako čuje kad normalno reagira, ja volim ako je to postoje argumenti, ali ako netko kaže da ste trećerazredni diplomat ja to poštujem, ali onda neka me netko podsjeti i kaže tko je prvorazredni i tko je drugorazredni, neka me poduči. Ako nisam dorastao ovom poslu neka mi se kaže u čemu i koji su to argumenti. Recite mi, nađite mi jednu aferu u vanjskom svijetu s kojima ja komuniciram, recite mi jednog nekog ministra da se žalio na mene, recite mi neku državu da se žalila na mene. Dakle, [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] nije vanjska politika samo ovdje u Zagrebu pa jesam li [[Upadica: Hvala.]] ja vama drag, simpatičan ili nisam. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre pa evo slušajući ova uvodna izlaganja pa i predlagatelja i očitovanje vlade i vaše očitovanje svi prigovori na rad vašeg ministarstva i vaše osobnog rada odnose se što se tiče više izbora, izbornog zakona u BiH. Pa meni se čini i stečem dojam i bitno je naglasiti ustvari da se iz vašeg postupanja i vas osobno i ministarstva pa vlade cijele RH jasno dade vidjeti da će se, neće podržati niti jedno rješenje koje neće podržati i legitimno politički predstavnici u RH, u Republici BiH okupljeni u Hrvatskom narodnom saboru.

Pa naravno da smo puno toga, sve ove aktivnosti i ove susrete upravo smo generirali mi, potaknuli smo znači stavili smo pitanje položaja Hrvata u BiH u agendu. Ona nije bila ranije vidljiva, niti na jednom vijeću se ranije nije toliko govorilo kao što se govorilo sad, ne na jednom nego na svim vijećima. Ne postoji vijeće naravno vanjskih poslova i Europsko vijeće koje je političko tijelo gdje se ne govori o BiH, a najviše zaslugom Andreja Plenkovića koji je se založio za strateški kompas i za zaključke Europskog vijeća gdje je rečeno da se moraju učiniti dodatni napori političkih lidera u BiH. Ali ja nisam ministar za izborne zakone, ne radi se samo o izbornim zakonima, ja ne sjedim za pregovaračkim stolom. Vi morate lidere jednostavno oni moraju, oni su odgovorni za budućnosti BiH. Vi ne možete utjecati, ja sam samo jedan [[Upadica: Hvala vam.]] Hrvatska je jedan od aktera u tome. Poštovani ministre, većina potpisnika ovog prijedloga za vaš opoziv su donedavni obožavatelji vanjske politike predsjednika republike Milanovića. E sad, kao vi se bavite dugi niz godina vanjskom politikom imam dva ustvari kratka pitanja. Prvo kako je izgledala vanjska politika RH u vrijeme dok je Milanović bio premijer prema Hrvatima u BiH? I drugo koliko on svojom retorikom stvarno šteti Hrvatima u BiH danas? Hvala lijepo. Ja gospodina Milanovića poznam znate ovaj po trenutku kada je došao, kada je doveden za ručicu u Ministarstvo vanjskih '94. godine, '95. i on je stalno zapravo prilagođavao se situacijama. Kad je vidio da bi možda i HDZ mogao izgubiti nakon smrti predsjednika Tuđmana izbore onda je našao utočište u SDP-u i tu je bio promoviran. Ja se sjećam razgovora i znam koliko je optuživao i predsjednika Tuđmana i Hrvati u BiH su bili jednostavno ili Bosanci i Hercegovci, znači ono što zapravo oni zagovaraju građansku državu, vani možda u Njemačkoj, itd. Prema tome, on nije dosljedan i ove njegove, sada nagla ta jedna transformacija, jedna promjena koja bi trebala pridonijeti jednom boljem raspoloženju, zapravo više šteti i kontraproduktivna je i nije sukladna naporima Vlade koja čini. A mi radimo posao. Pa u pomanjkanju dobrih ideja, oporba vam radi sljedeće. Kad Grmoja nosa papire, skuplja potpise, kad je on završio, onda to uzme gđa. Mrak-Taritaš. Kad je završila gđa. Mrak-Taritaš, onda dolazi Marijan Pavliček, tako da su se svi izredali, a nažalost i svi ministri su došli na opoziv. Ali, rezultat im je nula, a tako će i sad biti. Vama koji ste bili 16 puta, koliko sam pročitao, u BiH, vama netko spočitava da se ne borite za interese Hrvata u BiH. Evo ja doista s puno ponosa, ja nikad ne bih, ne bih bio takav čovjek ako ovaj, dakle sve što radite, radite ipak morate imati čast, morate imati dostojanstvo i morate imati poštenje i kako sam odgojen ono znate, i uvijek kućni odgoj je bitan, što možete, vidite kod nekih koji možda nije baš takav, ne se ogriješiti o čovjeka. Prema tome, meni je najvažniji taj odnos prema ljudima i njihovo zadovoljstvo. 16 puta, ja sad idem u Bugojno 20. na sv. Iliju, tamo sam pozvan, prema tome pozivam sve one koji možda i nisu bili u tom gradu, gdje su Hrvati nekada bili većina, nažalost oni su sada postali manjina i jako teško žive i nije im lako, idem ih ohrabriti, idem ti dati podršku, ali također ću ići u Orašje kao, a ja vjerujem da znate da ćemo osnovati tamo kozulat u rujnu mjesecu u Orašju, što je bitno i sa Posavinu taj dio gdje Hrvati žive. Hvala lijepo. Danas cijelo vrijeme se tumači da mi branimo i svojim riječima želimo reći kako je to sve divno, krasno. E pa ja ću onda citirati nešto. Pozivnica za pristupanje OECD-u kaže, članstvo u OECD-u jasno je priznanje da zemlja poštuje najviše globalne standarde, da je predana vrijednostima demokracije i vladavine prava, da poštuje načela otvorene, transparentne tržišne ekonomije i da zajedno s drugim državama članicama dijeli zajednički cilj o održivom gospodarskom rastu. Dakle to su drugi rekli o nama, a za ući u OECD uopće u bilo kakve pregovore i blizu toga, je dokaz da neki koji su sad s nama primili poziv za pregovore, za početak pregovora u OECD-u kao Rumunjska recimo, Brazil i neki su dali zahtjeve 2012. Mi smo dali 2017., već dolazimo na red, a ovi iz 2012. su s nama došli dakle u zaostatku za nekih 7, 8 godina, a to je dokaz evo, rada upravo diplomacije, [[Upadica: Hvala vam.]] Vlade, vas i premijera. Evo upravo vi ste bili svjedok ovdje, znači bila je jedno 3, 4 dana ova delegacija Glavnog tajništva OECD-a na čelu sa Ulrikom Knudsenom koji je kasnije se pridružio, nama je Dubrovnik forum gdje isto tako objavio publikaciju, predstavili smo zajedno publikaciju o srednjim i malim poduzetništvima, ulaganjima u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj koji je impresivan zapravo sa dosadašnjim radom tijela državne uprave i agencija i doista unutar tih 6 zemalja, Hrvatska je favorit. Pred nama predstoji jedan veliki posao, ali čujte, članstvo u jednoj takvoj prestižnoj organizaciji, najbogatijih država, znači tu je G20, odnosno G7, prema tome, koji imaju najveće standarde, dakle Hrvatskom, kako objasniti običnom čovjeku kad bude pitaj kaj to za mene znači. Znači bolji standard, životni standard, veća ulaganja, pravni okvir. Da, svijet je definitivno mali, sa premijerom sa išao u školu, sa vama sam se družio po Zagorju, ali evo, sad smo tu. Nismo bacili 32 kamena na vas, nego jednostavno, smatramo da kao oporba imamo i posao i obavezu razgovarati sa vama i ukazati vam na ono što mislimo da nije u redu i da možete raditi bolje. Mi jako dobro znamo da ćete vi biti ministar i sutra nakon glasovanja i evo, želim vam da to budete i do kraja vašega mandata. Rekli ste sam da se trebamo usavršavati, evo imam ja već neke godine, upisao sam studij diplomacije pa evo, možda jednog dana, možda jednog dana pokušam biti dobar ministar barem kao vi.

Ne mogu oni eskivirati, mi smo radili teški posao, znamo povijest, znamo žrtvu hrvatskih branitelja, znamo kako je stvorena hrvatska država, prema tome, nema eskiviranja. A ovo što ste rekli ovaj za 32 kamena, ja sam to više retorički tako rekao, ali vi ste čujte, potpisali moj opoziv. Nije da ja nešto sada, znate, ja sutra, danas jesam, sutra nisam, meni je svejedno. Ja sam običan čovjek, ali pazite, vi želite moju smjenu. Dakle ja imamo svoje dostojanstvo, imamo svoj dignitet, imam svoju obitelj. Ja ne mogu reći sada da ste vi sada moji neprijatelji, ali vi ste sada pokazali se oni koji me žele srušiti, prema tome, ne mogu ja vama, naravno, ja ću vama sa osmjehom to primiti, ali ne mogu ja vama to zaboraviti, ja znam koja su imena potpisana i koji žele moju smjenu. Zašto? Prema tome, zašto želite moju smjenu? Ja sam jučer trebao biti bilateralno u rumunjskom, zaustavili ste me zbog ovoga. Danas sam trebao biti u nizozemskom sa svojim ministrom [[Upadica: Hvala.]] [[Govornik se ne razumije.]] zaustavili ste me zbog ovoga. Hvala vam kolege, nemojte dobacivati, ministre, ja sam kriv što ste vi danas tu jer sam tako sazvao ovaj dnevni red, nisu krive kolegice i kolege, tako da se ne morate na njih ljutiti, a u Rumunjsku i Nizozemsku ili Belgiju ćete otići, a sad se možete vratiti na mjesto [[Upadica Grlić Radman: Hvala lijepa]] Hvala. Žele li, u stvari nema ovdje ovih predstavnika odbora nego odmah idemo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, dva su zastupnika, kolega Raspudić i kolega Grmoja, izvolite kolega Raspudić. Neustavni Izborni zakon u BiH nije promijenjen, kažem neustavni jer je to presudio Ustavni sud BiH. Naši veliki partneri i prijatelji kao najnormalniju stvar spominju to da treba ukidati konstitutivnost naroda što je temelj Ustava BiH, a to je aneks 4. Daytonskog mirovnog sporazuma. Sve stranke osim AfD-a i Linke u njemačkom parlamentu su izglasale popratni tekst ovog drugog dokumenta, ali i sve uključujući i sestrinski HDZ u CDU u kojem osuđuju Hrvatsku jednako kao i Srbiju, upozoravaju da se drži podalje od BiH i optužuju i hrvatsko vodstvo za separatizam. Da je Bog dao tako, dabogda bilo u BiH ono što Nijemci misle, da je taj Čović malo življi dolje i da oni stvarno jesu separatisti kad nam već gaze prava dabogda sutra propala BiH i nestala ako moj narod u njoj neće biti ravnopravan, da je Bog dao tako, ali nije. 12 sastanaka nije održano povjerenstva koje treba pratiti Srbiju, 3.g. krši se odluka vlade, nikom ništa. Hidajet Biščević veleposlanik RH u Beogradu blati u hrvatskim medijima Tomislava Žigmanova i nikom ništa. Tražili smo na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske da ih se pozove ove obojicu na razgovor da se vidi o čemu je riječ, do toga nije došlo.

Crna Gora 2017. je propuštena u NATO da nije riješena granica, kao eto strašna je žurnost bila, pa zna se gdje je granica. Danas smo od ministra čuli zaumnu misao to će se u slijedećoj prigodi, kad u slijedećoj prigodi, kad opet bude Crna Gora ulazila u NATO drugi put, pa onda ćemo možda iskoristiti. Kad se iznesu svi ovi argumenti nas se onda uvjerava o nekakvom tihom kontinuiranom radu Plenkovića i Grlića, ali od kojeg niko nikad nigdje nije vidio nikakav rezultat i pomak, pa opravdano možemo posumnjati da uopće išta i postoji od tog rada. To je kao ono carevo nepostojeće novo ruho, svi mu se dive, a u biti car je gol, gdje su ti rezultati? Kažu stavili u strateški, ovo je bez veze što kompletna njemačka scena ovaj izglasa to, to ništa ne znači, ali strateški kompas je važan. Zamislite u strateški kompas se stavila kategorija iz Ustava BiH, to su konstitutivni narodi. Pa ništa, poručite Hrvatima u BiH na jesen kad budu preglasani, kad budu oteta javna poduzeća, kad ih se gurne na rub siromaštva i iseljavanja, recite im da se drže strateškog kompasa, to će im pomoći, to će im pomoći. Propuštena je prilika da se uradi nešto po tom pitanju vezivanjem ulaska Finske i Švedske u NATO, vidjeli smo na primjeru Turske da se može, a nismo tražili ništa nekorektno i ne fer, dapače samo da se poštuje mirovni sporazum i odluka Ustavnog suda BiH. Propuštena je možda još bolja prilika, a to je odluka Europskog vijeća o davanju statusa zemlje kandidata Ukrajini i Moldaviji, a preskočena B, BiH. Da je BiH stupila na taj put onda smo mogli koristiti nekakvu mrkvu kojom bi uvjetovali neke stvari proeuropskim snagama, ima ih čak i u Sarajevu, pa nešto postići u smislu fer dogovora, međutim prilika je, prilika je propuštena. Umjesto toga Plenković i Grlić su djelovali kao anesteziolozi odlazeći, ovo je točno, često su išli u BiH, ali su uljuljkivali Hrvate, davali im anesteziju, vrijeme je prolazilo, mi smo to upozoravali, ja sam ministra Grlića pozvao na sastanku Odbora za Hrvate izvan Hrvatske da podnese ostavku ako ne dođe do promijene Izbornog zakona. Vrijeme je iscurilo, zakon se nije promijenio, on ostavku nije, nije podnio, a uvjeravao je Hrvate da će u suradnji s našim partnerima doći do te izmjene. Citirat ću samo dvije izjave, 17. veljače u Briselu Andrej Plenković je izjavio, citiram, ključno je na iduće izbore ići s novim Izbornim zakonom kojim će se omogućiti legitimno predstavljanje, a ne ići u izbore pod svaku cijenu, ne treba ići u izbore prema starom zakonu, ovo je izjavio Andrej Plenković 17.2., ne treba ić na izbore po starom zakonu. Sad kažu da treba, pa ajmo sad nešto svi tu mobilizirat i popisat ne bi li sa ne znam par tisuća iz Hrvatske time ćemo nešto postići, što je naravno korisno, al to Hrvate ne može spasit. Drugi citat, Grlić Radman kaže, citiram, mi ako bismo pristali na održavanje izbora prema ovom zakonu koji je sada mi bismo priznali da ne podržavamo vladavinu prava, završen citat, 23. ožujka je … [[Govornik se ne razumije]] , a nasuprot tome visoki predstavnik Christian Schmidt kojem je Plenković uručio odlikovanje Red Ante Starčevića iz njegove političke obitelji čijim se poznanstvom hvali zajedno s veleposlanicima Francuske, Italije, Nizozemske, Njemačke i posebnim izaslanikom EU u Sarajevu je početkom travnja uputio pismo BiH vlastima kojim traži organiziranje izbora ili će to u suprotnom smatrati, citiram, činom koji potkopava vladavinu prava i demokraciju. Pa ko je sad tu u pravu, Grlić Radman, jer smo time pristankom na izbore po starom zakonu priznali da ne podržavamo ovu vladavinu prava ili ovo da je neodržavanje izbora što kaže Schmidt potkopavanje vladavine prava, vidite vi koji su to paradoksi, paradoksi i kolizije? Što se moglo učiniti? Pa politika uvjetovanja. Mi imamo pravo upotrebljavati veta na razini radnih skupina i veleposlanika EU u Briselu što ne koristimo za BiH tu imamo stotine zaključaka odluka itd. koje bismo mogli blokirati slijedeći načelo reciprociteta. Na kraju je ispalo da nas je cijela, ne nas njih cijela EU vukla za nos, kao fol se nešto pregovaralo sa Bošnjacima, gubilo se vrijeme, vrijeme je isteklo, izbori će se raspisati, Hrvati će biti politički obezglavljeni potom dodatno i ekonomski i demografski. Tko je kriv?

Budući da smo kroz replike rekli nešto o tome što je ova vlada učinila dakle da zapravo natjera Srbiju da ispoštuje sve one obveze, evo vidjeli smo povjerenstvo se ne sastaje, krši se odluka vlade i Srbija otvara poglavlje, ništa se po tom pitanju ne radi.

Ne dolazi im Vučić pomagati oni imaju zagarantirana mjesta. Ali ono čega ću se ja dotaknuti je ovo gdje ste uhvaćeni s prstima u pekmezu jako duboko i to se vidi po ovim vašim odgovorima. Plenković je odbio odgovoriti na pitanje, vi nešto muljate, pričate prvo da je Damir Sabljak naša žrtva onda ga optužujete da je ovo njegovo prijavljivanje plod nekakve nerealizirane ambicije, onda lažete ministre i govorite da je DORH zaključio ovaj slučaj, nije za vašu obavijest ako slabije pratite. DORH je ponovno pozvao dakle Grlića, Grlića Radmana bilo bi dobro da vas pozove, a i pozvat će vas uskoro. Pozvao je Damira Sabljaka dakle na saslušanje i vadite se, zanimljivo to je nova strategija, dakle da se to događalo u vrijeme Vesne Pusić. Istina, događalo se u vrijeme Vesne Pusić, ali vi to prikrivate. HDZ-ovi ministri prikrivaju kriminal koji se događao u vrijeme Vesne Pusić i HDZ-ove vlade. Pa dobro Vesna Pusić ima sličnu politiku prema BiH kao i ovaj Plenkovićev HDZ tako da, da to ne čudi. Ja postavljam pitanje dakle ovdje poštovani ministre, dakle da je otkriven mail ja ne znam znate li to koji dokazuje da se veleposlanikova supruga Bertoša Kušen da je ona 2014. isplanirala prijevaru s glavnom tajnicom ministarstva Cvjetković. Znači ima mail koji dokazuje to. Netko će završiti u zatvoru. To jedino ako uvedete nekakvu diktaturu pa onda politički oponenti možda jeste, je li vam to Lavrov možda ovaj prenio savjete kako se s opozicijom postupa? Hoćete me otrovati možda gospodine Gordane Grliću Radman? Hoćete me otrovati jer vas prozivam za korupciju? Dok ste mu citirali i otkrili da je on topla pjesnička duša možda vam je prenio savjete kako se postupa s opozicijom. Ja mislim da političari koji imaju iskustva biraju riječi, a u biranju riječi, a ja mislim isto da odgojeni ljudi slušaju, gospodin Grmoja slušajte me molim vas, biraju riječi. Ne upotrebljavaju riječi kao što se kaže lažete jer postoji mnogo sinonima. Ne upotrebljavaju takve riječi kao što ste vi upotrebljavali u vašem govoru. Vi provocirate, ja vas poznam dobro, ali ja vas molim ubuduće malo introspekcije i malo gledajte vašu savjest. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Dakle, moram reagirati jer sam slušao citate koje je navodio gospodin Raspudić pa ću ja citirati njega. Dakle, ovako toliko je drastično jasno da su Komšića izabrali Bošnjaci da samo potpuni politički balvani poput Milanovića mogu još uvijek izražavati zadovoljstvo takvim ishodom, Ninoslav, Nino Raspudić 19. listopada 2010.

Jedna je da je bila replika, a druga ste vrijeme malo ovaj dobro, opomena uglavnom. Izvolite. Čekajte da stavim slušalicu da čujem što govorite. Da čujem dobro što govorite. Potpuno stojim iza svoje izjave i vidite da sam bio u pravu. To jest bila balvanska, kretenska politika ponižavanja Komšića [[Upadica: Ali barem malo da se dignete.]] ali [[Upadica: Barem malo da se dignete.]] ja sam sretan što je Zoran Milanović evoluirao i Tuđman evoluirao nakon 50 i Zdravko Tomac pa i Zoran Milanović, to je jedan fenomen na hrvatskoj ljevici. Ali mi je žalosno što vi iz HDZ-a tonete sve dublje i dublje, asistirate Bakiru Izetbegoviću. Pohvalit ću vas kao što hvalim njegov odnos prema Hrvatima u BiH danas. Gospodin Deur [[Upadica: 239.]] moram samo, prvo je bio [[Upadica: 238. pardon.]] oprostite … [[Upadica se ne razumije.]] drugi, ali samo da vam kažem jednu stvar, vi imate treću to znate jel da? To bi bila treća, da. Izvolite.

I sami znate koliko je hrvatske djece poginulo u vašem gradu, dalo živote, dok ste vi krajinsku Bosnu podržavali. Drago mi je da ste evoluirali kao Hrvat. To je lijepo da ste vi evoluirali kao Hrvat.

Ne ulazeći u nikakav sadržaj, sa formalnih razloga, po defaultu, to je bila replika i ide opomena.

Hrvatska treba jasno staviti do znanja da ne samo da neće podržati europski put BiH već da će i blokirati dobivanje statusa zemlje kandidata. ... [[Upadica se ne čuje.]] Zbog Hrvata, da. Ali šta govorimo danas? Kritiziramo Vladu zašto nije otvorila, zašto nije stavila uz Ukrajinu, kad je bila prilika i BiH. Opet ne ulazeći u nikakav sadržaj, iz formalnih razloga, to je bila replika i moram dati opomenu.

Poštovani predsjedavajući, ministar Grlić Radman ima vrlo osebujan vokabular. Nekima je to simpatično, nekima pak nije. U svom prvotnom izlaganju je tako spomenuo da će ga 32 zastupnika kamenovati, ne bojte se, ministre, nitko vas kamenovati neće. Vremena kamenovanja su davno iza nas i ni nećete vi postati nikakav mučenik. Ali je isto tako rekao da će nam ovo zapamtiti, pa se ja nadam da mi nećemo završiti na nekom prijekom sudu HDZ-a i po kratkom postupku biti osuđeni.

Ja u mom gotovo 20-minutnom izlaganju nisam nijednom riječju spomenuo da se vi ne borite za hrvatske interese. Ja sam rekao da je izostao rezultat. I po tome se mjeri vaš rat. Po tome se mjeri rad svih nas. Bili mi u sportu, u bilo kakvom biznisu privatnom, bili mi u politici. Na kraju se mjeri samo rezultat, a rezultat je, što se vas tiče uvelike izostao i to smo naveli u tih 5 točaka koje vi nastojite osporiti, a niste uspjeli osporiti nego se vaši saborski zastupnici onda vade na vize, sa SAD-om, na Pelješki most koji nema apsolutno nekakve veze s ovim što smo mi naveli. Vi ove točke koje smo mi naveli niste uspjeli osporiti jer rezultata nema. Kolega Deur, nismo napustili bojište, tu smo, ne bojte se, i bit ćemo do kraja. I hvala Bogu. Kolega Mažar, uhvatio se mene kao pijan plota. Vjerojatno zato što smo iz istog grada spominjući da govorim neistine vezano za položaj Hrvata i utjecaj odnosno rezultat rada Ministarstva vanjskih poslova. Rezultata nema. Još jedanput. Tomislav Žigmanov je danas u Narodnoj skupštini R. Srbije zahvaljujući svojim kalkulacijama, pregovaračkim iskustvima, potporu hrvatske države je dobio šta, na riječima ministra Grlić Radmana 2 dana uoči izbora gdje se pozvalo Hrvate da glasaju za njegovu listu, a 3 dana prije toga veleposlanik koji vama odgovara proziva tog istog Žigmanova i kaže da je kriv što remeti hrvatsku zajednicu, da je kriv što je hrvatska zajednica na marginama društva, da je on doprinio tome, itd. Evo, ja bi volio, ministre da, nakon mene, evo, odgovorite na pitanje zašto niste reagirali na sramotne izjave veleposlanika Biščevića koji direktno vama polaže račune. Vi ste njegov poslodavac i to je nepojmljivo da jedna zajednica koja je toliko već oslabljena upravo zbog politike kakva se vodi u R. Srbiji se dodatno slabi sa izjavama vlastitog veleposlanika. Ne možete ovo pobiti. Meni je žao, vi ovo pobit ne možete. Ne mogu pobiti vaši zastupnici. Ovo ne možete pobiti. Vi se vadite u vašem odgovoru, znači vi se u vašem odgovoru vadite, ja ću citirati što ste vi naveli. Što se tiče graničnih sporova, kaže sa Srbijom je hrvatskom inicijativom postupak pregovora bio obnovljen 2019. g. no pandemija bolesti Covid-19, posljedično prekid putovanja je to zaustavila. Pa ja vjerujem, s tim da sam ja jedno vrijeme bio na čelu Stožera civilne zaštite u gradu Vukovaru da još uvijek imamo onda one propusnice da ne smijemo još napuštati svoja mjesta stanovanja ako vi niste u stanju otići u Beograd ili netko od njih vamo i pregovarati o graničnim sporovima. I izražavate svoju nadu da će se ti pregovori nakon uspostave nove Vlade u R. Srbiji ponovno obnoviti, a i vi kao iskusni diplomat znate da se u Srbiji u zadnjih 10 godina nije ništa promijenilo, odnosno od kako je g. Vučić preuzeo vlast, on je apsolutni vladar Srbije bio i prije izbora i nakon izbora i niste vi morali čekati izbore da bi sjeli sa njihovom delegacijom, to samo pokazuje da nema dovoljno interesa, inicijative sa hrvatske strane. Žao mi je što niste iskoristili vaše koalicijske partnere iz redova SDSS-a da vam uspostave bolju suradnju sa g. Vučićem, što ste trebali, to ste trebali napraviti i to je ta tiha diplomacija, ali i ona vam je zakazala. Poštovani kolega Pavliček pa evo radi točnosti ne samo da smo iz istoga grada nego smo iz iste ulice nas dvojica, Trpinjske ceste, ponosne ceste i to mi je drago. Međutim, radi istinitosti podataka rekli ste da se ništa za Hrvate u Srbiji nije napravilo, da se ništa nije pomaklo, da ih nema nigdje. Onda vidimo da ih ipak ima od Žigmanova u narodnoj skupštini pa naniže, pa onda ne znam da li ste bili sa nama 6. lipnja u Iloku kada smo potpisali prekogranične ugovore između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i hrvatskih zajednica u Vojvodini u iznosu od 3 miliona kuna, a slijedeće godine je planirano 5, pa gospodin Zvonko Milas 9 miliona od središnjeg ureda. vi i ja znamo koliko je teško Hrvatima u Srbiji, ali isto ste tako spomenuli da su možda najsiromašnija manjina možda zaboravljajući Hrvate na Janjevu, vjerujem da njima nije puno lakše i da nisu puno bogatiji. Sve ovo što ste vi naveli kolega Mažar nema nikakve veze sa resornim ministrom o čijem opozivu mi danas razgovaramo. Znači ja vam nikad neću osporiti za bilo koju kunu ili bilo koji euro koji će doći prekograničnom suradnjom, niti ću ikada sporiti da evo tu kolege koji sjede s vaše strane kao načelnici općina pomažu Hrvatima u Vojvodini, kao i niz drugih načelnika općina pa čak i županija bez obzira bili, bio na čelu te općine netko iz suverenista, netko iz SDP-a ili pak HDZ-a. I to je pohvalno. Ali to nema nikakve veze. To me čak i žalosti da su Hrvati moraju pasti na to da im lokalne zajednice pomažu jer resorno ministarstvo nije uspjelo osigurati njihov politički status. A na temelju tog političkog statusa kojeg bi oni imali njihov bi i financijski položaj u svakom pogledu bio drastično bolji i onda ne bi ni morali tražiti doslovce kako oni kažu prositi za svaku kunu koja će doći s ove [[Upadica: Hvala.]] strane Dunava. Kolega Pavliček je povrijedio Članak 238., dakle omalovaživa ono što smo rekli. Činjenica je da ministar itekako ima veze, to je vidio i sam iz onoga što predstavnici Hrvata govore i o vladi i o premijeru i o ministru i govore što je napravljeno. Ali isto tako činjenica je da i sva ta sredstva o kojima nećemo jer ne treba spominjati točno su zahvaljujući članovima Ministarstva vanjskih poslova koji su i odlučuju u tim sredstvima i dodjeli sredstava [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] Prema tome direktno je ministarstvo [[Upadica: Vrijeme.]] i ministar uključen u dodjelu sredstava. Hvala potpredsjedniče.

Ministar Grlić je jedan odgovoran ministar, odgovoran je čovjek koji ima odgovornost prema svom resornom ministarstvu. Sigurno u toj svojoj odgovornosti moguće da postoje uvijek neke situacije koje su mogu se i na razne načine protumačiti. Ali umjesto da date podršku, argumente prijatelju daj nemojmo biti destruktivni i dozvoliti destruktivcima da koriste ovu vašu plemenitost.

Ova inicijativa koju smo pokrenuli, smo pokrenuli iz jednog razloga jer stvarno smatramo da gospodin Grlić Radman nije odradio posao kako treba. Da jednostavno rezultata nema, vrlo jednostavno. Možda se on čovjek trudi, radi 24 sata, ali u konačnici rezultata nema. I to je meni žao. Ma može on ići i 66 puta, ako ne bude rezultata tu je problem. I svi ćemo mi na kraju biti mjerljivi samo po tome, po rezultatima.

To je javno izašlo možete naći. Čovik koji je porijeklom iz Tomislavgrada da svoje narodnjake ostavi na splavi bez vesla na moru, na pučini negdje same jer nemaju svoga predstavnika. On je taj narod udario toliko da taj narod ne zna di je.

Evo, zahvaljujem. Onaj prvi dio Tomislav Žigmanov kako je rekao ovdje premijer prije nekih sat vremena, znate s kim se on konzultirao, gledajte Tomislav Žigmanov je donio odluku koju je smatrao najboljom u datom trenutku da bi ušao u narodnu skupštinu i u tome je uspio. Ja mu na tome čestitam i to nema nikakve veze sa ministrom niti bilo kojim saborskim zastupnikom ovdje jer čovjek se morao sam za to izboriti. To znaju svi. Što se tiče Hrvata u BiH njihov položaj je takav kakav je. Nažalost, Hrvatska nije imala snage lupiti u diplomatskom smislu šaku o stol i izboriti se za izmjenu izbornog zakona nego suprotno čak naši saveznici, pogotovo saveznici HDZ-a iz CDO-a, iz CSU-a su zabili nož u leđa [[Upadica: Vrijeme.]] sa rezolucijom o BiH [[Upadica: Hvala.]] kako Hrvatskoj tako i Hrvatima u BiH. Poštovani kolega Pavliček, dakle rasprava u kojoj spominjemo ambasadora Biščevića u Beogradu je jedna ozbiljna rasprava. Dakle, apsolutno je riječ o tome da je ambasador napravio tamo štetu. Riječ je o tome da o tome ministar vanjskih poslova nekako nastoji i zažmiriti i smanjiti to sve zajedno, ali ajdemo biti iskreni. Vanjska politika sukladno našem ustavu se kreira između vlade i između predsjednika, dok je odnos između vlade i predsjednika na način da svoj sukob ili vatru gase kerozinom onda je i rezultat to. Dakle, ali bez obzira na to ministar vanjskih poslova je mogao nešto učiniti, postoje tihe diplomacije i šteta koja je tamo napravljena i šteta koja je već viđena za bivše izbore već je tad napravljena šteta i ono što zaista to treba naglasiti i na tome treba inzistirati. Slažem se s vama, veliki minus Hrvatske je što nemamo ujednačenu vanjsku politiku i tu ja ne smatram da je ministar kriv zbog toga, itekako veliku krivicu snosi i predsjednik države koji nepromišljene izjave daje, ali smatram da ponekad ta tiha diplomacija, ne ponekad, nažalost dosada evo što vi govorite nije dala rezultata, ajmo nekad pokazat malo i mi Hrvati zube, neki drugi narodi ih pokazuju i oni na kraju profitiraju, a mi Hrvati pošteni, samo se klanjaj, valjda smo to naučili u onih 45.g. onog sustava samo šuti, pogni glavu i gdje te ko šutne tamo i ostaneš i zato nam i je tako, hajmo nekad voditi tu suverenističku politiku. Za mene nije moderni suverenizam ovo što je vlada navela, nije zato što je to primarni cilj i obveza diplomacije i njen posao da se bori za strateške interese Hrvatske i da ih u konačnici i ostvari, što je najbitnije.

Bilo je dovoljno vremena da evo ljudi smo, pa svaki čovjek i naravno ima i emociju, a kulturom i socijalnom inteligencijom nastojimo u sebi suzbijati možda neke ovaj ili ovo recimo što je g. Grmoja izazvao dakle to je za mene nečuveno u saboru. Ja nikad preko svojih usta ne bih izgovorio jednu takvu riječ, ali g. Grmoja ima svoj kućni odgoj, ima svoje obrazovanje i onda zna što govori. Malo je vremena da bih ovdje govorio, ali htio bih konačno rasvijetliti ovu istinu. Gospodine Pavliček, ja puno toga, sviđa mi se način na koji vi isto govorite, međutim ovaj ono što sam vam htio kad sam vam govorio o postignućima znate, pa morate shvatiti da u svih ovih 5 točaka da nisam ja ministar vanjskih poslova ovih 5 točaka, pa hoću vam reći čime se sve, sve bavim, što je zapravo u nadležnosti i što je u mom resoru, ali možemo o tome kasnije ako želite rado s vama podijeliti, podijeliti mišljenje jer vidim da mislim mi smo na istom zapravo tragu, a gubimo se u nekakvim ovaj nedorečenim situacijama i to nije dobro, znate nije dobro, nama je svima u interesu položaj hrvatskog naroda u BiH. Ovi navodi Damira Sabljaka o korupciji u vanjskim poslovima odnosi se na razdoblje od 2013. do 2016.g. kada je na čelu MVP bila Vesna Pusić, to je zbog javnosti. U razdoblju od ožujka '16. do listopada '16. za vrijeme ministra Mire Kovača Damir Sabljak bio je ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Iz predmeta nedvojbeno proizlazi kako je Damir Sabljak već u to vrijeme imao sve spoznaje o predmetima koje bez ikakvog argumenta kasnije naziva korupcijom, a bez da je o tome odmah obavijestio tadašnjeg ministra što mu je bila dužnost. Umjesto toga s odmakom od godine dana tek kad su Mostovi ministri odlukom premijera razriješeni odnosno kada je Most prestao participirati u vladi i to nakon što je Damir Sabljak shvatio da neće dobiti obećano mjesto veleposlanika imenovani se odlučuje o svojim spoznajama obavijestiti ministricu i istodobno podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

Kolegu Dominika Sabljaka poznam i nikakvih problema nije, pa mi smo na koncu kolege, on je to shvatio drugačije i vi. Uz to Damir Sabljak pokrenuo je postupke pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa kao Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. U svim tim postupcima je moja prethodnica aktivno sudjelovala, naravno što sam ja isto tako po difoltu i sam nastavio činiti, dakle ni o kakvom prikrivanju ne može biti govora. Vodeći računa o činjenici da su sve kaznene prijave Damira Sabljaka odbačene odlukama nadležnih tijela ne može biti govora niti o korupciju u službi vanjskih poslova. Postupak teške povrede protiv g. Damira Sabljaka nije pokrenut iz razloga što je Damir Sabljak makar i s ozbiljnim vremenskim odmakom i koristi se neistinama podnio prijavu DORH-u već je pokrenut 9 mjeseci kasnije iz razloga što je ne čekajući odluke nadležnih tijela svoje neargumentirane optužbe kontinuirano komunicirao prema nenadležnim tijelima, javnosti i pojedincima. Usprkos činjenici pokrenutog postupka pred službeničkim sudom Damir Sabljak je udaljen iz službe tek 2 mjeseca nakon pokretanja tog postupka, a zbog činjenice što je protivno propisima sudjelovao na tiskovnoj konferenciji g. Grmoje koji mu je u međuvremenu postao otvoreni politički sponzor. To političko sponzorstvo nastavlja se i danas, vi ste vjerojatno dobili taj e-mail koji je zapravo Loreta jel on uopće nije mislim ono tajan nego ga je poslala koliko sam ja sad shvatio u toj korespondenciji, vi ste ga sad, vidim da ste ga dobili navodno, svatko zna, mali smo, Hrvatska je mala, nastavlja se i danas, usprkos svim činjenicama u dva postupka koji se dalje vode protiv Damira Sabljaka, postupak teške povrede i postupak udaljenja iz službe. Damir Sabljak nije dobio otkaz, Damir Sabljak je sukladno odredbama važećih propisa samo privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka zbog teške povrede koji se protiv njega vodi, a za to vrijeme iako ne dolazi na posao opet sukladno važećim propisima prima naknadu u iznosu od 80% plaće. Dakle, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za vrijeme moje prethodnice kao i tijekom mog mandata ne prikriva ikakvu korupciju … [[Govornik se ne razumije]] transparentno i sukladno odredbama važećih propisa, sudjeluje i vodi postupke u predmetu Damir Sabljak.

Poštovani ministre. Prije 2 mjeseca austrijske vlasti su ukinule hrvatski povijesni grb kojeg su oni na neki način oskvrnuli jer su ga povezali sa totalitarnim režimom, a on nema apsolutno nikakve veze s njim.

Ako netko ima senzibilitet za Bleiburg, pa to ga sigurno imam i ja. Išao sam doista gore vrlo, vrlo često i tada, '91. g., javno iako tada još isto tako, nije baš bilo jednostavno. Ali ta cijela zapravo priča sa Bleiburgom traje godinama. Ja kad sam došao na mjesto ministra, ja sam okupio i .../nerazumljivo/... i Počasni blajburški vod koji je registriran kao austrijska udruga, okupio sam cijeli Hrvatski institut za povijest, vidjeti zapravo kako možemo dalje razgovarati o tome. I Crkva je imala svoje prijedloge, svatko je imao razne prijedloge. Međutim, ovdje Nacionalno vijeće Austrije je donijelo, gdje su bili Zeleni donijelo je određene odluke, određene referencije, ja sam Schallenbergom razgovarao, ministrom vanjskih poslova.

Poštovani ministre Grlić, dakle ponovit ću vam pitanje. Iz vašeg taksativnog čitanja kronološkog događanja oko Damira Sabljaka i ukoliko uzmemo u obzir sami ton kojim ste čitali, osjeća se ministre, određeni oblik ljutnje ili čega god, uglavnom pozitive tu vrlo malo ima. Ako je točno da je Damiru Sabljaku Nikola Grmoja odvjetnik, ako je točno da je Damir Sabljak sve navedeno radio pod nečijim nagovorom, onda mi ponovno obrazložite i odgovorite, iz kojeg razloga, dakle takvu osobu ste vi neslužbeno i neformalno zvali na sastanak umjesto onako kako i treba, sukladno ranije izrečenoj logici na službeni sastanak. Zašto to niste napravili? Odgovor, molim vas. Evo vidite, ja vam govorim dakle iskreno kao čovjek, znači netko, mi se nismo rodili kao ministri. Dakle ja 19. srpnja 2019. postajem ministar. Ja znam svoje kolege, ja uvijek se ponašam ljudski. Naravno, svatko ima svoju odgovornost svoga posla. Dakle meni je Damir Sabljak, ja ga znam, poznam ga kao kolegu, on je meni drag čovjek, ja sam bio kadrovik, ja nikada nikada nikoga nisam oštetio u bilo čemu i uvijek sam imao razumijevanja za svakoga, ali opet red i disciplina su se morali poštovati. Dakle ja sam htio napraviti, ja sam pogledao, napravio analizu svega o čemu se radilo u tih svih 7, 8 godina. Ja sam naslijedio jedan file koji je debeo i za vrijeme tog tih 7, 8 godina se promijenilo troje, četvero ministara, gospodine. I želim kolegijalno i prijateljski vidjeti, idemo riješiti taj neki problem, mislim ono bez ikakvog je to bilo razloga. Jer kažem vam da je ta korupcija kako se Damir Sabljak tek sjetio, ljutnja je bila kod njega [[Upadica: Vrijeme.]] kada nije dobio ono što je tražio, onda je svoju onu koja ga je naslijedila išao joj tražiti crno ispod nokta G. Sačić. Povreda Poslovnika? Inače, ispričavam se predsjedavajući, vrlo rijetko ovo koristim, dakle alat povrede Poslovnika. Taj čovjek, Damir Sabljak je upućen doma. Na što je ukazao na ono što je i obveza bilo koga ovdje od nas.

Samo to bi bilo dovoljno, ali bila je replika u svakom slučaju. Ponovit ću ono što sam rekao, već ste čuli kad je g. premijer Plenković tu bio, a jako je važno i radi hrvatske javnosti i molim vas, recite ako jeste, jeste, ako niste, dajte. U pitanju je žrtva hrvatskog naroda i to ona najranjivija u velikosrpskoj agresiji na području R. Srpske i Armije BiH gdje je više od 1000 djece po, u statusu, kad su bili djeca, što su im roditelji pobijeni, 1 ili 2 ili bilo kako i oni su izbjegli na područje Hrvatske tih 90-ih godina, tu žive, tu su punoljetnost doživjeli, nažalost Hrvatska po ovom sustavu sadašnjem ne može ona statusna prava riješiti kao što imaju civilne žrtve rata u Hrvatskoj. Da li i kada ćete nešto sa Sarajevom ili Banja Lukom raditi, oni mora država BiH njima dati [[Upadica: Hvala.]] elementarna humanitarna prava koja [[Upadica: Hvala lijepa.]] imaju pravo po svim božjim i civilnim zakonima. G. Sačić, apsolutno, ja se slažem s vama da postoji taj problem, ali mislim da ga trebamo tražiti u odgovarajućim resorima i Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo branitelja, to su sve odgovorni ministri i ja ne znam jeste možda zatražili nekakav razgovor, možemo se zajedno sjesti i vidjeti, naravno da je nama u interesu imati apsolutno jedno zadovoljstvo tih ljudi koji zapravo trpe jednu tragediju i jednu nesreću. Mi uvijek pratimo i uvijek se sjećamo tih tužnih obljetnica, evo 25. srpnja je bio počinjen veliki zločin kod Briševa, dakle kod Prijedora, kod Prijedora mislim to je jedna ovaj mislim Srebrenica znate ne mora značiti jel to, koji je to broj, svaki zločin je zločin i svaki zločin treba biti osuđen. Naravno i odgovorni za zločine trebaju biti procesuirani, ali vidite koliko je toga zapravo nedovršenih tih procesa koji traže volju, političku volju, suradnju, dijalog i koliko je to bitno [[Upadica: Hvala.]] zapravo se uključivat u sve to.

Ministre vi ste uvjeravali ljude Hrvate u BiH da će do ovih izbora imati svoga predstavnika na najvišoj razini u Bosni. Šta sad kažete kad dođete tamo tom prevaranom, izvaranom narodu? Gledate vi tim ljudima u oči i kažete nismo to ispunili? Barem ispričavamo se, zaboravili smo vas.

Pa kad ćete se izvinit i ispričat narodu odakle potječete jer posebno suosjećam taj narod jer smo naravno i susjedi.

Ja sam znao koliko je to kompleksno, ako se nije u 20 godina uspjelo to sve skupa riješiti naravno ja nisam tu bio pesimist, ali nisam bio ni nekakav optimist i nisam ja bio vladar i nisam ja imao monopol znate riješiti izborni zakon. Govorite mi, ne znam netko je govorio da sam bio vidim, gospodin Pavliček nemam ja ništa protiv ovaj rasprava ovdje itd., ali ono lijepo znate što je pratilo zapravo, što je bio uvod kada vi difamirate, kada vi, kada se najavljuje na jedan vrlo nizak način ovaj netko tko nije možda dorastao itd. svemu tome, ali ja sam bio u Njemačkoj. Šta sam ja trebamo možda gore spasiti CDU, CSU, pa došlo je do promjene, došlo je do izbora, došlo je do nove vlasti koja isto tako formira određeno mijenje. Dakle, poštovani ministre sad ću vam objasniti kako vi zataškavate prijevare u Australiji i SAD-u. Skrivate putne naloge iz Australije, sudjelujete u lažnom prikazivanju veleposlanikove supruge kao navodne leteće konzulice, omogućavate inspektoru Božiću da nastavi prikrivati prijevare, pozivate Sabljaka na neformalni susret i sudjelujete u njegovom protuzakonitom udaljenju iz službe, dva puta vam je Upravni sud poništio odluku i vašu i vaše prethodnice. I odluka o povratku Damira Sabljaka na posao je pravomoćna, uskoro ćete se družiti nadam se na formalnom sastanku.

Ovdje radimo distinkciju znači odbačeni su, nema korupcije, one su odbačene, ja želim da javnost to čuje. Vi obmanjujete javnost gospodine Grmoja. Ja se neću služiti takvim rječnikom kako vi, ali vidim da ste se vi fokusirali ovaj mandat samo imate jedan fail i to je sve. Vi biste trebali koristiti puno toga je vama na raspolaganju ovdje, ali to ne koristite, imate fail, obmanjujete kad nitko ne bi znao nešto još bi vam ljudi i povjerovali na koji način to govorite. Prema tome, ovdje je gospodin Sabljak na sudu zbog teške povrede radne dužnosti i tu Ministarstvo vanjskih poslova nije stranka nego Službenički sud i Upravni sud.

Poštovani ministre evo niste mi odgovorili na pitanje koje sam postavio u mom izlaganju, a to je zašto niste reagirali na izjave Hidajeta Biščevića koje je dao uoči izbora za Narodnu skupštinu u Republici Srbiji i s kojima je, javno, i s kojima je uistinu dodatno napravio štetu hrvatskoj zajednici nego ste naknadno pokušali stvar spasiti tako što ćete pozvati sve da glasaju za Žigmanova. Kakav je to vanjska politika neujednačena. Znači vaš veleposlanik koji vama polaže račune vodi drugačiju politiku od vašeg ministarstva. Zašto niste se javno ogradili? Jeste li ga pozvali, jeste li ga ukorili?

Odnos veleposlanik i ministar to je naša interna stvar. Ja sam šef diplomacije. Ako je nešto ugroženo to sigurno nije ugroženo ja pokrivam sve, kada je u pitanju i Vojvodina i Srbija, imam jako dobre odnose i kontakte i sa Jasnom Vojnić koja je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. To je krovna udruga. I sa gospodinom Tomislavom Žigmanovom kojim sam se za vašu informaciju čuo i jučer, a i danas jer me gospodin Žigmanov obavijestio o nastavku razgovora itd., i njegovoj eventualnoj budućoj akviziciji u vladi. Prema tome sa gospodinom Žigmanovom kao predsjednikom Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata koji je istaknuti dužnosnik i predstavnik Hrvata imamo izuzetno dobru komunikaciju.

Znači nije odgovorio na pitanje zastupnika zašto nije reagirao na izjave veleposlanika Biščevića on ga je na kraju još na kraju pohvalio da je izuzetno ovaj diplomat iskusan. Ja odgovor na moje pitanje dobio nisam. Da, ali to nije bila povreda Poslovnika, nego replika pa vam moram dati opomenu, a to treća vama opomena temeljem Članka 240. stavak 2., o pardon stavak 1. moram vam dati opomenu da, drugu opomenu, pardon drugu. Ja sam krivo rekao, druga opomena … [[Upadica se ne razumije.]] ne, druga opomena. Poštovani ministre Grliću rekli ste da ovih 5 točaka nije sav posao Ministarstva vanjskih poslova i naravno da nije. Iz toga bi se dalo zaključiti da ste uspješniji u nekim drugim točkama. Pa evo zanima me je li bio uspjeh poziv bivše američkom veleposlaniku u Hrvatskoj Peteru Galbraithu na konferenciji u Zagrebu koje je organiziralo vaše ministarstvo povodom 30 obljetnice priznanja Hrvatske. Podsjetit ću da je pokojni profesor Miroslav Tuđman posveti cijelo poglavlje knjige Haški krivolov lažnom i tendencioznom svjedočenju Petera Galbraitha protiv predsjednika Franje Tuđmana i hrvatske šestorice. Miroslav Tuđman tako piše da je Haški sud citiram, usvojio Galbraithove izjave da je Franjo Tuđman bio preokupiran granicama Banovine Hrvatske. Na temelju Galbraithovog svjedočenja Haški sud je odlučio da citiram, presudu prema riječima Petera Galbraitha Franjo Tuđman bio primoran da odustane od svog programa velike Hrvatske. Zašto ste zvali tu osobu i otkud sad da nam je on prijatelj?

Gospodin Galbraith je bio veleposlanik u jednom ključnom trenutku, naravno on je imao svojih stanovitih možda i primjedbi, ali je generalno i apsolutno upamćen kao jedan kvalitetan i dobar veleposlanik koji je kasnije, koji je kasnije naravno sigurno imao nakon jednog vremenskog odmaka imao je drugačiji pogled na ono što se možda nije ostvarilo i dogodilo. Dakle, to je jedno mišljenje, to je jedno dakle gospodin Tuđman je to pisao, ali generalno je, ja sam razgovarao kasnije o tome jer ja sam to čuo da ste vi to pisali ili govorili i sa doktorom Matom Granićem koji mi je dao zapravo drugo, drugo mišljenje, a i sa Zdravkom Bušić tako da treba vidjeti i druge sudionike onoga vremena. Zato što mi dobro znamo i čitali smo ne samo prof. Tuđmana nego i ono što je izjavio veleposlanik Miomir Žužul, a to je da je Galbraith pokušao blokirati operaciju Oluja dan prije njenog početka tako što je slagao da se Amerika protivi Oluji. Toliko o Tuđmanovoj tradiciji u HDZ-u.

Poštovani zastupnik Troskot ima repliku. Evo poštovani ministre ja bi također htio proširiti djelovanje Ministarstva vanjskih poslova da ne bi bili samo na poziciji BiH i Srbije, ja bi ovo upit preselio malo u Latinsku Ameriku. Slušaju nas Hrvati sada i dolje ovo izlaganje i rekli su mi da vas upitam kada ste toliko uspješni u vašem djelovanju kako to da u Latinskoj Americi postoji samo jedan službeni profesor hrvatskog jezika koji je momentalno stacioniran u Argentini i koji bi trebao vjerojatno naučit 400.000 Hrvata koji žive dole i hrvatski jezik. Chile nema profesora hrvatskog jezika, Peru nema profesora hrvatskog jezika, pa mi onda recite na koji način ako jezik nije strategija ćemo mi održati naš odnos sa dijasporom. Drugo pitanje, kada ste tako uspješni zbog čega Hrvati koji žive na sjeveru Argentine u Asuncionu i Montevideu za vrijeme parlamentarnih izbora ili općenito izbora, moraju ti, da Asuncion je u Paraguayu gospođo Bušić da, moraju putovati po 2.000 i ovo ne očekujem ovakve upadice od vas inače, moraju putovati 2.000 km kako bi glasovali za svoju [[Upadica: Hvala.]] političku opciju. Kada je Latinska Amerika, ja sam inače bio planirao otići i obići ove nekoliko zemalja zajedno kada je bio i festival ove igre koje su organizirane u Paraguayu, išla je Zdravka Bušić, Zvonko Milas, naravno da su nama Hrvati u Latinskoj Americi kao i svugdje itekako važni. Što se tiče lektora odnosno učitelja hrvatskog jezika to doista moramo vidjeti sa Ministarstvom znanosti ja baš nemam sve te podatke, ali i dva put ste rekli da sam rekao da sam uspješan. Ja nisam rekao da sam uspješan. To procjenjuju ljudi i na terenu itd., ja sam vam tu s te strane nakon doista neko se može truditi naravno što kaže gospodin Pavliček nema rezultata, međutim ja vjerujem u rezultate svoje.

Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani gospodine ministre, ovako iz načina na koji se govorilo ovdje o Tomislavu Žigmanovu, na koji ste vi govorili, na koji je premijer govorio proizlazi zapravo da je taj stav disjunktan sa onim koji je iznio veleposlanik Biščević. Dakle, to su različite stvari. Mene zanima zapravo na tragu onoga što je kolega Pavliček govorio, mislim jeste li u bilo kojem trenutku sa veleposlanikom Biščević razgovarali o tome.

Pa ja gotovo svaki dan barem sa jednim veleposlanikom razgovaram. Tamo gdje postoje pritužbe, ako postoje neke pritužbe, sa g. Biščevićem razgovarao sam, naravno, ali ja ne, poslije svakog razgovora ne izdajem priopćenja. Čemu? Prema tome, ja sam odgovoran, ovo je moj resor za dakle vanjski poslovi, diplomacija, kada netko bilo tko nešto napravi, što nije dobro, naravno, uvijek se pita tko je ministar vanjskih poslova. Nije se izdala viza negdje ili ne znam, nije se nitko digao slušalicu, kriv je ministar vanjskih poslova. Konzularna služba koja je prva, to je prvi susret hrvatskih građana, ona se procjenjuje dakle veleposlanstvo može čuda raditi politički, bilateralno, međutim, se procjenjuje kroz konzularnu uslugu. Tako, nemojte misliti da sam ja indiferentan i da ovaj, prelazim preko tih stvari. Apsolutno, meni je, svatko mora biti odgovoran za posao koji radi.

Prvo poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite.

Osnovni problem koji ima ministar Grlić Radman i kojeg mi svi zajedno imamo s njim je da nam on uopće ne treba. Nama ministar vanjskih i europskih poslova uopće ne treba. Imamo sličnu situaciju kakvu smo imali i u vrijeme još jednog HDZ-ovog premijera i HDZ-ovog Vlade Ive Sanadera. Ministar europskih poslova Hrvatske je premijer Plenković, to je potpuno jasno. Nije ni iznenađujuće. Cijela karijera premijera Plenkovića vodila je prema tome i u sjeni njegove privrženosti i sklonosti europskim poslovima, nitko ne bi mogao raditi taj isti posao, a posebno ne ministar Gordan Grlić Radman i sasvim iskreno, uz sve kritike koje imam prema premijer Plenkoviću, činjenica je da mi je draže da europske poslove naše zemlje vodi on, a ne ministar Gordan Grlić Radman. Samo bi nam to još trebalo. Premijer je toga, naravno, savršeno svjestan i zato si nije dao puno truda oko izbora ministra koji će se baviti europskim poslovima. Dapače, odabrao je čovjeka koji čak i kad bi htio ne bi imao šanse da mu se petlja u taj posao. Tako da onaj dio njegovog posla koji se zove ministar europskih poslova je odmah maknut sa stola. Prije nego što je uopće postao ministar, drugi dio je ministar vanjskih poslova, ali nažalost Hrvatskoj ne treba ni ministar vanjskih poslova, isto kao što nam npr. ne treba ni ministar svemirskog programa, to je zato što svemirskog programa nemamo. A nemamo bome ni vanjsku politiku. I gledajući Gordana Grlića Radmana, često mi se čini da smo bliže svemirskom programu nego nečemu što bi sličilo vanjskoj politici. Znamo li mi što nam je vanjska politika? Ima li itko od vas ideju, može li itko navesti jedan element naše vanjske politike za koji bi mogli reći da se njime bavimo na bilo kakav sustavan i prepoznatljiv način? Nemamo. A pogotovo je teško odgovoriti na pitanje imamo li ikakvu vanjsku politiku koju radimo uspješno? Tu je taj nemamo još veći. Ministar Grlić Radman isključivo, ali isključivo govori o položaju Hrvata u BiH, isključivo i to zato jer je kao što je u Sabor i jutros i rekao, to njegov zavičaj i uz dužno poštovanje prema svima i svemu, ali vanjska politika jedne ozbiljne zemlje nije ničiji zavičajni klub i ministar koji ne vidi dalje od svog rodnog mjesta u susjednoj državi ne može biti ministar vanjskih poslova. A znate zašto to ne funkcionira? Zato što Hrvatska da bi mogla biti faktor na međunarodnoj, pa i čak i regionalnoj političkoj sceni mora imati partnere. A naši mogući partneri ne žele s nama sjesti niti za stol. Idemo im na živce, a na živce im idemo jer govorimo isključivo o BiH, a onda je prvo pitanje koje nam mogući sugovornici postave, a što ćemo s Draganom Čovićem i taj čas sve pada u vodu. Naša vanjska politika svela se na položaj Hrvata u BiH, a tamo se drži čovjek koji je prepreka bilo kakvoj ozbiljnoj ulozi Hrvatske po tom pitanju. Mi ne možemo tražiti da nas se ozbiljno shvaća oko pitanja koje nam je važno, ako podržavamo one koji su sudionici političke destabilizacije BiH, sudionici korupcijskih procesa koji su jedan od ključnih čvorova koji se tamo moraju rasplesti da bi država krenula dalje i koji su prepreka na njezinom europskom putu. Mnoge je jako naljutila rezolucija Bundestaga o BiH, ali možda bi nam bilo pametnije da razmislimo zašto nas najjača sila Europe i zemlja za koju smo dugo tvrdili da nam je saveznica, kritizira oko uloge u pitanju za kojim sami mislimo da nam je prioritet vanjske politike. To je zato što vanjske politike nemamo. A da se vratim na početak ovog mog izlaganja. Mi oko BiH ne moramo misliti isto. Ne moramo se slagati oko mogućih rješenja. Ali ono oko čega se svi slažemo je da je to politika koju tamo vodimo tragična, loša i neuspješna, a kad se cijelu vanjsku politiku jedne zemlje pretvorili u jedno jedino pitanje i ničim drugim se ne bavite, a u tom jednom jedinom pitanju ste katastrofalno neuspješni, onda je vrijeme da odete. Pritom, zaključno, nije tome glavni krivac ministar Gordan Grlić Radman. Glavni krivac je čovjek s početka ove priče, Andrej Plenković.

Poštovane zastupnice i zastupnici, da Hrvatska ima makar malo sreće što bi trebao biti ministar vanjskih poslova? Trebao bi biti ogledalo Hrvatske jer po funkciji i u Europi i u svijetu treba promovirati naše vanjskopolitičke pozicije, trebao bi koordinirati i usmjeravati njihovo provođenje. E sad za činjenicu da nikome zapravo baš nije jasno koje su to pozicije Hrvatske u vanjskopolitičkim pitanjima u odnosu na bilo koju državu nije u cijelosti odnosno nije uopće kriv sam ministar već nemogućnost postizanja bilo kakvog dogovora između predsjednika države i vlade odnosno u suštini kriv je ustavno invalidni proces sukreiranja vanjske politike. E sad, da Hrvatska ima makar malo sreće imali bi na funkciji ministra vanjskih i europskih poslova čovjeka koji ako ništa drugo ima makar svoj integritet. I zbog tog integriteta ne bi sebi dopustio da ego njegova šefa šteti interesima hrvatske države, već bi takav ministar kao profesionalac, kao šef diplomacije jednim diplomatskim rječnikom, diplomatskim jezikom rekao svom šefu da se naprosto stavi u ustavne okvire. Ali moja kolegica Anka Mrak Taritaš je u pravu kada je zaključila da takvog čovjeka s integritetom Andrej Plenković ne bi nikad niti izabrao za ministra vanjskih i europskih poslova i eto nas opet na samom početku. Pa kad je već tako, kad znamo da je glavni problem glava i kad znamo da ne možemo imati čovjeka sa vlastitim stavom da bar Hrvatska ima malo sreće pa da na funkciji ministra ima čovjeka koji ako ništa drugo makar može dobro artikulirati ono što njegov šef želi reći pa makar to bilo i protivno odredbama Ustava RH jer eto nije se u nekakvom propisanom procesu predsjednika države o tome ništa pitalo. Ali naš ministar vanjskih poslova niti to ne može jer nažalost njega ne razumije nitko niti kada govori na hrvatskom jeziku.

U ime predlagatelja sada će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja.

Kada je preuzimao dužnost ministra vanjskih poslova Grlić Radman je u saboru priznao da je kao kadrovik ministarstva 1997. godine vidio fakultetsku diplomu Joška Pare koji je baš te godine diplomirao na fakultetu.

Grlić Radman 1997. nije državnim institucijama prijavi osobe koje su dotada zlorabile položaj i Paru postavile na radno mjesto bez propisanog uvjeta. Grlić Radman je 1997. odlučio nastaviti zataškavati prijevaru nakon čega je postao glavni tajnik ministarstva, pa veleposlanik i evo ga sada na položaju ministra. Zato se kao ministar danas čudi službeniku koji je prijavio prijevare o postavljanjima na radna mjesta u državnoj službi bez propisanih uvjeta. Čudi se ministar što se s njim prije 3 godine diplomat Sabljak odbio neformalno susresti da se dogovore kao što je to praksa u HDZ-u o čemu se hrvatska javnost imala prigodu uvjeriti od zastupnika Tušeka snimljenog u zagorskoj klijeti. Već 4 godine traje progon Sabljaka na Službeničkom sudu čije je članove postavio Andrej Plenković. Progon je započela Pejčinović Burić, a nastavio Grlić Radman. No, taj montirani progon nikako ne uspijeva. Dosada su ministarstvo i Službenički sud izdali čak 8 rješenja i svih 8 je poništeno na višim sudovima. Jedini rezultat progona diplomata Sabljaka je otkrivanje novih detalja i dokumenata koji dodatno dokazuju zataškavanje prijevara. Tako je otkriven ovaj mail o kojem sam govorio koji dokazuje da se veleposlanikova supruga Bertoša Kušen dakle da je 2014. isplanirana prijevaru s glavnom tajnicom ministarstva Cvjetković. Otkriven je i mail koji dokazuje da je 2016. glavni inspektor ministarstva Božić od pojedinih službenika tražio da šute o Sabljakovoj prvoj prijavi kršenja zakona u Australiji. Otkriveni su i dokumenti koji dokazuju da je ministrica Pejčinović Burić inspektoru Božiću 2017. omogućila da prikuplja i sastavlja dokumente o utvrđivanju odgovornosti tog istog inspektora Božića. Dobro ste shvatili. Sabljak je inspektora ministarstva Božića ministrici prijavio zbog zataškavanja prijevara, a ministrica istom inspektoru Božiću zatim omogućila da o vlastitoj odgovornosti selektira i sastavlja dokumente koje je dostavio USKOK-u. Već pogađate zar ne? Inspektor Božić je član HDZ-a, a Sabljak nije. No, najvažniji dokument otkriven tijekom progona Sabljaka je rješenje USKOK-a iz 2018. o odbačaju kaznene prijave koju je Sabljak podnio 2017. Taj dokument je USKOK-ovo rješenje koje potvrđuje da zamjenica županijskog odvjetnika Dijana Pervan pri odbačaju kaznene prijave uopće nije razmatrala konkretne informacije koje je diplomat Sabljak naveo u kaznenoj prijavi. Dijana Pervan nije razmatrala inspektorovo prikrivanje prijevara niti je razmatrala pogodovanje veleposlanikovoj supruzi i Konstantinoviću pri njihovom postavljanju na radna mjesta u Australiji i SAD-u. Tek treba utvrditi je li Dijana Pervan inkriminacije iz prijave nesmotreno predvidjela jer je bila obmanuta dokumentima koje je selektirao inspektor Božić ili je Dijana Pervan inkriminacije iz prijave ipak svjesno zataškala jer je bila zastrašena intervencijom premijera Plenkovića u Saboru. Premijer Plenković ističe da se prijavljena korupcija odnosi na razdoblje premijera Milanovića i ministrice Pusić što je točno. Međutim, nisu dostupni dokumenti o osobnom sudjelovanju Milanovića i Pusić u toj korupciji. Ali jesu dostupni dokumenti o osobnom sudjelovanju ministra Grlića Radmana u zataškavanju iste korupcije i zato ministar Grlić Radman ne samo da treba biti smijenjen, nego i treba i odgovarati. A budući da je danas premijer Plenković potvrdio da ne postoji nešto što bi se zvalo leteća konzulica ja ovdje pitam dakle ministra Grlića Radmana hoće li smijeniti novu inspektoricu koja je svjesno lagala na Antikorupcijskom vijeću. Izvrsno.

Prvo pitanje je na temelju čega zapravo vi temeljite ove teze o zataškavanju afera ako se ne varam u Australiji i SAD-u? Ovdje sada čitava pleada vanjskopolitička mene zanima tu i Grlić Radman ministar kada se analiziraju dodijeljena državljanstva van granica Republike Hrvatske analitika govori da je najveći broj državljanstava dano osobama na adresama u Banja Luci i u Beogradu.

Sjetite se da je se trgovalo o Zakonu o državljanstvu da je trebalo podržati, da je Pupovac trebao podržati i zastupnici SDSS-a dakle glavnog ravnatelja HRT-a da smo mi iz oporbe protiv toga protestirali. A odgovor na ovo prvo pitanje dakle kako, na temelju čega sam uvjeren. Zataškavaju i skrivaju ovi ljudi ovdje putne naloge iz Australije. Sudjeluju u lažnom prikazivanju veleposlanikove supruge kao navodne leteće konzulice. Omogućavaju inspektoru Božiću da nastavi prikrivati prijevare. Pozivaju dakle odnosno ministar kojeg sada nema Sabljaka na neformalni susret i protuzakonito ga udaljuje iz službe. Sasvim je jasno i što kažu jeste čuli ministra? Da će unaprijediti gospođu koja je lagala na Antikorupcijskom vijeću i govorila o nekakvoj letećoj konzulici. Molim vas držimo se vremena. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Grmoja danas inzistirate cijelo vrijeme da postoji neka kategorija neformalni i formalni sastanak. Kada ministar u jednom ministarstvu svog zaposlenika pozove na razgovor, jel' zaposlenik ima pravo uopće odbiti ne doći na razgovor? Što znači formalni i neformalni sastanak? Možda nam to bolje možete pojasniti jer ste vi 2016. rekli da ste vi inzistirali da Marin Vukmir ide u Hrvatske vode. Jeste vi s njim tada obavljali formalni ili neformalni sastanak prije nego što ste inzistirali na izmjeni Statuta Hrvatskih voda?

Čovjek nije imenovan. A što se tiče neformalni ja bih bio sretan da mi HDZ-e možemo prozvati zbog afera koje se nisu dogodile. Na žalost svakog dana svjedočimo o vašim aferama i uhićenjima. Stalno, svaki dan se nekoga uhiti i onda se Plenković hvali. Kaže: „Ovaj što je bio u bordelu u Austriji“, kaže: „nije HDZ-ovac.“ Sretan Plenković, konačno nije jedan njegov.

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.

Dakle, prošli tjedan kolega Grmoja molim vas. Dakle prošli tjedan već treći put smo raspravljali o ministru Berošu, danas Grlić Radman i mislim da nam je već svima do sada postalo jasno da se iz takvih zahtjeva u najmanju ruku samo dodatno učvrsti pozicija tog istog ministra i s te strane naš Klub je jasno rekao i poslao poruku koji je naš stav i da smo mišljenja kako Vlada u svojoj cjelini ne pruža zadovoljavajuće odgovore na sve ono s čim se naša zemlja susreće. Jer osim što gledamo poprilično nejasnu i konfuznu vanjsku politiku Republike Hrvatske i to upravo one politike gdje se očekuju možda i najkvalitetniji rezultati i najozbiljnija politika paralelno o tome svemu, niti ostalim sektorima i resorima ne funkcioniramo na odgovarajući način. Dakle, zdravstveni sustav nam je na vrlo slabim nogama, dugovi su preveliki, liste čekanja preduge. Poljoprivreda je na najnižim granama do sada. Ratari i stočari vape za jednim kvalitetnim pristupom o ovom pitanju. I dalje uvozimo 900 milijuna eura poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više nego li ih izvozimo, a pitanje poljoprivrednog zemljišta da i ne spominjemo. Niske plaće, male mirovine, neizvjesna jesen, rast cijena, pad životnog standarda, niska razina socijalnog kapitala te općenito nezadovoljstvo ljudi koji žive u Hrvatskoj i koje, koji evo ukazuju na disfunkcionalnost države, a naravno pored tog svega tu je i činjenica da Hrvatska između ostalog ne ispunjava niti određene vanjskopolitičke ciljeve osobito ako pogledamo pitanje promjene izbornog zakona u BiH koje je prošlo neuspješno. Ako pogledamo pitanja neostvarivanja dijaloga i zajedničkog jezika na temi izbora veleposlanika i jednako tako pitanje poticanja iseljeništva na povratak jer podaci tj. osobito podaci popisa stanovništva jasno govore da je dijaspora iz dana u dan sve veća. Zbog sveg tog jasno je i nedvosmisleno da će naš klub podržati odlazak ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Grlića Radmana, no kao i prilikom prošlotjedne rasprave o smjeni ministra Beroša još jednom želimo naglasiti da mi smo sudjelovali u potpisima o samom zahtjevu, dakle nismo sudjelovali u tzv. hvatanju medijskih naslova opozivom pojedinih ministara. A s obzirom da Hrvatska zapravo u svemu ide ispod, ispod razine svojih mogućnosti što sam evo i ranije navela, a što je samim time i ispod razine potrebe građana koji očekuju da vlada rješava probleme i da zapravo vlada čuva dostojanstvo građana svoje zemlje mišljenja smo da rasprava o smjeni jednog ministra koji će svakako ostat, a vjerojatno ovim i učvrstit svoju poziciju neće puno promijeniti. No, ipak kad govorimo o radu i djelovanju ministra Grlić Radmana u njegovu resoru prije svega možemo govoriti o promašenoj politici koja se zasniva na tome da ljude u Hrvatsku vraća ljubav. Dakle, to je ono što ministar i njegovo ministarstvo predstavljaju kao mjere koje se provode prema potencionalnim povratnicima, dakle mjera koja je predstavljena našim iseljenicima Hrvatima izvan RH mjera pod nazivom Biram Hrvatsku za koju sam i osobno nedavno pitala ministra na kojoj se to osnovi ona temelji i na kojim se to poticajnim modelima zapravo temelji, dakle što je to što mi zapravo još nudimo tim ljudima osim toga evo da dođu u Hrvatsku i da se samozaposle. Dakle, što je to što će ih u konačnici privući na povratak i koji su to pozitivni trendovi koji nas prate? Koji su to ekonomski standardi koji nas čine poželjnima? Koji su to i ekonomski i društveni standardi na kojima se radi i na kojima se temelji i ovakva i bilo koja druga mjera? Naime, odgovor ministra bio je u smislu da ljudi o kojima govorim ne trebaju nekakav poseban poticaj nego da jednostavno i on kao ministar računa na to da postoji želja, da postoji ljubav i da je to jedna druga perspektiva koja evo možda meni neshvatljiva. Da li je meni neshvatljiva ili ne mislim da to i nije toliko važno nego da je ipak najvažnije da li je takva politika shvatljiva i prihvatljiva onima koji, onima koje želimo potaknuti na povratak. Stav koji smo čuli od ministra tada zasigurno dovodi do toga da nam je bilanca onih koji odlaze sve veća i veća i zasigurno je jedan od razloga zbog čega smo danas tu gdje jesmo. S ovime ću i zaključiti te druge argumente u raspravu zapravo nećemo niti unositi. Dakle, Hrvati diljem svijeta, a po svemu sudeći imamo, ima nas, ima vas više nego u samoj Hrvatskoj to vidimo jasno iz popisa stanovništva koji je evo iz svake, svake godine zapravo pokazuje takve podatke. Dakle, Hrvati diljem svijeta nemojte nikada zaboraviti da Vlada RH radi na vašem povratku u domovinu računajući pri tome prije svega na vašu ljubav.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ministra nam nema, onda poštovani suradnici, kolegice i kolege, još jedan zahtjev za opozivom ministra, vidim da se to ministru baš nije dopalo pa je to nekako čak shvatio i osobno i dosta emotivno. Nabacujemo se kamenjem na njega itd., što da kaže onda ministar Beroš, 3 puta se tražio njegov opoziv, ministar uskoro bivši Marić 2 puta, pa bivši ministar Čorić 2 puta, ako se ne varam u prošlim mandatima znaju oni koji su tu duže, bilo je toga i više. Možda se ljuti zbog toga što nakon svakog tog opoziva malo se učvrsti taj jel, ne voli baš premijer da opozicija njemu mijenja ministre, ali nekako nakon izvjesnog vremena svi oni odu jel. Malo ih je koji su se zadržali. Da je tu kolega Bauk možda on bi to znao i lijepo pobrojati, on ovaj je tu duže i on to onako dosta lijepo složi. Već je u raspravama dosta toga rečeno i vezano za ovih 5 razloga koje su suverenisti naveli tako da se ne želim ponavljati i složit ću se sa nekima koji su govorili prije mene da kada govorimo o Hrvatima izvan domovine i o našoj vanjskoj politici, o našem iseljeništvu i o tome što mi radimo, kako, što radimo na tome da se oni vrate, što radimo na tome da dođu ovdje investiraju onda cijela naša vanjska politika pa evo i u ovoj raspravi se nekako svela na BiH. A kolega Pavliček je na samom početku rekao da je to nekih 350.000 Hrvata koji sada žive.

Sa ovom novijom emigracijom u Njemačkoj, u Irskoj? To su neka pitanja na koja mi ne dobivamo odgovor. I kolegica Mrak Taritaš je, evo slušala sam njezino izlaganje potpisujem svaku riječ, jako lijepo je napravila dijagnozu i zašto je ministar Grlić Radman u toj poziciji u kojoj je. I onda se mi nekako uglavnom uhvatimo za te njegove izjave koje su često, ah kako bi ih nazvala, pomalo čudne. Od toga da je BiH disfunkcionalna država pa zato nije dobila status kandidata, a Ukrajina je valjda funkcionalna mada je u ratu. Od toga da Rezolucija Bundestaga o BiH nije stav Njemačke. Pa kad Hrvatski sabor nešto usvoji to je valjda isto stav Hrvatske. Od toga da je Hrvatska najorganiziranija članica EU. Bilo bi lijepo da je tako, mislim da ipak nije. Ali najviše ću se osvrnuti na njegove dvije izjave, jedna je iz 2020. kada nas je posjetio ruski ministar Lavrov i onda ga je zvao dragi Sergej, čitao mu je poeziju na ruskom i rekao je da otkrio njegovu toplu poetsku dušu. U prvom mjesecu ove godine je opet bio u posjetu naš ministar Grlić Radman u Moskvi i opet je on pozvao Putina da dođe kod nas. Oni su otvoreno razgovarali o situaciji s Ukrajinom, razgovaralo se o novim letovima, otvaranju ruskog kulturnog centra itd., da bi već 23.3. naš ministar Grlić Radman rekao da je Putin ratni zločinac. Nije ga više zvao u posjet, odjednom nekakav kopernikanski obrat. I dosta smo čuli tu o toj nekoj tihoj diplomaciji jel, kako vi znate da nismo razgovarali, kako vi znate da nismo ništa učinili, kako vi znate ovo, ja sam razgovarao, ovaj je razgovarao, svi su nešto radili i ta tiha diplomacija po riječima jel koliko sam ja shvatila sjajno funkcionira, ali šta je sa ovom glasnom diplomacijom. Jesu li to izjave jednog iskusnog diplomate i jesu li to izjave koje dižu rejting i ugled Hrvatske u inozemstvu ili su to izjave koje onda i gospodin Bačić mora malo nekako peglati, pa neki drugi se javljaju iz HDZ-a pa također to peglaju i ovaj jednom iskusnom diplomatu se to vjerojatno baš i ne bi trebalo događati. U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će govorit poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.

To je pitanje, pitanje uopće koje zemlje na svijetu imaju vanjsku politiku? Vjerojatno vanjsku politiku imaju samo one zemlje na svijetu koje imaju nosače aviona i nuklearno oružje, mi možemo imati vjerojatno međunarodne odnose. Da li to vodi ministar Grlić Radman ili to vodi Andrej Plenković? Ja osobno mislim da to vodi Andrej Plenković. Dakle, mi ne ulazimo sad u prosudbe ili sudbe kakav je on čovjek, jednostavno ne interesira, dakle ovo je politička arena, a dakle nije izbor nemam poima za miss ljepote ili za veću ili manju razinu IQ-a. Dakle, jedan politički nesposoban za nas, ali ima jedno opravdanje da zapravo njegov šef Andrej Plenković vodi hrvatske međunarodne odnose. Dakle, mi mu u Klubu SDP-a zamjeramo dvije ključne stvari. Neću ih uopće rangirati koja je prva koja je druga. Dakle, jedna od njih je vazalni odnos prema Mađarima. Dakle, sjetite se i gospodina, a možda čak i nije ni gospodin, već sjetite se Orbana i njegove skandalozne izjave iz svibnja 2022. dakle gdje kad razgovara o zajedničkom embargu EU u kojem se Mađarska protivi, govori o tome da zemlje koje imaju mora i luke mogu donijeti naftu na tankerima, a Mađarsko more je Hrvatska oduzela. Dakle, na to ga osim neke tri rečenice ni slova, ni brojke, niti rečenice, ništa.

I naravno da je to problem geopolitički, geostrateški RH, a to je zapravo naša susjedna država BiH jer mi smatramo da BiH mora imati prečac, put u EU.

I sad da ne trošim vrijeme jer je većina kolegica i kolega artikulirala stajališta zašto misle da gospodin Radman nije dobar ministar vanjskih poslova ili međunarodnih odnosa kako bi ja rekao, dakle da se ne ponavljam.

Sada će ponovo u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Budući da je o korupciji u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova sve rečeno i da je i sam ministar zapravo priznao da će one koji prikrivaju korupciju nagraditi umjesto da ih kazne čime je na sebe preuzeo odgovornost za to o toj temi više nema smisla govoriti, ali ima smisla govoriti o zaštiti prava Hrvata u Srbiji. Naime, sporazumom iz 2004. godine Srbija i Hrvatska su se obvezale da nacionalne manjine jedne države moraju biti zastupljene u drugoj državi na državnoj razini. Hrvatska preuzetu obavezu izvršava. Zakonom je uredila da u saboru mora sjediti predstavnik srpske nacionalne manjine i to ne samo jedan predstavnik nego čak 3 predstavnika neovisno o tome koliko Srba izađe na izbore. Štoviše, jedino srpskoj nacionalnoj manjini je omogućeno da na izborima u Hrvatskoj glasuju za 3 kandidata čime se na umjetan način održava na vlasti politička struktura iste manjine o kojoj trenutno ovisi Plenkovićeva većina u Saboru. Za uzvrat Plenkovićeva vlast je istoj strukturi omogućila povlaštene poslove od države. Vidimo i sada neke optužbe USKOK-a u tom smislu. No vratimo se na Srbiju koja prema hrvatskoj nacionalnoj manjini ne provodi obavezu iz međunarodnog pravnog okvira utvrđenog Sporazumom s Hrvatskom iz 2004. godine.

Naime, Srbija se u pristupnim pregovorima s EU 2016. obavezala provesti svoj pravni okvir za prava nacionalnih manjina uključujući i pravni okvir utvrđen Sporazumom s Hrvatskom iz 2004. godine. Hrvatska Vlada iste 2016. je donijela Odluku o uspostavi međuresornog povjerenstva za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o pristupanju Srbije Europskoj uniji. Jedna od utvrđenih zadaća hrvatskog povjerenstva je praćenje uspostave zakonodavnog okvira za zaštitu prava manjina u Srbiji, a povjerenstvo je zaduženo za predlaganje odluka radi izvršavanja te obaveze Srbije. Prema važećoj odluci Vlade iz 2016. Povjerenstvom predsjedava ministar vanjskih poslova koji ima obavezu sazvati najmanje 4 sjednice Povjerenstva godišnje. Te je godine održalo 2 sjednice. No, zatim je premijer Plenković preuzeo vlast nakon čega ministri vanjskih poslova nisu sazvali niti jednu sjednicu. Grlić Radman već tri godine krši odluku Vlade jer nije sazvao niti jednu sjednicu Povjerenstva koje nije nadležno samo za nadzor izvršavanja obaveze Srbije, nego je nadležno da omogućiti zastupanje hrvatske nacionalne manjine u Skupštini, da surađuje u otkrivanju sudbine nestalih osoba, da nadoknadi štetu žrtvama agresije na Hrvatsku i da ukine pravosudnu nadležnost za djela počinjena izvan teritorija Srbije. Nameće se pitanje. Zašto svi Plenkovićevi ministri krše odluku Vlade i ne sazivaju sjednicu Povjerenstva za nadzor izvršavanja obaveza Srbije prema Europskoj uniji u područjima od vitalnog hrvatskog interesa? Ne vidim niti jedan logičan odgovor na ovo pitanje, ali vidim vitalnu ovisnost održavanja Plenkovića na vlasti s glasovima 3 zastupnika srpske nacionalne manjine čiju je povezanost s vlastima u Srbiji demonstrirao predsjednik Srbije Vučić 2018. kada je zastupniku Pupovcu dao uputu ne moraš baš za svaki zakon da glasaš Milorade. Vučić namjerno ne izvršava obavezu zaštite prava Hrvata jer ne donosi Izborni zakon o zastupanju Hrvata. Grlić Radman namjerno ne izvršava obvezu zaštite prava Hrvata jer ne saziva sjednice Povjerenstva. Međutim, Sabor ne može smijeniti Vučića, ali može Grlića Radmana. Svi zastupnici koji budu glasovali za održavanje Grlića na ministarskom položaju osobno preuzimaju odgovornost za Grlićeve postupke. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Gari Capelli. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, kolege, kolegica jedna poštovanje. Od preuzimanja dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pratimo čitav niz aktivnosti koje Ministarstvo na čelu s Grlić Radmanom kvalitetno i posvećeno obavlja u ovoj Vladi, Vladi koja je pokazala otpornost i pokretačku snagu te da se zna i može nositi sa globalnim izazovima od pandemije virusa do niza sigurnosnih okolnosti, kriza i izazova današnjice. U međunarodnom djelovanju Hrvatske schengen, euro zona, otvaranje pregovora s OECD-om zahvaljujući velikom zalaganju hrvatske vanjske politike i diplomacije na čelu sa ministrom i Vladom Andreja Plenkovića. Glede regije jugoistočne Europe hrvatska vanjska politika ove Vlade danas je lider i motor europskih integracija. Niz potpora pruža se Hrvatskoj zajednici u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, a glede Bosne i Hercegovine kontinuirano je posvećena zaštiti ravnopravnosti Hrvata i svih njezinih građana, te raznim oblicima pomoći kroz razvojnu suradnju i razvojne projekte doprinosi demokratizaciji, stabilizaciji i nužnim reformama u BiH. Danas je puno puta spomenuto da nije bilo nikakvih reakcija vezano na stalno se govori o rezoluciji, uopće nije rezolucija da jednom to raščistimo. Rezolucija je bila u onom segmentu izglasavanja odlaska 50 njemačkih vojnika u BiH. Onaj drugi dio koji je bio negdje 25, 30 minuta trajao kojega sam pratio je bio, nije bio izglasan kao što je ALTEA izglasana tj. slanje njemačkih vojnika u BiH, već kroz frakcije koje su bile u Parlamentu. S time da CDU i CSU je reagirao i tražio korekcije u tom dokumentu ako ga možemo tako nazvati koji je poslat. Hrvatska najbolje razumije opasnost moguće prijetnje stabilnosti i sigurnosti na jugoistoku Europe posebice u svjetlu agresije Ruske Federacije na Ukrajinu kao i na neposredno susjedstvo Europske unije. Mi smo vlastitim iskustvom 90-tih godina u trenutku stvaranja države osvjestili važnost vanjskopolitičke podrške i razumijevanja prijateljskih država.

Daytonsko-pariški mirovni sporazum potpisivanju kojeg je 95. godine svojom nazočnošću posvjedočio i tadašnji kancelar Helmut Kohl dokument je koji počiva na načelu ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i svih drugih građana Bosne i Hercegovine.

To se odnosi na gospodina Ahmetovića. Upravo ovime želi podrivati temeljne odrednice tog sporazuma. To se posebno odnosi na one političke snage koje zagovaraju i provode politike separatizma i unitarizma te destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu ustavno formiranu od dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda.

Hrvatska ih pozdravlja i dijeli zadovoljstvo da isti uživaju snažnu potporu naših njemačkih prijatelja. Stoga gospodine Roth predsjednik Vanjskopolitičkog odbora njemačkog Bundestaga ovim putem prenosim vam zabrinutost glede prijedloga Rezolucije SPD-a FDP-a i Zelenih pod naslovom: „Podržati Bosnu i Hercegovinu na putu prema boljoj budućnosti za koju vjerujem da unatoč svoj dobroj namjeri u pomoći Bosni i Hercegovini sadržava određene nedorečenosti kao i nevjerodostojno okarakteriziranu ulogu Hrvatske o kojima bi s vama želio i osobno razgovarati. Prijedlog te Rezolucije jednim dijelom vojske, a ovaj drugi koji je kao dokument može se koristiti za različita tumačenja od strane raznih etnonacionalista što bi moglo voditi daljnjem usporavanju eurointegracije Bosne i Hercegovine, ali i ozbiljno pogodovati potkopavanju vladavine prava. Bojim se da bi takav dokument mogao postati svojevrsno oruđe u rukama onima koji Bosnu i Hercegovinu ne žele vidjeti u Europskoj uniji, a ujedno otvara niz politički osjetljivih pitanja presudnih za europsku perspektivu i budućnost Bosne i Hercegovine.“ To sam pročitao pismo koje je išlo Bundestagu 7 dana prije rasprave u Bundestagu u dogovoru sa 12 članova Odbora za vanjsku politiku koju su činili i oporbeni a ne samo vladajući tako da neću, nemam ni vremena da dalje govorim detalje o kojima sam danas i kolege moji i ja govorili što se tiče podrške ministru Radmanu, njegovom učinku, radu i svemu onome što je spomenuto. Dakle, jedinstveni smo oko toga da je pitanje Bosne i Hercegovine ključno u ovom trenutku iz sigurnosnih razloga i pojasnili smo vrlo jasno Bundestagu što mislimo na pokušaj koji je pokušao se realizirati preko gospodina Ahmetovića koji još uvijek vjerojatno vidi građansku Bosnu onakvu kakvu su možda njegovi roditelji vidjeli prije puno godina, koja je možda tada bila dobra. Najbolje oni koji su živjeli tamo to najbolje znaju. Ali danas s ovim pristupom potpuno griješe i jedini garant mira od Daytonskog sporazuma do danas je upravo Daytonski sporazum koji je dao mir i mogućnost uopće ravnopravnosti dakle triju naroda. Kažem, još jednom ponavljam ne samo nije tu potpis HDZ-a, nego je tu potpis 12 saborskih zastupnika, znači i jednih i drugih.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo nisam planirao pričati o rezoluciji, ali pošto ste vi načeli tu temu još jednom pa možemo i nastaviti u tom, na njoj. A prije svega svaka pohvala na pismu. Koliko sam upoznat kolege iz Bundestaga su mi javili da je i Dragan Čović slao pisma slična. I ok, nije to nikakav problem. Ali vi ste to napravili kao saborski zastupnik kao dio većine zajedno sa oporbenim zastupnicima i to je sasvim legitimno. Predmet rasprave je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i šef diplomacije ministar Grlić Radman, koji po ovom pitanju nije puno toga napravio. Kada smo već kod te Rezolucije koju na svaki mogući način pokušavate diskreditirati kao nevažnu zašto ste onda slali pismo? Zašto je Dragan Čović intervenirao kod kolega u Bundestagu? Očito to nosi nekakvu težinu jer je vladajuća većina to izglasala tamo 190 zastupnika CDU-a koji su bili tamo odnosno od 190, 160 koji su bili tamo svi su glasali za. To su vaša sestrinska stranka. To je stranka Pučana s kojom surađujete u Europskom parlamentu. S druge Hrvatski suverenisti i Europski konzervativci i Reformisti grupacija kojoj pripadamo je upravo takvu jednu rezoluciju spriječila odnosno amandman ljevice koji su pokušali pod istim izgovorom … progurati u Europskom parlamentu gdje su na odboru oko tog izvješća odnosno oko te direktive svi glasali protiv i to je način na koji se borimo za Hrvate u BiH. Adis Ahmetović znači Bošnjak, zastupnik njemačkog SPD-a u Bundestagu jedan od glavnih autora te nakaradne rezolucije pod prividom zapravo pod prividom građanskog političkog koncepta gura bošnjački unitarizam i mi se možemo tu složiti. Ja pretpostavljam, evo ja sam čuo pred kraj vašeg izlaganja ja se slažem s vama. Ali je problem što Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije ništa napravilo po tom pitanje. Pitanje je što je radio ministar Grlić Radman, gdje je njegov utjecaj koji je bio veleposlanik u Njemačkoj u zadnje tri godine ako se ne varam prije nego što je došao na ministarsku funkciju? To su sva pitanja koja su legitimna za današnju raspravu. Taj koncept koji je Adis Ahmetović gurao to je koncept bivše Jugoslavije gdje postoji jedan narod, to je bošnjački, gdje postoji jedan jezik, gdje postoji jedna kultura u kojoj ne može biti Hrvata, a niti Srba.

Zato se nije moglo riješiti Izborni zakon jer oni stišću. Ali oni stišću to pametno.

Razbit ćemo okove pariteta. Ne mogu Hrvati imati isto kao i mi kojih ima 4 puta više. Ne daj Bože potrebe pobijedit ćemo i vojno ako treba.“ To su poruke koje od bošnjačkih političara dolaze svakodnevno. Oni nisu iznimka. No da ne bi bilo sada da sam ja ovdje na strani vladajućih, hrvatske vlasti do sada ništa nisu napravile po ovom pitanju. Ispravite me ako sam u krivu. Srba je oko 30%, a Bošnjaka je više od 50% A čije politike su dovele do toga da Hrvata više tamo nema?

Nitko ne može biti tu kriv osim hrvatskih vlasti do sada.

Ali ne možemo, kao prvo dogovor je bio da reagira se na Bundestag što je logično da se reagira sa parlamentarne strane što smo učinili i dobili konsenzus zbilja na određeni način oko toga pisma što je itekako velika stvar. I moramo jednu stvar što se tiče gospodina Ahmetovića reći gdje ja onda pozivam na neki način i taj oporbeni dio gdje je bio. On je posjetio Hrvatski sabor nedavno prije tog prijedloga što je predao Bundestagu posjetio je dakle Hrvatski sabor što je nonsens. Obično se obiđe i oporbu i vladajuće ili obrnuto. Međutim on je izabrao obići samo oporbu i to ljevicu i ta ljevica je dakle znao s prijedlogom kakvim će ići, ali nije bilo reakcija i to davno prije ovoga prijedloga što je otišao u Bundestag. Pa se pitam onda što smo mi učinili ovdje u Parlamentu ne samo vladajući, nego i ova druga strana? No pitanje je zašto je došlo da ta Rezolucija uopće bude na dnevnom redu? Tu mi vidimo manjak vanjskopolitičke strategije. Ne gasi se vatra kada ona krene, nego napraviš sve da te vatre ne bude i to je ono oko čega trebamo se složiti da treba nam strategija vanjske politike. Mi ne možemo imati vanjsku politiku koja je određena u Bruxellesu. Evo kolega vaš Knežević ako se ne varam jel' tako bio je nedavno na konferenciji odnosno na nekakvom okruglom stolu, na tribini. Hvala mu što se odazvao. Mi smo imali delegacije iz … o kojima smo objašnjavali probleme Hrvata u BiH. Najveće izaslanstvo europarlamentarnih zastupnika je bilo u Mostaru. Nije išlo u Sarajevo.

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, bili ste predsjednik. Poštovane kolegice i kolege, danas raspravljamo o tome da li imamo ili nemamo povjerenja u ministra Gordana Grlića Radmana. Rasprava do sada je bila ja bih rekao o svemu osim o ministru, ne o svemu ok, ali uglavnom je bila o nekim drugim temama, o Tomislavu Žigmanovu, o puno toga, a najmanje zapravo o tome koji bi bio nekakav meritum onoga zašto nemamo povjerenja baš u njega. Kao što je već danas bilo rečeno vanjska i europska politika u ovoj zemlji sukreiraju se na nekoliko mjesta. Glavna su dva brda zapravo. Ovo na kojemu smo mi, ali najvećim dijelom s druge strane ovoga trga i jednim dijelom u Hrvatskom saboru na odborima, ali i na onom drugom brdu na Pantovčaku. Između sabora, Banskih dvora i Pantovčaka tu je negdje Zrinjevac taj nesretni i ministar u vladi na čelu koje je Andrej Plenković koji je po svemu zapravo ministar vanjskih polova i europskih poslova RH da si budemo potpuno iskreni. Mislim da za jednog ministra vanjskih i europskih poslova Grlića Radmana, da si budemo potpuno iskreni i nema previše prostora izvan administrativnog dijela posla kojim se Ministarstvo vanjskih poslova bavi. Spomenuli smo pitanje razgovara sa veleposlanikom Biščevićem za koje stvarno mislim da, da je vrlo problematična situacija u kojoj veleposlanik RH kao prvo uopće iskazuje stav o predstavniku hrvatske manjine u Srbiji osobito u situaciji u kojoj se hrvatska manjina u Srbiji nalazi, koji je oprečan dijametralno stavovima koje o tom čovjeku o Tomislavu Žigmanovu zauzima ne samo Vlada RH nego i ovaj sabor na kraju krajeva. Mi smo sa gospodinom Žigmanovim imali više sastanaka i definitivno je veleposlanikov stav javno komuniciran pritom, disjunktan sa onime što smo sa nekoliko drugih mjesta komunicirali. To je problematično. Pitanje također i naše diplomatske službe, o tome nismo ovdje puno govorili, ali to smatram jednim vrlo, vrlo problematičnim područjem. Uopće kako funkcioniraju naša diplomatska predstavništva drage kolegice i kolege o tome se ovdje ne govori mnogo, ali to je jedan od ključnih problema u našoj vanjskoj politici. Naš diplomatska služba radi u izrazito teškim uvjetima i mislim da u nekoj perspektivi tu mora biti značajnih promjena. Ministar Grlić Radman definitivno nije bio onaj koji će te promjene donijeti. Doveo bih u pitanje bez da ulazim jako puno u sferu osobnoga jer želim doista govoriti ovdje sine ira et studio, postavio bih možda više filozofsko pitanje o tome koliko je netko tko je zapravo karijerni diplomat dobar izbor za, za ministra jer ministar je, a ministar vanjskih poslova također definitivno je politička persona. Diplomat, karijerni diplomat je navikao komunicirati stavove političke koje, koji dolaze iz vlade. I ministar Grlić Radman je karijerni diplomat, dakle njegova osobna kako bih rekao prilagođenost toj dužnosti mislim da je upitna i to se vidjelo u nekoliko primjera. Tu dolazi i njegov karakter donekle do izražaja, on je meni se čini, želim to interpretirati kao jednu popriličnu sentimentalnost koja je došla do izražaja u ne znam recitiranju poezije sa Sergejem Lavrovim ili u oduševljenosti na jednom sastanku sa Viktorom Orbanom, sa jednom sentimentalnom izjavom o tome kako su eto o našoj zajedničkoj povijesti, ignorirajući činjenicu da mi zapravo sa Mađarskom smo kroz cijelu našu povijest imali strahovito problematičan odnos, strahovito problematičan od riječke krpice pa i prije. Dakle, nije to baš tako, ta njegova sentimentalnost je u nekoliko situacija bila prepreka da se, da on kao politički predstavnik, kao član Vlade RH reagira na način koji bi bio zapravo adekvatan i primjereno toj situaciji gdje sa Mađarima imamo otvoreno pitanje energetike koje je u ovim okolnostima izrazito bitno i u tom smislu čini mi se da ministar Grlić Radman nije uspio biti dobar ministar. Rečeno je ovdje već, kolegica Mrak Taritaš je rekla da mi zapravo vanjsku politiku nemamo. Ja ću reći da je jako teško imati vanjsku politiku u situaciji gdje se premijer i predsjednik države ne mogu dogovoriti ni oko imenovanja šefova diplomatskih misija. To je nemoguća misija. I to je izrazito teško onda imati nekakvu i provoditi vanjsku politiku ako se oko nje zapravo ne možeš dogovoriti. A u onim stvarima gdje je vlada imala vanjsku politiku ili susjedsku politiku prije svega je bio fokus na BiH. Ogromna količina energije je otišla na to, a zapravo je uspjeh, onaj koji bi bio uspjeh iz pozicije ove vlade i ovoga ministra izostao. I onda se nađemo u situaciji da Bundestag donosi rezoluciju odnosno deklaraciju koja je opet disjunktna sa onime, sa viđenjem situacije u BiH koju ima ova vlada. Ja se s time, s tom vizijom ove vlade ja se ne slažem, moje kolegice i kolege i ja smo iz ovoga kluba puno puta govorili o tome. S onime što je napisano u toj deklaraciji ja se mogu velikim dijelom složiti u ocijeni, mislim da je nacionalizam i igranje političkih predstavnika Hrvata u BiH, a osobito onih iz reda HDZ-a sa separatizmom da je dovelo do velikih problema i mislim da je to bila pogrešna taktika, nije trebalo davati šansu tome, trebalo je zauzeti potpuno drugačiju poziciju i Hrvati u BiH bi danas bolje živjeli, ali to nije danas tema. Ono što trebam još prije u ovome vremenu koje mi je ostalo ono što želim istaknuti kao problematično u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova trenutno je odnos prema razvojnoj pomoći, dakle o tome smo govorili puno puta ovdje u proračunu. Način na koji se knjiži razvojna pomoć, na koji se vodi statistika smatramo pogrešnim zato što mnoge stvari koje se knjiže kao razvojna pomoć zapravo ne bi trebale biti knjižene na taj način iako po pravilima to jeste dozvoljeno, ali to nije razvojna pomoć kolegice i kolege. Naravno da treba pomoći bolnici u Mostaru, niko nije rekao da ne treba, ali to onda trebamo knjižiti kao nešto drugo, to nije razvojna pomoć. Zbog toga, da, još jedna stvar oko toga. Fokus je bio uglavnom na multilateralu, a bilaterala je izostala, e a bilaterala je soft pauer, bilaterala je ono što nas vodi do toga da budemo recimo lider u regiji, što je jedan od proklamiranih ciljeva. Bilateralna pomoć i razvojna suradnja su, su ono glavni alat naše države da stvori utjecaj u našem susjedstvu. I ono što ja ne vidim da Hrvatska ima je alternativa srpskom svetu, e kolegice i kolege i tu imamo ozbiljan problem jer mi ne nudimo alternativu jednoj doktrini koja je iz njihove perspektive jako dobro artikulirana, na kojoj se godinama radilo, koja je dobro usuglašena sa njihovim saveznicima, e mi to nemamo, mi nemamo prema Makedoniji, prema Crnoj Gori, prema BiH na kraju krajeva jer nam je fokus na nečem drugom ono nešto što im možemo ponuditi kao evo ne morate u srpski svet, nema veze što kolegice i kolege iz Makedonije dijelite istu vjeru i dijelite isto pismo i možda se malo bolje i razumijete s njima, ali ne morate ići u srpski svet kolegice i kolege s Kosova i Albanije, ne morate u srpski svet zato što vam Hrvatska nudi nešto što je puno bolje, mi to nemamo artikulirano i nećemo biti lider u regiji dok to ne budemo artikulirali, ali pitanje je na kraju dana, ja bih to, ja bih to rekao grijehom propusta ministra, a ne razlogom za njegovu smjeru jer to ide i premijera i predsjednika ove države. Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite.

E sad vratimo se mi malo u prošlost. Što je problem kod nas Hrvata, a posebice taj problem najviše dolazi do izražaja kod naše diplomacije, ne samo u ovom mandatu nego i u raznim prijašnjim mandatima. U 45.g. one zajedničke države su nam uspjele nametnuti kompleks manje vrijednosti, uspjele su nam nametnuti krivnju tzv. genocidnog naroda, da imamo potrebu se stalno nekome ispričavati, nekome klanjati za neke grijehe iz prošlosti našeg naroda. Ne želim ovdje sad pričati i držati povijesne govore, ali '41.g. je Europa bila podijeljena, dobar dio Europe je bio na strani saveznika, a dobar dio na strani sila osovine. Pa tako u jednom razgovoru s jednim kolegom iz Mađarske, gradonačelnikom jednog grada, u večernjim satima smo tako došli na tu temu Drugog svjetskog rata, pa je rekao pa i mi smo kaže Mađari bili službeno na strani sila osovine u tom razdoblju '41.-'45., na to mu ja kažem, pa dobro je li imate vi potrebu ili je li se vi ispričavate kad vam dođe izaslanik State Departmenta, je li se ispričavate bilo kome od susjeda, ja vidim po njemu da on ne razumije uopće moje pitanje, pa sam ponovo ponovio, pa kaže a za što bi se mi ispričavali za nešto što je bilo prije 80.g., pa kaže jel se Francuzi ispričavaju za Napoleona, jel se Talijani ispričavaju za Musolinija, jel se Rusi ispričavaju za Staljina ili hoće li se ikad ispričavat danas sutra za Putina, al problem hrvatskog naroda je u tome. Dobrim dijelom nas i naša vjera uči sine oprosti, oprosti pa bit će to nagrađeno na onom svijetu, ali nažalost naša diplomacija je preuzela taj narativ, da sad ne budem grub, te sluganske diplomacije gdje mi imamo potrebu stalno se nekome klanjati i tu je naš najveći problem i to se onda ne nagrađuje u konačnici. Znači predstavnici srpske diplomacije su daleko agresivniji u svojim nastupima, jasno i glasno govore i nastoje izmijeniti povijest, pa zamislite da su Hrvati napravili genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, nikad, ama nikad se hrvatski narod ne bi mogao od toga oprati. Srbi su uspjeli u vrlo kratkom roku u svim pogledima što se tiče i Domovinskog rata i rata u BiH izjednačiti žrtvu i agresora i tu im treba čestitati njihovoj diplomaciji, tu su stvarno vrhunski. Njihova diplomacija seže puno duže nego naša, ali mi imamo taj problem, mi imamo taj problem mi to moramo priznati unutar sebe da je naša diplomacija preuzela taj narativ klanjanja, isključavanja i slušanja, prije je to bilo Budimpešte, Beča, Beograda danas Bruxellesa. I tu je naš problem. Mi u zadnjih 20 godina nikad nismo lupili šakom o stol i rekli e sad je dosta mi preko ovoga ne idemo pa nek se okrene cijeli svijet. I što će biti? Pa koliko god se masa pojedinaca ne znaju sa Orbanom, pa on taktizira i najbolje pleše i on će sve svoje strateške ciljeve Mađarske ostvariti u svakom pogledu. I mislite da će izaći iz EU? I to Orban jako dobro zna i ništa manje on ne izvlači sredstava europskih od nas, ali njegovi građani puno bolje žive i plaćaju gorivo 9 kuna. I to je činjenica. I tu je naš problem. Mi nemamo pravu, istinsku suverenističku diplomaciju koja će reći sad je dosta, idemo tako, koja će reći za Hrvate u BiH ne ide više ovako, ajmo promijenit sve, ajmo pričat o trećem entitetu. Ni jedan hrvatski dužnosnik to ne smije reći jer se boji.

Kako smo dovedeni u ovakvu situaciju iako smo pobjednici u Domovinskom ratu uz tolike žrtve, stradanja dali značajan doprinos stvaranju RH i nemjerljiv doprinos u obrani RH? S ove govornice smo više puta pokušali pojasniti suštinu potpisanih mirovnih sporazuma od whashingtonskog, daytonskog, pariškog pa do sve nekakve procese koji su se dešavali 20-ak godina do neuspjelih neumskih, sarajevskih, briselskih pregovora i donošenja odluke o ipak izlasku na ove neustavne i protuzakonite izbore. Svjestan komplicirane situacije u BiH danas je ovdje ipak izrečeno puno onoga što ne stoji, pa se moram zapitati je li cilj ove rasprave bila smjena ministra Grlić Radmana ili su neki drugi motivi. Ako pričamo o odgovornosti ministra vanjskih poslova, dakle jedan od većih grijehova mu je popali pregovori oko izmjene izbornog zakonodavstva u BiH. Dakle, navedeno je tamo 16 službenih posjeta BiH, koliko znamo i koliko upratimo službeni sastanci sa svim mogućom europskom administracijom, američkom administracijom i inom uvijek je jedna od tema bila BiH. Stoji činjenica da nismo došli do konačnog cilja izmjena tog izbornog zakonodavstva međutim isto tako mora se priznati da ministar nije bio nezainteresiran. Netko tko je 5 ciklusa izlazio na izbore svjestan da će određene pozicije radi brojnosti izgubit, kad prigovarate opravdano onda vas sankcioniraju, a počesto je i službena, službeni Zagreb, službena hrvatska politika bila protiv nas. Dakle, mi zadovoljni jer smo uz pomoć Vlade RH značajno uspjeli očuvati hrvatsko pitanje na životu čak i ojačati svoju poziciju. E sad da ne spominje, dakle ovdje je bilo danas dosta verbalnih manipulacija je li važnija tu šta se god zove od Bundestaga ili je strateški kompas ili neki drugi dokument, je li važnija izjava američkih veleposlanika ili izjava nekog trećerazrednog činovnika u Vijeću Europe i slično, ja bi to ostavio za neka druga vremena i za nekakve druge analize, a i nek naši gledatelji i slušatelji procjenjuju.

Ispod toga Hrvati ne mogu i neće ići. Ovdje se nekoliko mjeseci spominje i pristup pregovorima ili kako se to kaže strategija pa se spominje jača retorika, konfliktna, konflikt ili blokada ulaska Švedske i Finske u NATO. Što bi pitam se takva politika donijela RH? Zasigurno osporavanje ulaska u Schengen i eurozonu, sporiji priliv europskih sredstava, narušen kredibilitet hrvatske vanjske politike, a u vrijeme ovih svih kriza od Covida, od sve do ove energetske pa i inflacije što bi na to rekli građani RH? Kakve koristi bi od toga imali Hrvati BiH? Bi li i ono malo razumijevanja koje imamo od većine europskih zemalja, al da američka administracija izgubi u tom slučaju. Zar u svim dokumentima strateškim dokumentima RH ne stoji da je BiH država od posebnog interesa za RH bilo da se radi o geopolitičkom, sigurnosnom ili gospodarskom aspektu.

Nikako nije dobro da postanemo tema na kojoj će biti prijepor unutar RH. Sjetite se stariji 2000. godine silnog omalovažavanja, podcjenjivanja, viceva, etiketiranja što je za rezultat imalo [[Upadica: Hvala.]] distanciranje od Hrvata BIH čije posljedice i danas osjećamo. Kolega Barbarić, vi dolazite ajde reći ćemo tako iz tog korpusa, kako vi zapravo vidite tu situaciju pomoći svih nas iz Hrvatske i kako vi gledate na strateški kompas EU, koja će to zapravo biti svrha i uloga tog, tog programa za područje BiH? Poštovani zastupnik Barbarić. Zahvaljujem. Poštovani kolega zahvaljujem na pitanju. Dakle, kad se tiče bilo kojeg vida pomoći političkog ili onog financijskom u smislu očuvanja i jačanja naših bitnih institucija, zdravstva, kulture, obrazovanja ili bilo kojih drugih projekata nama je od neprocjenjive važnosti pomoć RH, pogotovo nam je bitan stav službene hrvatske politike kad se tiče poštivanja potpisanih sporazuma, potpisanih međunarodnih ugovora koji nama garantiraju i garantirali su punu jednakopravnost sa ostala dva naroda i svim ostalim građanima BiH, bez RH nećemo uspjet, nas će nestajati. Stoga Hrvati BiH jesu zahvalni ovoj vladi, ovome predsjedniku vlade na svemu što čini za nas. Nama treba jaka Hrvatska, Hrvatska sa većim i jakim međunarodnim utjecajem. Uvaženi kolega Barbarić, vi kao i dugogodišnji gradonačelnik Ljubuškoga i dugogodišnji politički dužnosnik i zastupnik Hrvata iz BiH smatram da ste definitivno mjerodavni da možete reći i ocijeniti kako ova vlada, vlada premijera Andreja Plenkovića, kako se odnosi prema Hrvatima u BiH u odnosu na neke prijašnje vlade iz prijašnjih vremena? Pa gledajte, već prije sam kroz replike i kroz, dijelom kroz i izlaganja da je tu bilo i podcjenjivačkog odnosa, stranački obojenog, spominjao prijepore i u hrvatskom javnom prostoru i u ovoj sabornici šta je sve izrečeno, koliko je tog izrečeno, dakle činjenice govore da smo mi većinu prava izgubili 2000.-tih godina nametnutim izmjenama izbornog zakonodavstva i ograničenim izmjenama i silnim izmjenama ustava Federacije gdje smo praktički onemogućeni u izboru svojih predstavnika, upravo suprotno što je kasnije i Ustavni sud BiH potvrdio i konstitutivnost kao ključno načelo i Daytonskog mirovnog sporazuma, ali i Ustava RH kroz presudu Ljubić potvrdio pravo svakog naroda na legitimno predstavljanje i s te strane RH nam je u mnogome od, od neprocjenjive važnosti. Sada će govoriti poštovana zastupnica Zdravka Bušić, izvolite.

Meni je žao ovdje nema oporbe, ali vi jeste doduše, pa jeste vi ste oporba, ali vi ste ujedno i predlagatelji, tako da meni je jako žao da stvarno nema apsolutno nitko, a danas, a danas… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] da, ali oni su predlagatelji [[Upadica Reiner: Da, da, da, da]] , a danas se tolika zapravo ja bih rekla bura digla oko mnogih stvari koji najmanje se ticalo onog podneska koji je zapravo naš kolega Pavliček htio i imat, jel tako, ja se, ja se nadam da će se na koncu složiti sa mnom jer mi se ipak dobro razumijemo unatoč svemu. Ali da ne bi ostalo, ja ću sada stvarno ovdje sam se pripremila, ali baš ću govoriti onako da, da malo zaokružim i da malo ja bih rezimiram ono što smo mi danas ovdje razgovarali. Kolega Cappelli je, a osvrnut ću se doista što je najviše, pa i vidim da ste gospodine predlagatelju, kolega Pavliček vi zapravo na to nekako najviše stavili svoj naglasak. Naime, govorilo se najviše o, o Antragu koji je prošli petak oko 13 sati i 15 minuta bio u Bundestagu. Gospodin Pavliček, ja bi stvarno volila da vi i ja prođemo kroz cijeli tekst, a to je javni dokument, možemo proći i točno vidjeti jer da je bilo tko, evo ja neću omalovažavati, možda, možda je netko pratio, točno pratio raspravu što je se reklo na toj raspravi, koliko je ljudi se osvrnulo uopće na taj Antrag, nitko osim predlagatelja i… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ne ja govorim na Bundestag, osim predlagatelja.

E onda zašto to danas nitko, a ja sam pokušavala u replikama, al ne mogu sve, u dvije minute se vrlo malo može reći. Zato ja vas molim, doista, ali evo koga ću molit kad nema nikoga ovdje, a mi, mi to znamo jer smo mi raspravljali, znači i žao mi je, doista mi je žao jer ja nisam svadljive naravi, niti ja, niti je to, pa nije mi, naravno mislim trebamo u svojim, natjecati u svojim raspravama i argumentima, ali jedno je argument, a drugo je svađa i iznositi stvari koje ne stoje, jednostavno ne stoje. Znači što želim reći i želim stvarno da iz ove, da iz ove današnje rasprave razlučimo jedno, a to je da ovaj Antrag koji je zapravo preporuka nije došla iz vlade i nije se za nju glasovalo pojedinačno i nije obvezujuća i sada kad je postavio jedan uvaženi zastupnik pitanje našemu ministru zašto on nije i da bi trebala danas u 17 sati pozvati njemačkog veleposlanika, njemački veleposlanik, pa zašto ne pozove, pa šta ja imam s tim. On bi jednostavno odgovorio tako kao što i je. Niti je obvezujuće, niti je vlada poslala to, niti se to njega tiče, niti je morao, pa šta vi mislite isto da bi, evo da ja, evo ja ću izvadit, izdvojit sebe, da ja nešto tu neki pamflet napišem i da sada i da, šta ja kažem nešto neobvezujuće i neodgovarajuće. To ćete vi potvrditi u tom antragu.

Pa čekaj o čemu se radi? Je li on odgovoran za ono što sam ja izrekla tu neobvezujuće u saboru? Pa nije točno, zato molim vas predimenzioniralo se ovdje to na stotine, na entu potenciju, entu potenciju. Molim vas nemojte to radit ono što nije točno, nije točno. Neobvezujuće, neobvezujuće i nisu glasovali pojedinačno, pojedinačno se glasovalo samo za Altheu [[Upadica: Hvala.]] samo za Altheu. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i vi ste se dotakli i danas smo čuli o tom antragu toliko, toliko priča koji se zapravo na neki način ajde ja bi se usudio reći provukao prošli petak u Bundestagu, ali nekako mi se čini da težinu ovom običnom kao što ste vi rekli pamfletu i danas ovdje je zapravo dala naša oporba ajde da ju tako nazovemo. Zapravo čini mi se da nekako ide na ruku upravo probošnjačkim medijima [[Upadica: Upravo tako.]] koji, koji zapravo koriste ovu priliku i dižu zapravo kompletan ovaj slučaj na jednu visinu koja, koja to u konačnici kao što ste sami i rekli i ne zaslužuje. Žao mi je da se toliko priča o tome jel zapravo na taj način ponajviše štetimo svi mi ovdje, neki više neki manje upravo našim Hrvatima u BiH.

Naime točno tako. Zato, ovo stvarno ide na mlin, ide na ruku ovim koji u BIH likuju, ajme evo sada Hrvati ono praktički mi smo pali na koljena svi i klečimo sada i dižemo ruke. Pa čekajte o čemu se tu radi? Nismo. To se glasovalo u đuture tamo. Frakcije su evo to će razumjeti svi oni koji, koji me slušaju, to se glasovalo u đuture ja mislim da se to tako kaže. Znači nije se glasovalo pojedinačno.

Kolegice Bušić uloga diplomacije i suradnja sa državama saveznicama i partnerima u današnjem vremenu geopolitičke nestabilnosti važnija je nego ikada. Tome značajan doprinos daje i ministar Grlić Radman koji svojom aktivnom ulogom promiče Hrvatsku kao odgovornu, pouzdanu i samosvjesnu zemlju. Vi ste dugo godina živjeli i radili u Americi, radili ste na sveučilištu i dobro poznajete američki sustav. Znamo da je Amerika ukinula vize Hrvatskoj odnosno hrvatskim građanima, pa vas pitam da li je to zasluga hrvatske diplomacije ili je to došlo samo od sebe odnosno palo s neba?

I oni su toliko hvalili tu, tu odluku Amerike, pa evo bila neki evo prije dva dana u američkom veleposlanstvu gdje su slavili svoj 4. July Dan neovisnosti gdje je, gdje zapravo i ovaj zamjenik veleposlanika odnosno … [[Govornica se ne razumije.]] i state secretary govorili u svojoj poruci na, koju smo vidjeli na video, govorili o tome koliko je to bitno za Hrvate koji hoće dolaziti i drugu, treću, četvrtu generaciju, a koliko je to bitno za američke, Amerikance koji žele svoj biznis rad, ne sam o u posjetu, nego i biznis tako da je to stvarno uspjeh, hvala vam na tome. Poštovana kolegice Bušić izabrani ste na listi za 11. izbornu jedinicu za Hrvate koji žive izvan RH i često kroz razgovor s vama i kad sam postao zastupnik i sve ovo vrijeme puno naglašavate kako žive naši ljudi, naši Hrvati diljem svijeta. Smatram da ste definitivno mjerodavna osoba koja na ta pitanja može puno bolje odgovoriti od oporbe koje evo nema ovdje. Oni su potegnuli pitanje povjerenja ministra, a ovdje ih nema. Toliko o tome koliko ih je i briga i koliko ih zanimaju ta pitanja. Ono što vas želim pitati, što upravo govore, što kažu naši Hrvati izvan RH s kojima ste u doticaju i kontaktu, koje je njihovo mišljenje o radu ministra i o radu naše Vlade RH? Da ja često putujem pogotovo po europskim, na poziv njihov, naravno uvijek moram na poziv najčešće, ali također ondje gdje vidim da, da ima potrebe.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite.

Ukratko znači da se hrvatska služena politika treba ograditi od separatističkih težnji, a te separatističke težnje se u tom istom dokumentu označavaju kao HDZ BiH na čelu sa Dragonom Čovićem odnosno predsjednikom SNSD-a i članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Ovo je čista optužba u ovoj rezoluciji RH koja je supotpisnica Daytonskog sporazuma i sukladno tome ima prava i obveze se boriti za interese hrvatskog naroda i sukladno svom ustavu, a i vi na to kažete da smo mi sve to predimenzionirali. Ali ministar Grlić Radman 7. lipnja kaže ovo, citiram: Prijedlog rezolucije o BiH u Bundestagu ne šalje dobre poruke, vidi se snažan utjecaj bošnjačkog lobija. Gledajte, to nisam rekao ja, to je rekao ministar Grlić Radman i ja se slažem s tim, ali isto tako smatram da je ova rezolucija jedan opasan presedan. Ona nije obvezujuća za njemačku vladu, ali naravno da će njemačka vlada nastojati djelovati u skladu sa rezolucijom koju je donio njemački parlament, ali može … [[Govornik se ne razumije]] ali može i to je činjenica.

Želim još jedanput napomenuti da je jako bitno u cijeloj priči, svi mi pušemo kako sam već jedanput rekao trebamo puhati u istom smjeru i svima je nama u interesu da Hrvati u BiH ostanu i opstanu kao narod i da ih ne bude 330 tisuća nego da ih, dao Bog da ih bude pola milijuna, dao Bog i da njihov utjecaj bude što veći. Ali isto tako moramo priznat neke stvari da se ovdje što se tiče ove rezolucije, a znali smo mjesecima da se ona priprema, bila je u svim medijima, da se ipak u diplomatskom smislu zakazala.

Da ne pričam neke druge veze i poveznice i to je nažalost poraz naše diplomacije, mi to možemo sad sebi laskati da nije i da je to neobvezujuće itd., tu je naša diplomacija nažalost zakazala i bošnjački lobi je tu nažalost pobijedio, hvala.

Zahvaljujem. Nitko ne likuje, ne daj Bože, pa ja bi bio najsretniji da ovakva rezolucija i svi mi nikad nije donesena i da ona danas ne stoji na službenim stranicama njemačkog Bundestaga, al ona stoji i tu nitko ne likuje i ako je neko prije mjesec dana to predimenzionirao onda je upravo ministar Grlić Radman sa svojom izjavom da se radi o prevelikom bošnjačkom utjecaju. To nisam rekao ja, to je rekao naš ministar i ministar zna koje riječi može koristiti u datom trenutku, a danas kada je rezolucija donešena ajmo sad to umanjiti maksimalno i reći da ona ne odražava službeni stav Njemačke države. Ja se slažem, kao što sam rekao maloprije, ne mora njemačka vlada po tome postupiti, ali vrlo lako moguće i vrlo vjerojatno će postupiti sukladno preporuci vlastitog parlamenta što se podrazumijeva.

Hvala potpredsjedniče. Mislim, mislim da je ova rasprava ipak pomogla da se neke stvari razjasne, pa i u vašem izlaganju kako je bilo na početku sada ipak kažete je ona je neobvezujuća, je njemačka vlada ne mora postupiti po tome. Sjetimo se npr. kad je bio strateški kompas, on je temeljni dokument za europsku, ne samo njemačku nego za europsku za cijelu EU za vanjsku sigurnosnu politiku. I tamo baš piše ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u BiH i onda su neki rekli, a dobro to je samo, to nije važno to je neki dokument, a onda na entu potenciju dižu ovu, u tome je, ovu deklaraciju Bunestaga, u tome je taj nesrazmjer na ono što je upozoravala kolegica Bušić. Dakle, ovo je neobvezujuće, ovo je važni dokument, ovoga dižete na entu potenciju, ovog drugo ste omalovažavali. Međutim kao što dosada je bila jedna evolucija u ovoj raspravi pa sada priznajete neke stvari mislim da će do kraja ove rasprave biti svima jasno da ipak je tu hrvatska diplomacija odradila posao i da traži potporu i Hrvatskoga sabora i da će je dobiti. Meni bi bilo drago da do kraja ove rasprave i zastupnici HDZ-a priznaju određene stvari i da je diplomacija u određenim stvarima zakazala. I pojedinci mi to govore na hodniku, kaže dobro si to rekao, ali ovdje u sabornici ipak se ne usude to reći i to je jasno, to je stranačka stega. Ali zašto evo u cijeloj raspravi nitko, ama baš nitko nije rekao da se zakazalo recimo samo u slučaju Hidajeta Biščevića, nitko to nije spomenuo. Pa ok priznajte pogriješili smo, evo ministre ja sam pogriješio, nisam odmah reagirao, pozvao sam ga tajno ne znam, mi to ne znamo jeste li, niste razgovarali, niste, nisam odradio posao kako treba. Ali tu je taj problem što vi tražite da mi ispravljamo svoje greške, vi ste na vlasti, a vi vaše greške ne želite priznati. A činjenica je u konačnici suma sumarum cijele priče, gdje je rezultat. Gdje je rezultat, to je kraj svega. Da, potpredsjedniče 238., u tome da se imputira evo da ne priznajemo neke činjenice i ponovno se otvara ovo pitanje rasprave između veleposlanika i Tomislava Žigmanova, a koji je bio odgovor. Odgovor je bio da je ministar otišao i dao otvorenu potporu Tomislavu Žigmanovu. Pametnome dosta. Kolega Stier to je druga opomena, pazite.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na čelu s ministrom Grlićem Radmanom obavlja sve svoje zadaće sukladno strateškim dokumentima, političkim odlukama, ali prije svega sukladno propisima. Ministru, ali i cijelom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova važan je međunarodni položaj, utjecaj i prepoznatljivost RH u EU i svijetu. No, isto ističem da ministarstvo radi na jačanju drugih zajedničkih politika. BiH ministar Grlić Radman istaknuo je nekoliko situacija koje se tamo događaju. BiH ima veliku važnost te ga s dopuštenjem citiram, želimo da BiH bude funkcionalna, prosperitetna i stabilna kako bi mogla pomoći svojim narodima nakon višegodišnjih internih prijepora i stagnacija. Redovno održavanje kontakata i sastanaka važan je angažman ministra, a da ne govorim o tome koliko mu je važan položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. U prilog idu i rezultati i konkretni pregovori u Neumu i Sarajevu o zahtjevima Hrvata za ravnopravnost. Pored toga BiH uključena je u strateški kompas EU u kojem se izričito navodi ravnopravnost i nediskriminacija konstitutivnih naroda i svih građana. Dodatan prilog ovoj tezi je inicijativa Ministarstva vanjskih i europskih poslova iz ožujka 2021. godine. Pružanje podrške BiH za dobivanje statusa kandidata putem hrvatskog prijedloga koje je podržalo još 5 članica. To su Bugarska, Cipar, Grčka, Mađarska i Slovenija. Sporazumom između RH, Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Hrvatskoj važno je napomenuti zaključak da su manjinska prava jednim dijelom obveza Srbije, obveza osiguranja zaštite manjinskih prava. Međunarodnim sporazumom usvojenim između Srbije i Hrvatske, Srbija je preuzela odgovornost da ga i provodi. Sastanak ministra Grlića Radmana i predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova u ožujku ove godine rezultiralo je obostranim naglašavanjem važnosti daljnjeg rada na poboljšanju statusa, položaja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Poglavito u pogledu njihove pozitivne političke zastupljenosti na svim razinama vlasti. Problem nastaje u području Republike Srbije gdje se i dalje ne provodi, provode odredbe bilateralnog ugovora o uzajamnoj zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Srbiji i srpske manjine u RH. S druge strane Hrvatska zbog identičnog razloga pruža potporu, sigurnost i pomoć Hrvatima u Srbiji. Navodim da je važan segment prethodno spomenutog sporazuma uzajamno poštivanje manjinskih skupina što Hrvatska u svom punom dijelu i provodi. Granice jesu važne i imaju sigurnosnu identifikacijsku i političku vrijednost, ali od toga je važnije kako države i njihove vlade prilaze toj temi. Neriješena granična pitanja specifična su za Hrvatsku, Sloveniju, BiH, Srbiju, ali primjera imamo i diljem Europe. Hrvatska teži mirnom rješavanju sporova, no za to su potrebni mirni pregovori i s obje strane. Granica između Hrvatske i dalje navedenih zemalja nažalost nisu do kraja definirane. Detaljno razgraničenje, što na moru, što s druge strane kopna još treba riješiti. Granice su privremene osnove utemeljene u Protokolu o privremenom režimu uz južnu granicu prema Crnoj Gori iz 2002. g. i Ugovorom o granici s BiH iz 1999. g. Hrvatska ulaže napore za rješavanje graničnih pitanja. Pregovore sa Srbijom stopirala je pandemija, kao što je mnoge stvari pandemija privremeno i zaustavila. Sloveniji se nudi bilateralni dogovor, vidljivo je kolika je inicijativa od strane Hrvatske, a kakvi su povratni odgovori. Neprihvatljivo je govoriti da se sporovi oko granica ne pokušavaju rješavati.

Sada će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

Žalosno je što smo dakle tijekom današnje rasprave u kojoj smo nastojali dobiti odgovore na neka pitanja mogli čuti jednog ministra u Vladi RH, jednog od najvažnijih ministarstava kako kaže da će nagraditi one koji lažu na Antikorupcijskom vijeću i one koji prikrivaju korupciju. Niti jedan odgovor na ova pitanja koja smo ovdje otvorili nismo dobili, dakle dobili smo uvrede dijelu opozicije, dobili smo, ne znam, poruke od kolege Deura kolegama Suverenistima koji su u dobroj namjeri pokrenuli ovu inicijativu, željeli zapravo upozoriti na sve propuste hrvatske vanjske politike, čak u jako korektnim raspravama u kojima nisu nikoga vrijeđali i išli ispod nekakve razine, dakle poslati im poruku da su se upleli, kako ste rekli, u zagonetku, iako ne znam što to znači, dakle da su se upleli u zagonetku, evo, volio bih da mi se to objasni i ne vidimo ovdje nikakvu zagonetku. Vidim ovdje jedno nesnalaženje prvog čovjeka hrvatske diplomacije koji nas želi uvjeriti da nešto što je donio parlament Njemačke Bundestag, dakle nema nikakvog značaja, znamo da je Njemačka najvažnija zapravo članica EU gdje je osuđena i hrvatska politika, gdje su osuđeni hrvatski lideru u BiH da provode nekakvu separatističku politiku iako svi znamo da su upravo Hrvati jamac opstanka BiH i najkonstruktivniji zapravo narod u BiH jer imamo s jedne strane R. Srpsku koja ide u nekakvu separatističku politiku, a imamo Hrvate koji rade sve da ovaj zapravo ta BiH bude stabilna i da samim time bude stabilno i sigurno cjelokupno ovo naše okruženje ovdje. S druge strane, nismo dobili odgovore ni na to, dakle imali smo uvrede prema kolegi Pavličeku jer eto on tada zbog nekakvih vrlo vjerojatno svojih privatnih obaveza nije mogao ovaj ostati u toj kampanji i sad je to kao njegov krimen. Što bismo mi svi trebali ovdje iz HS-a sudjelovati u kampanji g. Žigmanova kako bi on bio izabran u parlament Srbije? Ili je vaš zadatak kao onih koji predstavljaju vlast osigurati da se poštuje Sporazum iz 2004. i da Hrvati imaju zajamčene predstavnike u srbijanskom parlamentu. Dakle to je ono što je sramotno i zato sam reagirao i poručio da smo zapravo jadni. Da se mi ovdje natječemo koliko puta je tko bio u Srbiji i dao podršku Žigmanovu da bi Žigmanov bio izabran u srbijanski parlamenat iako je ste svjesni svi da ta naša podrška, bilo tko da ga podrži, nije išao u koalicije koji je išao da ne bi, da ne bi bio izabran, a i ovako je bilo upitno ili da bismo trebali biti zahvalni Vučiću jer sad evo pregovara sa Žigmanovom oko toga da on bude dio te Vlade, pa ne radi to Vučić radi Žigmanova i radi Hrvata nego radi jedne nezgodne pozicije u kojoj se Srbija sada našla između istoka odnosno između Rusije i zapada i onda valjda i time želi poslati nekakvu poruku jer je kao eto, Hrvate uzeo u vladu. Dakle a što se tiče same korupcije, skandalozno je dakle da ministar Grlić Radman ovdje iznosi niz neistina, dakle i mogu slobodno reći laži jer to jesu laži, dakle Damir Sabljak je vraćen na posao, nezakonito rješenje koje je Gordan Grlić Radman donio je srušeno na Upravom sudu, isto kao što je strušeno rješenje ministrice, bivše ministrice Pejčinović Burić i ovaj zapravo je dokazano da čovjeka progone kao zvijer samo zato što je razotkrio korupciju. A da nije istina ovo što govorite, g. Grlić Radman, vi ste tvrdili da je Damir Sabljak radi nekakvih svojih ambicija počeo ovo sve prijavljivati. Možete li mi odgovoriti dakle zašto je onda Damir Sabljak još 2016. g., dakle to je srpanj mjesec, odbio potpisati produljenje mandata g. Konstantinoviću? Je li vi ljudi shvaćate da je u Washingtonu zaposlen čovjek Konstantinović Hvala. Kolega Grmoja, ja dolazim iz Slavonije i Baranje, sa istoka Hrvatske i ono što brine nas iz tog kraja to je da za vrijeme mandata ministra Grlić Radmana se nijednom nije sastala međudržavna komisija za granice. Ne radi se tu samo o hektarima zemlje, ne radi se tu o nekim adama, ne radi se tu samo o tome, to je i vrlo bitno sigurnosno pitanje, živimo u vremenima kada bjesni rat u Europi i to baš nije tako daleko od nas na istoku jel, kad se pogleda jel kolko nam je negdje do mora, pa tolko nam je i do Ukrajine jel.

Poštovana kolegice Vučemilović, slažem se s vama da je to jako važno pitanje i zahvaljujem se još jednom Klubu suverenista što ste pokrenuli ovaj opoziv i zapravo vašom aktivnošću natjerali ostatak oporbe da vam daju potpise i da ovu raspravu danas imamo gdje smo se dotakli mnogih važnih pitanja, evo i ovog koji ste vi sada otvorili. Definitivno dakle vidimo po činjenici da Srbija otvara poglavlja, da Hrvatska ništa ne poduzima, to vidimo i na ovom primjeru kojeg ste vi istaknuli, dakle ovo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova definitivno ne vodi računa o hrvatskim nacionalnim interesima koliko god se to kolegama iz vladajuće većine dakle ne sviđalo to što mi govorimo, al govorimo na temelju činjenica i prozivamo ministra ne na temelju njegovih izjava, a svakakve je izjave davao, nego na temelju

Uvaženi ministre, kolegice i kolege, evo nismo čuli odgovor od ministra na pitanja koja sam ja postavio, kratko bi samo postavio još nekoliko pitanja. Ministre, što kažete ljudima u Tomislavgradu u Duvnu zbog čega nemaju svoje predstavnike u tijelima u BiH, o tome šutnja, a ja bih poručio svom narodu da ih, da ste ih samo koristili isključivo kao glasačku mašineriju i ništa drugo. Kad govorimo o vašoj vanjskoj politici onda ćemo se prisjetiti evo i Hrvata u Srbiji. Hrvati u Srbiji godišnje, na godišnjoj razini tj. da usporedimo koliko je usporedba sa Srbima i Hrvatima u Hrvatskoj i Srbima i Hrvatima i nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, 37 kuna Hrvatska daje u odnosu na jednu kunu za Hrvata u, koliko u Srbiji se ulaže. Gdje je tu reprocitet? Nema ga, to je. Drugo pitanje, još bi vam postavio ono što me najviše boli. Boli me pitanje odnosa prema Srbiji tj. zbog čega Srbija, ono što ste rekli da ćete se boriti za to, a niste, da ćete je zaustaviti u pred pristupanju EU, to niste napravili jel Srbija nije učinila ono što je trebala prema Hrvatskoj, ono zbog čega je kolega Deur primio … [[Govornik se ne razumije]] , a to je naši nestali, ništa nije napravljeno osim što ste im prostrli crveni tapet i što ste primili tada znači, što ste ga primili i poklonili se tome četniku. Smatram da je vaša politika politika koja ne radi u interesu RH, ali i ova politika u odnosu Hrvatske u sadašnjoj krizi. Meni nikako nije jasno zašto Hrvatska nije zaštitila, a vi kao čovjek koji je iz diplomacije, što Hrvatska nije zaštitila interese svoje kao što je Mađarska. Možete li objasniti zbog čega je gorivo nafta benzina u Mađarskoj Hrvatima kao u Hrvatskoj, a Mađarima nije?

Znači mi smo trenutno u ovome trenutku u EU nismo jednakopravni, a ni po pitanju evo mogu reći i poljoprivrednoga zemljišta. Što ste učinili da Hrvati u ovome trenutku, da u ovome trenutku Hrvati mogu zaštititi poljoprivredno zemljište tj. da nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta strancima? Vi kolegice i kolege znate da Mađari, u Mađarskoj Hrvat ne može kupiti poljoprivredno zemljište. Zašto?

Poštovani kolega Bulj, dakle evo maloprije smo čuli od, čini mi se, kolege Stiera da je ministar dao potporu Žigmanovu, a i vi ste, ako se ne varam bili u kontaktu sa Žigmanovim i obzirom da ste možda najpopularniji hrvatski političar u dijaspori, uvelike mu i doprinijeli ili pomogli da uđe i da bude glas i Hrvata. Dakle s druge strane, imamo Biščevića koji je bio protiv dakle Žigmanova. E sad ono što meni nije jasno ili nisam dobro razumio kolegu Stiera jest kako je moguće da ministar vanjskih poslova da dakle svoju potporu, svoj suport Tomislavu Žigmanovu, a da Biščević koji je upućen dakle od strane Ministarstva vanjskih poslova, da on kao takav je protiv tog istog izbora?

Naravno, to je ministar je s tim upoznat, to je izjava javna od Žigmanova, ne Mira Bulja i Žigmanov i Andrej Plenković i Grlić Radman provode apsolutno istu politiku. Apsolutno. Jer oni su nastali u istom inkubatoru, a taj inkubator se zove Ministarstvo vanjskih poslova. To je bit, za vrijeme Domovinskog rata to je radio Budimir Lončar, kadrovirao i Mate Granić. Ja sam tada u to vrijeme kao mlad čovjek bio godinu dana u ratu u BiH.

Izvolite.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovani kolege zastupnici, poštovana i uvažena kolegice.

Svi smo svjesni, kao što je i ministar u nekoliko navrata danas izjavio što se događa u zadnjih 6 godina pod Vladom Andreja Plenkovića, a što je zatečeno od Vlade, bivše, Zorana Milanovića. Nema potrebe da se vraćamo u povijest, nažalost, kroz sve što je hrvatski narod prolazio u BiH od 2000., kroz šta je prolazili Hrvati u Vojvodini, danas, možemo reći sa sigurnošću, danas imamo Vladu koja skrbi o svom narodu, ne samo u BiH i u Srbiji i u Crnoj Gori. Danas je taj Strateški kompas koji se često čujemo u oporbi, on je nebitan, on nema nikakvu funkciju, on ne donosi ništa Hrvatima, ali nažalost do sad nitko to nije napravio. Hrvati u BiH su bili ismijavani, kao i Hrvati u Hrvatskoj. Nije donešeno nijedan, osim uvreda i viceva. Danas ovaj ministar, kao odgovoran ministar stoji tu pred svima nama i odgovara na svako pitanje. Sigurno, ako je netko prekršio zakon, ako je povrijedio zakon i Ustav, zna se da postoje ustanove koje se moraju baviti s tim. Nitko nikoga ne može obraniti ako je nešto napravljeno izvan zakona, bez obzira tko on bio. Rekao sam, žao mi je i uistinu mislim o našim suverenistima vrlo pozitivno, bez imalo, moj Sačić je moj ratni prijatelj, možemo se politički ne slagati, ali jedno veliko poštovanje. I žao mi je što su upali ovakav jedan teatar Nine Raspudića i njegovog šefa koji, to mi je žao i tu ne pripadate, to je moje osobno mišljenje koje imam pravo. To nije dobro. To što vi mislite da je netko sposoban i nesposoban, to je samo vaš stav, vaše mišljenje. Nemojte dopustiti da Nino Raspudić koji se kroz ove godine nije ni znao da je Hrvat iz Mostara dok nije vidio da je to politički vrlo aktualno niti ga je to zanimalo. Njegov jedina agenda je podrška i poriv današnjeg predsjednika, bivšeg premijera, a znamo po šta je ostavljeno sve. Nema kolega iz SDP-a pa nije korektno ni da spominjem to, ali moramo spomenuti da Hrvatska nije imala ni prijatelja ni partnera, toga sam svjestan i kad sam došao na Pantovčak sa Grabar Kitarović.

To ono što pojedini zastupnici ovdje ne mogu nikada ni doživjeti, a niti to domoljublje nažalost, ne mogu ga ni imati. Još jednom želim punu podršku dati ministru Grliću za sve što radi. Ova vlada je puno napravila u svim ovim turbulentnim teškim vremenima. Dragi suverenisti pozivam vas na podršku ministru Grliću i ovoj vladi jer to se od vas očekuje, to je dio vas.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika Hrvatski suverenista koje kolega Deur cijelo vrijeme ove rasprave nekako provlači da smo mi zaluđeni kao mi ne znamo šta radimo, nas je netko indoktrinirao što li, nisam reagirala prvi puta ali budući da to stalno ponavljate ja moram još jednom podsjetiti ovo je inicijativa [[Upadica: Hvala, hvala lijepa.]] Kluba Hrvatskih suverenista. To je bila replika, a ne povreda Poslovnika pa dobijate opomenu. Idemo na, u ime predlagatelja će govoriti ponovo poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege evo nisam planirao komentirati kolegu Deura imao sam jednu drugu temu, nadam se da ću je stići bar donekle obraditi. Ja ne znam, ja valjda, mislim to je već danas dokazano tijekom ove rasprave da mi živimo u jednom svijetu, HDZ-ovci i vlada u drugom. Neshvatljivo je da se nas smatra kao nekim ko smo koji smo zavedeni od nekoga i koji mi došli sad u ovom trenutku i napravili cijeli ovaj opoziv, skupljali potpise zato što nam neko instrumentirao nama. A mi smo dosada dokazali od prvoga dana u saboru da nismo ničiji osim svoji. Ono što je bilo vaše je otišlo iz našeg kluba, sad je s vama, nadam se da ćete sretno surađivati sa kolegom, mi očito nismo mogli, ali vama je očito dobar pogotovo u onom trenutku kada će zafaliti koja ruka, a evo vidimo koalicijski partneri vam odlaze pa možda je to prilika za tu novu ruku da se i sutra pokaže i da da podršku ministru, to ne znam. No, govoreći o neutemeljenosti i vrijeđanju drugih, nitko od nas ovdje nije nikoga vrijeđao. Vi možda to možete shvatiti kao vrijeđanje jer iznosimo činjenice.

A Kolinda i Vučić to je pak posebno par rukava, možda čak bolje ne ulaziti, ali s obzirom na zapise odnosno dokumentaciju koju smo dobili od Vučića tijekom njegovog posjeta mislim da to dovoljno govori na kojoj razini hrvatska diplomacija, vanjski odnosi i na koji način su organizirani ti posjeti. Ja sam zapravo htio ovdje spomenuti i pričati o križnom putu, najvećem stratištu Hrvata o kojem nismo se uspjeli dotaknuti i koji je zanemaren od strane ove vlasti, ali i svih vlasti dosada. Zanemaren je do te razine da blaiburški vod organizira skupove u Muzičkoj akademiji, ako se ne varam, evo bili smo ja i general Sačić prisutni mora zvati slovenske stručnjake. Slovenci, Slovenci dolaze nama objašnjavati kako oni istražuju stratišta Hrvata. Slovenija radi bolji posao o tome da obilježi stradanja Hrvata nedužnih, kojima se nije sudilo iz režima kojeg, protiv kojeg bi vi trebali protiv, nadam se da većina jest iako ste imali taj jedan period prebjega iz komunističke partije u HDZ, možda ste se očistili do danas, ali zašto vi kao vladajući niste do danas potaknuli to pitanje, zašto niste napravili više po tom pitanju i zašto u Hrvatskoj nisu obilježeni, obilježena stratišta kao što su npr. u Sloveniji, pa makar bio križ jedan, jedan križ stavite na to mjesto ne treba puno više od toga. I to je nekakav početak da se ne zaboravi prošlost jer onaj koji prošlost svoju zaboravi ponovit će se sasvim sigurno. No, evo htio bih se zapravo referirati na ono jednu, jedan mit koji ide, a to je da je Hrvatska znači prvo bijelo polje da je to ustaški simbol.

A i bili su ovaj i vaš Tuđman odnosno naš Tuđman, prvi predsjednik je dolazio ovdje sa lentom prvim bijelim poljem. Ispred ovdje se dizala zastava s prvim bijelim poljem. A pitanje zašto je došlo do toga, zašto smo mi svoj nacionalni identitet i sad nam možda i nije bitno prvo il bijelo i crveno to je sve hrvatski, hrvatski grb ali ne smijemo odustajati od istine. A imam osjećaj da je vanjska politika i unutarnja politika u Hrvatskoj odustala od istine. Odustala zato što se prešućuje, zato što vam je lakše preći preko nečega nego reći istinu da se ne bi slučajno zamjerili nekome bilo to u Bruxellesu, vani ili nekakvim lobijima unutar Hrvatske.

U čem je povrijeđen Poslovnik? Pa 238., ja stvarno s dužnim poštovanjem cijeneći sve ono što vi radite, vi stvarno vrijeđate zdravu pamet i mene osobno isto, ha mislim sve nas ovdje. Koliko Hrvati idu na ta sva grobišta i koliko knjiga se napisalo o tome i da nije on došao samo tako.

Evo, poštovani zastupniče, ma, mislio sam nešto, ali evo želim se samo nadovezati na ono što ste rekli, sigurno da zahvaljujemo Sloveniji za svaku hrvatsku žrtvu koja je obilježena. A ja vas molim kao čovjeka i kao zastupnika u HS-u da odete u Ministarstvo hrvatskih branitelja, Upravu za nestale, nemojte ponovo kao i prošli, prije 2, 3 sata 3 ste ponovo jednu neistinu. Otiđite, vidjet ćete koliko ta Uprava i Ministarstvo radi. Koliko su grobnica našli, gdje, koliko se ljudi uistinu rade. Nemojte na rekla-kazala, iznositi nešto, vrijeđati ljude, vrijeđati jednu stranku, vrijeđati ljude časne koji rade svoj posao istinski. Evo, ja vas molim i kao čovjeka, ali i kao zastupnika u HS-u jer smatram da bi to bilo kvalitetno. A nakon toga ćemo napraviti raspravu, pa evo vi je ponovo uzmite potpise i organizirajte to. Dobro. Da, evo, ja zapravo nisam rekao da vi ne radite. ... [[Upadica se ne čuje.]] Znam, znam, vi, govorim, vlast, govorim ministarstva, govorim Ministarstvo vanjskih poslova, govorim HDZ, radite. Nitko vam to ne može osporiti, sigurno da radite. Rezultati se ne vide i ne možete mi reći da su bolje obilježena stratišta Hrvata iz Drugog svjetskog rata, druga je stvar Domovinski rat, to, to mislim da ne bi uopće trebalo, to bi trebalo bit bespredmetno, ali stratišta i povijest Hrvata, hrvatski nacionalni identitet, mislim da je tu HDZ zakazao kroz ove godine i mislim da nisam sam u tom mišljenju. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Neobična je povreda Poslovnika, ali moram se referirati na kolegu Deura jer nije u pitanju skrb u Hrvatskoj o grobištima, nego o gluhoći tijela RH, desetgodišnjoj, da se posmrtni ostaci iz Slovenije i iz Austrije prenesu u kosturnicu u Hrvatskoj. Samo sam to htio dopuniti. Dobro, to je bila, naravno, replika, pa dobivate opomenu. Poštovani zastupnik Kapulica ima repliku. Hvala lijepo. Ja pratim ovu raspravu, cijeli dan raspravljamo. Gledajte, mislim, zbilja mi nije jasno. Najprije dio oporbe godinu dana intenzivno provodila .../nerazumljivo/... politiku uzurpatora pozicije zastupnika hrvatskog naroda u BiH Zorana Milanovića. Dio oporbe čitavo vrijeme je podrivao sve napore, političke, diplomatske, financijske koje RH ulaže u zaštitu i položaj interesa hrvatskog naroda u BiH, tu se ismijavalo, izrugivalo. Inauguriralo se promicanje novog pristupa prema svim akterima koji uopće postoje, svima. Ćerali su se do kraja i bili su se spremni ćerati do kraja, do zadnjeg kamenčića konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH. Majstorski ste ih triput okrenuli oko sebe, proturili im nogu, loptu kroz noge i centrirali je Bakiru Izetbegoviću i što bi rekao Raspudić, evala mašala.

to niste čuli. Prije svega, ja vam mogu reći iz svog osobnog iskustva, moj prezimenjak, dijelom prezimenjak koji inače nije išao u crkvu toliko pa je ostalo na Milanoviću, za razliku od moje obitelji kojem su nam franjevci dali taj nadimak Litre, znam povijest njegove obitelji, znam od kud dolazi i sasvim sigurno ne padam na njegove floskule oko zaštite Hrvata, zaštite hrvatskih interesa iako moram reći da podržavam u onom kontekstu da se bilo kada i na bilo koji način stavi pitanje Hrvata u BiH na tapetu.

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege zastupnici. Večeras ovdje raspravljamo o inicijativi o izglasavanju povjerenja uvaženom ministru Radmanu. Jedna od glavnih stavki i kritika na njegov rad, kaže se da je se i trudio, ali da nema nikakvih rezultata vezanih oko pregovora oko izmjene Izbornog zakona u BiH. Ja također, ovdje mogu reći da i trunku sumnjam da je ministar mogao nešto učiniti, da od ministra ovislo uspjeh ovih pregovora, da bi prvih, a da je to propustio, da je prvi digao ruku da bude svih jer je provođenje presude u slučaju Ljubičić toliko bitno za Hrvate u BiH, toliko je bitan za BiH, toliko je bitno za RH da to prevazilazi značaj bilo kojeg pojedinca i mene i svih nas ovde zajedno. Ja sam uvjeren da je velka, na velku žalost propuštena prilika da se kroz izmjenu Izbornog zakona dođe do stabilizacije stanja u BiH, da se poprave međusobni odnosi između Hrvata i Bošnjaka i da se dođe do napretka BiH do stabilizacije, napretka, uključivanja BiH u euroatlanske integracije, a to onda i sigurnost napretka i RH. Naime, na području BiH sudaraju se dva velko nacionalna projekta bošnjački i srpski. Različiti su koncepti kako vidimo BiH Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Srbi su to od početka jasni oni žele veliku Srbiju. U početku je to bila čitava BiH, a nakon Daytonskog sporazuma ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Bošnjaci žele državu bošnjačkog naroda u kojoj nema mjesta za Hrvate kao ravnopravan konstitutivan narod. I ta politika traje evo 30 godina. I svi oni koji su večeras ovdje kritikovali ministra nisu svjesni da nije do ministra, da je to do suštinsko bošnjačke politike i da oni lako od svojih ciljeva neće odustati, a to se vidimo mi svaki dan. Nažalost, iskoristili su prigodu 2000., 2002. godine kad je u Hrvatsku došla drugačija politika nego politika HDZ-a da izlobiraju da im visoki predstavnik i dio međunarodne zajednice pomogne da se ukinu ona prava Hrvatima koja su garantirali Daytonski sporazum. Tada Hrvati su bili u takvom položaju da su bili optuživani, da su bili osuđivani, da su bili kažnjavani. Danas kad govorimo o neuspjehu ovih pregovora moramo biti svjesni da imamo presudu u predmetu Ljubić koja je suštinska bitna za Hrvate u BiH i za BiH, da imamo raspravu o hrvatskom pitanju u BiH u Europskom vijeću, da imamo zaključak Europskog vijeća da će se nastaviti pregovori oko izmjene ustava, da će ti pregovori moraju uključivati i presudu u predmetu Ljubić. Imamo strateški sigurnosni kompas koji jasno kaže da je sigurnosno pitanje, pitanje ravnopravnosti Hrvata u BiH. I ono što da probam zaključiti, hvala ministre što činite, rezultati su veliki za nas od progona do ravnopravnog sudjelovanja naših predstavnika u pregovorima o izmjeni izbornog zakona. Trebamo nastaviti ovim putem, bit otvoreni prema Bošnjacima, nudit im suradnju, ali također moramo biti i odlučni. Prije svega mi u BiH da ostanemo trebamo izraditi strategiju kako da Hrvati demografski, ekonomski, politički svakako jačaju u BiH, da Bošnjaci se ne uzdaju da ćemo mi iscurit iz BIH, otić. Diplomacija hrvatska treba nastaviti da lobira gdje god može u međunarodnim čimbenicima, a prije svega u SAD-u jer je ključ će biti rješenje pitanja u BiH u SAD-u kao najvažnijoj svjetskoj sili.

Kolega Vidović, vi, kolega Barbarić i kolegica Bušić tu ste u saboru već 2 godine o vašem, ovom visokom hrvatskom domu. Dolazite iz dijaspore i sigurna sam da najbolje poznate i znate probleme koje imaju Hrvati u BiH i da sigurno zagovarate i gledate interese kao saborski zastupnik iz dijaspore da što bolje se radi za Hrvate u BiH. Pa vas samo pitam, nedavno kad su tu kolege iz opozicije, konkretno iz MOST-a koji danas zdušno brane i vele da ministarstvo ne radi i ministar Radman svoj posao, kako ste se vi osjećali kao zastupnik kad su vas pitali, tko ste vi tu, tko su ova dvojica koji sjede tu u saboru? Hvala, pa meni u životu je bitno da znam ja tko sam, šta sam, vrlo mi je bitno da znaju ljudi koji su išli po 30, 40, 50 km se vozili da glasaju za mene, kolegu, kolegicu Bušićku. I mi smo odgovorni prije svega prema njima.

Sa jednog aspekta hrvatskog branitelja ja znam mnogo toga s čime se mi danas susrećemo i što nas je ponukalo za ovu inicijativu niste vi osobno u svom mandatu, da ste puno toga naslijedili, ali nažalost dijelite sve to, sve te nedostatke i sve te propuste i sve te zapravo i greške i kao zadnji nosite na svojim leđima. Vi ste 15 po redu kojeg je imenovao ovaj sabor, ova vlada. Krucijalno je meni, nakon smrti predsjednika Tuđmana do tog doba imali smo situaciju, imali smo ministre sjetimo se doajena pokojnog profesora Šeparovića i onih prije još, mnogi su nažalost i mrtvi, pokoj im duši u tom periodu. Međutim, ostaje gorka rana svakom hrvatskom domoljubu, svakom hrvatskom branitelju nakon procesa, gospodine Davor Ivo Stier i vama se odnosi, nakon procesa ovaj detuđmanizacije koje je nastupilo izborom jednog zlotvornog predsjednika Mesića za predsjednika RH koji je sebi draga gospodo prvi korak napravio imenovao savjetnika Budimira Lončara, najvećeg neprijatelja Hrvata i hrvatske državnosti i hrvatske suverenosti i svakog hrvatskog branitelja i takav savjetnik g. Stier i g. ministre, oprostite što dižem ton ali moram, je kreirao kadrovsku politiku u Ministarstvu vanjskih poslova. Što je pridonijelo, što je pridonijelo, u kojoj mjeri da to Ministarstvo vanjskih poslova da mi danas o njemu govorimo na drugi način, u kojoj mjeri je taj zlotvor protuhrvatski Budo Lončar koji je u nekoliko mandata, čak ga je i Josipović zadržao, kreirao na takvim politikama protuhrvatskim u cijelom svijetu i u Europi, to su krucijalna pitanja. Zašto smo mi šutili, zašto mi danas govorimo da je naša vanjska politika poklekla, da je ona mlitava, da ona nije odlučna, pa zato jel je kadrove između ostalog kadrovirao neprijatelj Hrvatske. I sad je bilo očekivano kad je naša vlast nazovimo to tako došla nakon te trećesiječanjske da se to popravi, al naša vlast pod Sanaderom sve je samo ne naša vlast bila i nažalost taj kontinuitet, pa 500 tisuća hrvatskih heroja sokolova, kolko još mladosti, Ante Deur jako dobro znaš kolko je tu potencijala hrvatskih gorilo za Hrvatsku, koliko mladih i pametnih ljudi samo u mom sektoru, resoru policije, specijalne policije, danas imamo 4-5 doktora znanosti, neki su konkurirali za predsjednika, za ustavni sud, pa zašto se nije u taj širok bazen hrvatskih domoljuba zagrabilo i iznjedrilo po modelu Izraela stotinu, dvije stotine, pet stotina hrvatskih diplomata i svakakvih ljudi u sektore koji će štitit hrvatske nacionalne interese jel su ih svojim životom štitili u ratu. To je krimen ovog ministarstva globalno, ne vas osobno, ali na tome se moralo radit, a nije se radilo i to je rak rana našeg sustava jer ti, ja ne želim optuživat i brojat krvna zrnca ko je od Bude Lončara, ko nije, ko je, ko je od, od Pusićke, ko nije, ja želim reć da tamo fali, da tamo fali suverenih, hrabrih, odlučnih, pametnih i obrazovanih mladih diplomata, a ne da imamo Goldštajna koji ima statut Tita u Parizu, a kolko ih ima za koje ne znamo. O tome je, tu je rak rana naše, naše države i našeg ministarstva, a da ne govorimo onda o tome zašto ne reagiramo na, na sve te agresije što je neko dobro rekao srpskog svijeta, naš dragi Bojan nam je rekao to. Pa zato jel nema ko, nije dovoljno motiviran, prestrašen je, nije, nije odgojen na način da brani Hrvatsku svojim životom i zdravljem i svim, svim mentalnim energijama. Poštovani zastupnik Totgergeli dignuo je povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? Pa povrijeđen je 238. jer predlagatelj u stvari vrijeđa inteligenciju nas ovdje zastupnika. Sad je upravo rekao da ministar za ništa nije kriv, a ovdje je prijedlog o njegovom opozivu i dobro ste rekli gdje su problemi. Dobro ste ih nabrojali gdje su problemi, a upravo ovaj ministar te probleme rješava i pomiče vanjsku politiku u smjeru kud ona treba ić i vi ste u stvari i nas tu držali bez veze cijelo ovo vrijeme.

Poštovani kolega Sačić, evo za razliku od nekih kolega ja mislim da mi ovdje nismo bez veze, naš je posao da ovdje budemo, zato smo dobili potporu hrvatskih građana i da raspravljamo korektno, pristojno, da ukažemo na probleme, na nedostatke koje mi smatramo iz opozicije koji jesu, a na vama je da ih pokušate obraniti. Ja osobno smatram da smo mi dali puno više argumenata kojim tražimo s razlogom opoziv ministra nego što ste vi dali protuargumenata za njegov dobar rad. Kad sagledate sve suma sumarum realno gledajući vaši argumenti baš i ne drže vodu, vaši argumenti ne drže vodu. Kolega Sačić, evo jedno jednostavno pitanje, smatrate li da hrvatska diplomacija zadnje 3.g. obavlja kvalitetno svoju zadaću u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, kako u BiH tako i u Republici Srbiji i u ostalim susjednim državama?

To se britvom trebalo rezat kad je došao u poziciju. Sada će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govorit poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

Šta biste bježali ministre? Dakle, da vidio sam da ste bili pobjegli, pa izbjegli ste ovu raspravu i odgovore na pitanja o korupciji, a vidim HDZ se hvali na Twitteru kako nema opozicije, ima opozicije, prava opozicija je ovdje danas, oni koji će vas sutra podržati oko ustavnih izmjena koji će hrvatskom narodu oduzeti referendum njih nema, ali mi ih, mi ih ne računamo kao, kao opoziciju. Dakle, ono što se ovdje broji nije broj ruku, ono što se ovdje broji je snaga argumenata, a snaga argumenata je na strani predlagatelja. I oko vašeg odnosa i ponašanja prema Srbiji gdje Srbija otvara poglavlja, a vi ništa ne činite još kršite važeću odluku vlade. Dakle, ponašate se protuzakonito. Isto kao što ste se protuzakonito ponašali kada ste donijeli protuzakonito rješenje o udaljenju diplomata koji je razotkrio korupciju umjesto da ste ga saslušali, da ste to sve što je on prijavio uzeli u obzir. Da, ne, ne, htio je doći, htio je doći ali ga ni DORH, a ni ministar pozvali nego su ga bez razgovora udaljili iz službe. A DORH ga sada zove, DORH ga sada zove bio je već na 2 razgovora i bit će ovdje zatvora, bit će zatvora samo pitanje tko će sve završit u zatvoru, to je pitanje. Dakle, ja ću završit, ja bi mogao, ja bi mogao završit dakle rekao sam jedino ako uspostavite diktaturu, koliko vam pomaže ova lijeva opozicija blizu smo toga, al pita se nešto i narod. A vi zaboravljate, a vi zaboravljate, vi zaboravljate da je u Hrvatskoj suveren narod, a ne Ustavni sud. Ono što želim ovdje reći u prosincu 2016. je generalni konzul iz Sydneya Hrvoje Perušić poslao podnesak u kojem je napisao da u Sydneyu u prethodnim mjesecima nije radila niti jedna profesionalna diplomatkinja, a Bertoša Kušen je u svom životopisu napisala da je bila raspoređena baš u Sydneyu to je bio povod dakle Sabljakovoj prvoj prijavi 2016., čim je saznao prijavo je. Dakle, sve što ste govorili ovdje čista laž i neistina. Mail Božića pola sata nakon Sabljakove prijave dokazuje da je inspektor Božić tražio od pojedinaca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da šute, zamislite omerta, mafija, dakle naređuje da se šuti o kriminalu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Božiću je Pejčinović Burić omogućila da priprema dokumente koje je ministarstvo poslalo UKOK-u zbog Sabljakove prijave o sumnjama da je Božić zataškavao prijave u Australiji i SAD-u. Svatko mora individualno odgovarati za svoje postupke. I to će vam se dogoditi. Ne samo onima koji su počinili korupciju, nego i onima koji su prikrivali korupciju. Promijenit će se vlast, promijenit će se i garnitura u DORH-u. Ja neću reći Gordan Grlić će završiti u zatvoru kao što je meni ministar ovdje poručio. Ja ću reći svi oni koji su sudjelovali u korupciji, svi oni koji su prikrivali korupciju, kada institucije budu neovisne i slobodne će odgovarati za korupciju. Nama da nema Ureda europskog tužitelja oko borbe protiv korupcije se ništa ne bi događalo, a meni to nije drago. Meni je ružno vidjet da hrvatske političare uhićuje Ured europskog javnog tužitelja. Meni to šalje poruku i da mi nismo suverena zemlja. Dakle, nećemo mi to gospodine Kapulica ukinuti nego ćemo mi učiniti da hrvatske institucije se obračunavaju s korupcijom i da Hrvatska bude suverena država koja vodi interesa o hrvatskim građanima. Ono što sam vas htio pitati, gospodine Deur što je s obiteljima iz Sotina nestalih, što ste im pomogli Kolinda Grabar Kitarović i vi? Što ste vi gospodine ministre učinili za naše ljude koji dižu privatne tužbe u Srbiji i dobivaju odštetu za nematerijalnu štetu? Znate li što se tamo događa, zna li veleposlanik u Beogradu što se događa? Šalju mi ljudi poruke kažu neka ih bude sram, iz Sotina ljudi, neka bude [[Upadica: Hvala.]] sram Antu Deura

Bolje ti je to ispuni što si radio i na koji način si provodio te kriminalne radnje jer ti si, tebi se u tvom pogledu vidi da si jedan onako kriminalnog profila čovjek.

Ovaj kolega Grmoja u čem je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Članak 238., lijepo je vidjeti kako se kolega Deur poziva na Velimira Bujanca. Dakle i na njegove emisije gdje se mene blati kao što se blatilo predsjednicu koju je on zastupao dok ju se prije toga hvalilo ili kao što se Miroslava Škoru dizalo u nebesa pa je onda Miroslav Škoro bio najgori čovjek na svijetu. Meni je drago kad me Velimir Bujanec i takvi kao vi blate.

A trebali bi malo ako ste zaboravili situaciju, da e … [[Upadica se ne razumije.]] jer već ti je nekoliko ono što si ti napravio i što si lagao, insinuirao i gospodin Kapulica je javno iznesao određene činjenice, ako je sve točno tvoje mjesto je izvan politike gospodine, izvan ljudske i moralne vrijednosti jer si toliko lagao da je to prestrašno. Hvala lijepa to nije ovaj bila povreda Poslovnika dobijate i vi treću opomenu i oduzimanje riječi sukladno Članku 240. stavak 2. do kraja rasprave o ovoj temi. Ja vas molim, ja vas molim držite do dostojanstva znam da je 10 navečer ali molim vas držite do svog dostojanstva prvo, a onda i dostojanstva ovog doma.

Međutim, ovo je njemu čini mi se 23 opomena danas tako da dobro pogledate što ste napravili. Drugo vrijeđa zastupnika kao da je kriminalac dok je on baš sa Kolindom Vučić primao te četnike jer četnika Vučića jer je kolega Grmoja dobro rekao. Dobro, ovaj ja sam kolegi Deuru dao za to opomenu, ovo prema tome je bilo potpuno izlišno pa i vi dobivate treću opomenu sukladno Članku 240. stavak 2. s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi.

Gospodine ministre odnosno suradnici, kolegice i kolege već je kasno i možda padaju pomalo i teške riječi, međutim nakon cjelodnevne rasprave možda bi se trebalo podsjetiti i ono što je nekada John Fitzgerald Kennedy znao reći, nitko ne može biti jači vani nego što je doma. I ovu raspravu gledaju i hrvatski građani, ali gledaju i oni drugi koji žele znati što se događa u Hrvatskoj i kako će Hrvatska postupiti. I nemojmo davati povoda onima koji ne žele da se ostvare hrvatski nacionalni interesi potencirajući podjele tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Jasno je, oporba i ima svoju funkciju, za to smo se izborili da živimo u demokraciji i to je korektiv, ali treba u svemu biti i određena mjera. Vlada i ministar vode politiku koja traži ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. I ja mislim da je to platforma koju barem načelno svi bi trebali i svi podržavaju. I to je važna poruka, ali kada se zastupa konzekventno takva politika ima onih koji se time ne slažu i bit će i kritika kao i one koje smo čuli u Bundestagu, bilo ih je prije, bilo ih je '90. koliko, pa i kad se Oluja pripremala i kasnije kad se izvršila koliko je bilo kritika. Ali to nije povod i to ne bi trebao biti razlog da smijenimo ministra, nego naprotiv da mu sabor da potporu da se ustraje upravo u postizanju ravnopravnosti Hrvata u BiH u viziji europske BiH gdje će sva tri konstitutivna naroda biti ravnopravna. I ja vjerujem da to je poruka koju moramo na kraju ovoga dana poslati s ovog visokog doma. Isto tako što se tiče Poglavlja 23 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Tu se puno puta spominje to poglavlje, znamo da je upravo vlada tada u koaliciji HDZ-a i MOST-a za vrijeme premijera Oreškovića se izborila da u pregovaračkom okviru uđu uvjeti koji treba Srbija ispuniti. I ja vjerujem ok, bilo je rasprava oko toga zato se i to povjerenstvo napravilo, nisu svi bili i sretni, ali ja mislim da danas svi vidimo koliko je važno da ti uvjeti postoje u tom pregovaračkom okviru. I što se dogodilo? Dogodilo se da je za vrijeme ove vlade tijekom europskog predsjedanja 2020. promijenio cijeli mehanizam tako da se ne samo Poglavlje 23 nego nijedno drugo poglavlje u pregovorima Srbija ne može zatvoriti ukoliko ne ispuni upravo te uvjete koje je naša vlada tražila da uđu i koje su sada u pregovaračkom okviru EU. I to je činjenica i to moramo reći. Znam danas je bilo različitih izjava, neki koji su tražili tvrđi stav, neki su čak i rekli trebamo poboljšati odnose s Aleksandrom Vučićem, dakle bilo je tu podjela i unutar onih koji su potpisali ovu, ovaj zahtjev za nepovjerenje. Međutim, moramo poslati jasnu poruku na tim uvjetima hrvatska država inzistira i EU inzistira i oni se moraju ispuniti i u novom mehanizmu ponovno ponavljam ni jedna, ni jedan, ni jedno poglavlje Srbija ne može zatvoriti ukoliko prvo ne ispuni te uvjete, ne samo to Poglavlje 23. I oko graničnih sporova na kraju nemojmo upasti u jednu kritiku koju su često koristili oni koji nisu htjeli da Hrvatska uđe u EU, a danas ne žele da uđe u Schengen, a to je da imamo neriješena pitanja sa svim susjedima jer nije to tako. Imamo, itekako znamo gdje su granice RH. Ima određenih sporova.

Evo ovog dugog dana i iscrpljujućeg, zapravo možda više zbog neuobičajene polemike koja nije imanentna jednom tako visokom domu kao Hrvatski sabor. Ja poštujem inicijativu, apsolutno, nije nikakav problem, g. Pavliček, što se tiče opoziva. Čestitam, zahvaljujem. Ali mi je žao ne prepoznati, ja se slažem kada vi kažete da se brinete za interese građana, a ja vam hoću kazati, zar nije interes hrvatskih građana putovati bez viza u SAD? Zar tu ne vidite ništa, apsolutno ništa, nikakvo postignuće? Pa ne radimo to zbog papira nekog, itd. nego što aktivno sudjelujemo, što slušamo, obilazimo naše ljude. Mi razgovaramo s našim ljudima, ja vjerujem da i vi to na svojoj razini. Ja sam živio do '91. g. u Švicarskoj i znam, dakle imam jedno iskustvo rada, odgovornosti, discipline, navike i znanja. Vratio sam se ovdje i izvorni sam hrvatski diplomat. Ima ih, hrvatskih branitelja, generalni konzul, ne trebam ja vama sada tu sada, zašto bih ja vama govorio tko je što? Nema razloga ako sam ja siguran u tome i ako ja znam da kao izvorni hrvatski diplomat, onaj koji je vjerovao u slobodu, u samostalnost, suverenost hrvatske države, ako pronosim i promoviram hrvatsku državu i njene interese, onda znam što radim. S druge strane, kad sam bio i u Njemačkoj kratko veleposlanik, ne toliko dugo koliko ste vi mislili, ali dovoljno dugo da unaprijedim odnose i da kažem ono što treba reći, da sam inicirao i zaštitu integriteta i bl. Alojzija Stepinca u njemačkom javnom mnijenju. To je bio novi paradigmatski pristup. Pa gledajmo malo osjećaje prosperiteta države, građana, kako to običan čovjek može osjetiti? Ne mora on znati kako se taj ... [[Govornik se ne razumije.]] rejting, šta to znači, kako se to diže, tko to procjenjuje, itd., ali jača reputacija financijska hrvatska. Zar ulazak u šengenski prostor gdje sigurnost građana itekako važna, ne znači vama ništa? Pa hrvatski građani žele sigurnost, njega ne interesira ništa. Želi dobro živjeti, svoj na svome, da ima socijalni standard i sve one uvjete koje ima i svaki građanin EU, zato smo i ušli u zajednicu vrijednosti, vladavine prava, temeljne slobode i ulazak u eurozonu, utjecaj na rast hrvatskog ... [[Govornik se ne razumije.]] hrvatskih građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. To zapravo, vi se na to ništa ne referirate, a sve je to u interesu hrvatskih građana, a vi stalno mi govorite, ne znam, granica Prevlake, itd. Pa to se zna, gospodine! Ja idem i dalje, ja kažem predsjedniku Vlade i ministru vanjskih poslova, nemojte mi govoriti o Prevlaci i o granici na moru, pa mi znamo da je '46. do Bara bila Dalmacija. Dakle možemo i na taj način razgovarati, ali mi naravno poštujemo međunarodno pravo, međunarodno pravo, međunarodno pravo poštujemo i, i, i granice modernih država nakon raspada bivše države, ali to je nešto o čemu se može razgovarati, postoji jako puno država u EU koje nisu riješile granična pitanja, ali rješavamo sudbinu i pravo i Hrvata naravno u Hrvatskoj i u BiH. Ali evo vaša inicijativa, koliko je jako dobra ovdje, da me pozovete, hvala vam. Čak se i g. Komšić referirao u svom twitu na vašu inicijativu i kao, uzima je kao svoja političkom pobjedom, a vi ste me g. Grmoja jako razočarali, vi se služite rječnikom koji je nepristojan, koji je neodgojen i koji ne pripada u HS-u, prema tome, dobro sam rekao da je bolje vas dvaput izgubiti nego jedanput naći, vi ste odlično radili svoj posao kad ste dijelili akreditacije [[Upadica: Vrijeme.]] u Metkoviću na Maratonu lađara i ja vam želim da i dalje to radite. Hvala lijepa. Ministre zahvaljujem.

Prvo se želim zahvaliti, evo, svima koji su dosad sudjelovali u ovoj raspravi. Ali htio bih na kraju ipak nešto istaknuti. Mi smo uistinu, iako nas neki optužuju da smo u ovo ušli na nagovor nekih drugih, ušli samoinicijativno jer smatramo da ministar Grlić Radman nije odradio posao za koji je plaćen. Još jedanput napominjem, nitko ovdje od nas nije rekao da nije pokušao. Da se nije trudio, ali rezultat je nestao, nema ga, rezultata nažalost nema i to je na kraju mjerilo svega. U sportu mjerite rezultat, u poslu mjerite rezultat, u politici mjerite rezultat. Ovdje je rezultat izostao. Nije došlo do promjene Izbornog zakona u BiH ostaje i dalje tako, Hrvatići su i dalje na margini političkih djelovanja. Nije došlo do implementacije Sporazuma još iz 2004. g. između Hrvatske te ondašnje Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Hrvati su igrom slučaja, zahvaljujući Tomislavu Žigmanovu i njegovom umijeću pregovaranja ušli u Narodnu skupštinu i nemojte se kititi tuđim perjem.

To su procesi koji se u ovom trenutku dogodili. Kao što znate, pa Hrvati nemaju svog zastupnika u Skupštini Crne Gore. Nemaju ga. Izgubili su, podijelili se u dvije strane i nemaju ga. Ali ono što boli, tamo imaju zajamčenoga. Trebali bi imati jer je jako nizak prag, u Srbiji ga i nemaju. Što se tiče graničkih sporova, još jedanput napominjem, međugranična, međudržavna komisija za granice se nije sastajala u mandatu ministra Grlić Radmana. Hrvatska će obraniti svoje granice. Pa hrvatska noga, noga hrvatskog policajca vojnika, nikad nije stala na Vukovarskoj Adi ili na Šarengradskoj adi, a da ne pričam o 15 tisuća hektara hrvatske zemlje sa lijeve obale Dunava. Pa po čemu mi to štitimo onda naše vanjske granice? Po čemu naši građani smatraju da su sigurni? Nije kročila.

I tu se nismo pomaknuli sa mrtve točke, nismo imali razgovora, a vadiju se na to da je kriva korona, nije se moglo putovati i sl. Ali ja uistinu smatram da svi mi ovdje koji smo ostali želimo dobro hrvatskoj vanjskoj politici i hrvatskom narodu, kako u BiH, tako i hrvatskoj nacionalnoj manjini u R. Srbiji. Ali, ne bih htio, stvarno da moram doći u razinu vrijeđanja. Ja stvarno nisam, nastojao sam ovu polemiku držati na nekoj razini, imao sam niz prijedloga i dopisa iz Švicarske, reagiraj na ovo, reagiraj na ono, neću do te razine doći. Niti mi to pada na pamet. Ali, samo bih htio da i vi vladajući priznate svoje grijehe, a imate dovoljno grijeha, odnosno propusta. Nije sve tako bajno kako vi to prikazujete. Pa ovdje je bilo toliko, kad nemate dovoljno argumenata, onda se bavite sa neki stvarima kao što je Pelješki most. Kakve veze to ima sa ministrom vanjskih poslova i sa ovom tematikom o kojoj mi pričamo? Kakve veze ima ulazak u eurozonu, za koju mi iz suverenistima smatramo da je u ovom trenutku preuranjen, ima sa ministrom Grlić Radmanom? Apsolutno nikakve veze. Niz stvari koje ste vi ovdje naveli nisu dostignuća, pod navodnicima, ministra Grlić Radmana i njegovog resora. Mi smo konkretno naveli stvari za koje smatramo da se zakazalo i da se moglo bolje, kvalitetnije odraditi. I opet u cijeloj ovoj priči, koliko vi branite Tomislava Žigmanova i njega volite, nitko od vas nije, nitko od vas nije osudio Hidajeta Biščevića, ali ama baš nitko od saborskih zastupnika niti aktualni ministar. I to je zanimljivo i nemate argumenata, vi sad meni recite šta god hoćete. Vi ovdje argumenta nemate i nećete ga imati i to je poraz hrvatske diplomacije jer tako se diplomacija ne vodi. Ne može jedno reć danas veleposlanik, a sutra ministar kojem je ovaj nadređen reći nešto drugo. Ne može. Ako smo ozbiljna država, ajmo onda biti ozbiljna država do kraja. I ja sam ovo stvarno pokrenuo sa inicijativom, s namjerom da ukažemo na problematiku. Naravno da smo svjesni da mi kao oporba ne možemo promijeniti odnos snaga i da će ministar sutra dobiti povjerenje većine, ali da ukažemo na određene probleme i da nema pomaka. Ja se zahvaljujem svima u oporbi, koliko god vi sad optuživali, vidimo, dali su vam potporu lijevi, desni, ovo, ono. Ali to samo pokazuje da je 99% oporbe nezadovoljno sa radom ministra. Bez obzira što je ovo pokrenula stranka krajnje desnice, kako nas mnogi prikazuju i ja još jedanput zahvaljujem i kolegama iz Mosta što su ostali do kraja, zahvaljujem svim kolegama koji su potpisali i pokazali kolegijalnosti. Mi smo ostali do kraja. Časno. Poginemo, ali časno. Ali smo dali svoje argumente i mi te argumente imamo. Vi ih nažalost u ovoj cijeloj priči niste imali. Nažalost niste imali. Jer u konačnici, opet vam govorim jednu stvar. Ja nikome ne osporavam trud.

Hrvatska i ovdje prisutni ministar nisu iskoristili, ova vlada niti jedan mehanizam kojeg imamo na raspolaganju da zaštitimo hrvatske nacionalne interese. Govorio sam ovdje prije u ovoj raspravi o odnosu prema Srbiji, govorili smo dosta, posebno moj kolega Raspudić vidim da kolege iz HDZ-a jako boli to, dakle da ga spominju čak i kada ga nema ovdje i danas su mu zapravo napravili najbolju moguću reklamu, posebno kolega Kapulica kada mu je izvukao izjave u kojima je kritizirao i sadašnjeg predsjednika Milanovića.

Tako da sami sebe demantiraju i tu se pokazuje koliko su pogubljeni, koliko su naši argumenti zapravo ovdje snažni i koliko se pokazuje da je Hrvatskoj konačno potrebna jedna suverenistička politika i ljudi poput Nina Raspudića koji su uvije na liniji hrvatskih nacionalnih interesa. A ne oni koji su poslušnici, koji su čate, koji dakle slijede onu maksimu kako je rekao kolega Raspudić, veži konja gdje ti aga kaže. I to je politika koju podupire današnji Plenkovićev HDZ. Nažalost to smo mogli vidjeti i za vrijeme predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kada je Ante Deur tamo sjedio i kada je zapravo bilo čak zabranjeno da predsjednica Kolinda spominje velikosrpsku agresiju. Ja ne znam je li gospodin Deur sudjelovao u tim pregovorima s Aleksandrom Vučićem, ali i to je bilo, i to je bilo dogovoreno što je nacionalna veleizdaja. Isto kao što je dakle veleizdaja i ja ne bih bio ovako blagonaklon kao kolega Pavliček kao eto nešto ministar Grlić Radman dobro radi ali to nije dovoljno. Ne, ministar Grlić Radman i za to smo iznijeli dokaze ovdje prikriva korupciju, ministar Grlić Radman nije napravio niti jedan potez nakon dakle ovaj ovoga što je Bundestag napravio niti je pozvao veleposlanika Njemačke na razgovor, niti uputio prosvjednu notu, niti je reagirao na bilo koji način. Niti je Hrvatski sabor, evo tu je potpredsjednik Sanader, je li išta Predsjedništvo sabora napravilo, je li predsjednik sabora sazvao Predsjedništvo da se uputi dakle određeno pismo Bundestagu. Ništa. Nula. Zero. Dakle, iznio sam primjer i ovih ljudi koji su mi se javili, dakle obitelji nestalih iz Sotina koji su prevareni, prevareni su od Kolinde Grabar Kitarović i od Ante Deura, prevareni su i od ministra Grlića Radmana, sami dižu tužbe u Srbiji i dobivaju tužbe za nematerijalnu štetu bez ikakve pomoći niti ih je itko upitao za zdravlje, niti ih je itko upitao treba li vam pomoći u financiranju odvjetnika i svega ostaloga. Dakle, to je hrvatska politika. I ja danas ovdje iz protesta protiv te sluganske, poslušničke politike neću govoriti o Švedskoj i Finskoj, ono što mene zanima to su hrvatski nacionalni interesi. Hrvatski nacionalni interesi.

To je nacionalna i suverena, suverena politika i to očekujem od ove vlade, od ovoga ministra, ali to nažalost hrvatski narod ne dobiva.

Vi vrijeđate, vi niste nikakav suverenist, vi izopačen o lažete jer nešto ne znate, vi ste čovjek koji čak nemate poštovanja ni prema vrijednostima osim u svom političkom aktu.

Vi niste zaduženi za komentare ovdje. Marko Milinović Litre, replika izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Evo kolega Grmoja prešli smo na prvu temu, vratili smo se nazad na jutro. Tema je Švedska i Finska, kontekst NATO-a, NATO saveza, pa ću vas ja pitati pošto je Croatia first ovaj krilatica koju mogu potpisati, mi smo član NATO saveza imali smo jedan ogroman incident koji je ja bih rekao ostao zaboravljen, a to je pad drona koji je težak više od 6 tona, dugačak više od 14 metara, u centru u gradu svih Hrvata pao i dan danas ne znamo što se dogodilo. Ja smatram da mi imamo koristi od NATO saveza, ali nam on treba služiti kao oružje odnosno još jedan dodatak, a ne kao glavna osovina hrvatske nacionalne sposobnosti, vojnih kapaciteta i vojne spreme. Mi očito nismo bili spremni za nešto tako što je pokazalo jednu veliku nesigurnost u nacionalnom, nacionalnoj sigurnosti [[Upadica: Vrijeme.]] pa želim vaše mišljenje o tome.

Ne može se dogoditi da dvije, kroz dvije zemlje članice prođe taj dron i da nitko ne odgovara. Dakle, moraju se utvrditi propusti tko je odgovoran kako se to ne bi više ponovilo. Dakle, definitivno to treba ispitati, ali to je koristilo u jednom trenutku vladajućima koji su plašili javnost s tim jer su tada bile u jeku afere mislim svakog dana imamo nekakvu aferu nekog HDZ-ovog ministra ili HDZ-ovca, ali tada je to predsjedniku Vlade koristilo jer su bila uhićenja Horvata pa se plašilo s tim dronom, kad je to prošlo, sad je ova priča oko drona završena. Tako da, slažem se s vama da bi to definitivno trebalo ispitati, utvrditi propuste kako se ti propusti ne bi ponovili. Umjesto da bude hrvatska politika čvrsta i žestoka, u ovome slučaju po pitanju ulaska Švedske i Finske i da iskoristi Hrvate u BiH, da se stavi to na stol i da riješimo jednom taj problem zasvagda, oni sluganski, poltronski, kao bit će, bit će, rezultat toga jeftinija, ma šta ste napravili vi za Hrvate, kolega Kapulica?

Pa dobro, pitanje nije bilo upućeno meni, dakle bila je nekakva konstatacija prema kolegama iz HDZ-a, dakle ja se mogu složiti da Hrvatska treba voditi suverenu nacionalnu politiku. Mi nismo velika sila, mi nismo velika zemlja, mi ne možemo sigurno ostvariti sve što mogu velike sile koje dakle mogu i nekakve druge interese koji nisu ovo što mi tražimo, mi ne tražimo kruha preko pogače, mi tražimo da se poštiva Dayton, da se poštuje Ustav BiH, presude Ustavnog suda. Neke već sile od nas, a posebno ove najveće sile mogu u tim međunarodnim odnosima tražiti puno više, biti puno bezobraznije, mi trebamo tražiti partnere, pokušati partnere uvjeriti dakle da je ono što tražimo realno, ostvarivo i da to zaslužujemo, je li?

E sada, nema vašeg kolege, ali meni je žao zbog toga, a to je jedan od ... [[Govornik se ne razumije.]] mojih bilo, on je pak rekao i to 2020., ne 2010., kolega Raspudić, da treba jasno staviti do znanja, da ne samo da Hrvatska neće podržati europski put BiH, već da će i blokirati dobivanje statusa zemlje kandidata dok se ne promijeni Izborni zakon. Znači znamo da u trenutku dok Milanović to govori, Izborni zakon nije promijenjen, on inzistira na Izbornom zakonu [[Upadica: Shvatio sam pitanje.]] pa me zanima koje je tu zapravo stajalište? Dakle, izjave su različite. Kolega Raspudić 2020. kaže da bi trebalo uvjetovati dakle BiH u ispunjavanju nekakvih uvjeta, rješavanje Izbornog zakona za pristupanje EU, predsjednik Milanović 2022. kaže da bi trebalo, bez obzira na neriješeno hrvatsko pitanje, BiH uključiti u EU, na taj način je možda stabilizirati, maknuti od tog ruskog utjecaja. Okolnosti nisu iste, to vam je jasno da imamo rusku agresiju u Ukrajini, imamo opasnost eskalacije krize u BiH preko R. Srpske. Nisam siguran da bi mi kočenjem dakle BiH u tom putu ostvarili svoje interese jer tko ne želi europski put BiH?

Poštovani kolega Grmoja, evo ja sam na kraju ove zadnje rasprave jer sam tako odgojen dao ruku kolegi Grlić Radmanu jer poštujem instituciju ministra, bez obzira što se ne slažemo na što mi je čestitao, ali rekao evo, dobili ste i 33. zastupnika koji podržava vašu inicijativu, a to je unitaristička bošnjačka politika, to je Komšić, to je Izetbegović. Zar vi smatrate da smo mi ovom inicijativom koju su i vaši zastupnici potpisali, unijeli razdor i napravili štetu hrvatskom narodu u BiH? Ja osobno smatram da ne jer smatram da je upravo ovo bit demokracije, da ukazujemo na probleme na jedan kulturan način i da nijedna politika nije sveta krava, pa tako ni politika HDZ-a, kao ni danas-sutra politika bilo koga od nas ako budemo dio ili budemo vlast i zato je opozicija tu da kvalitetno kaže koji su problemi s njihove strane. Da smo tražili opoziv Grlića Radmana jer se petlja u BiH. Tada bi nas oni puno više slavili i rekli, evo vidite, čak i u Hrvatskoj ovi kažu da se Hrvatska ne treba petljati u BiH, kao što je nekad tvrdila ova lijeva opozicija, malo su se popravili osim Možemo!, njih još treba popravljati. Dakle ovi ostali su puno bolji nego što su bili. A ovaj, ono što je ovdje meritum, dakle i tko je naštetio položaju Hrvatske? Premijer Plenković ovdje sa svojom izjavom da je predsjednik Milanović, kada je rekao prvo sapun onda parfem, zapravo ovaj, doveo do toga da Bošnjaci odustanu od izmjena Izbornog zakona. Pa oni su nas već tri puta preglasali. Dakle ne može Milanovićeva izjava sada biti razlog da Bošnjaci ne pristanu na izmjene Izbornog zakona kad su nas tri puta već do sada preglasali, a [[Upadica: Vrijeme.]] ta izjava uopće nije sporna, ako ćemo ovaj ili onaj Gubi pravo. Završne rasprava, prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana Zdravka Bušić.

Na čas mi je nekako zvučalo kao da smo se opet vratili na onu prijašnju točku, ali mislim da smo sada na pristupanju NATO-u. Evo, ja ću nastaviti ondje gdje sam stala u pojedinačnoj raspravi, ali sad samo govorit ću u ime kluba. Klub HDZ-a doista će podržati i to snažno i jasno i glasno podržati ove prijedloge i danas, mislim doista završavamo jednu odnosno evo, ovom raspravom završavamo jednu dobru priču i za NATO savez pa i za našu doista i za našu sigurnost. Danas se je dosta raspravljalo i naglašavalo i evo, ponovno se to ovaj nekako naglasilo u ovim evo par minuta, kako bi se neki ucjenama, evo ajde ili nazovimo obvezama ili uvjetovanjima, nazovimo kako god mi to želimo, ali to je zapravo postavljanje uvjeta pa ja bih nekako molila kolege da promislimo koliko su ti uvjeti i uvjetovanja donijeli koristi. Ikada, ne samo Hrvatskoj, nego bilo kome.

Oni su bili jasni, znači to neće oni odgovoriti, nego će to biti stvar suda. Ne može se baš tako izručivati ljude i ja mislim da mi apsolutno sada ne slažemo s Turskom da oni to sada i oni to neće kao demokratske države, države koje imaju vrlo stabilnu demokraciju, oni imaju svoj način na koji oni to čine i rade i budite sigurni, ja bih se usudila reći da će oni, teško će oni biti izručeni, pa ja mislim neće nikada.

Je li to bilo u redu? A mi danas jednoj Švedskoj i Finskoj, državama koliko razvijene demokracije, s toliko razvijenim svim, svim elementima funkcioniranja jedne države, jedne, jedni jako gospodarstva, jake .../nerazumljivo/... jakog obrambenog sustava, da mi nešto uvjetujemo, molim vas, gospodo, ja mislim da stvarno je to više politikantstvo nego li bilo kakva nada da bismo time nešto, pa bilo, pa najmanji rezultat ostvarili. Tako da, ja mislim da smo puno toga promašili u raspravama danas, što se tiče te teme i zato se želim, a osim toga, 2017. g. kad je Crna Gora ulazila u NATO i kad je Hrvatska doista podržala Crnu Goru, pa samo si zamislimo što će, što bi danas značilo da slučajno Crna Gora nije ušla u NATO 2017. g. Vjerujete gospodo, ne bi nam bilo jednostavno. Ne bi nam bilo jednostavno bi li nam Jadran bio sada, zapravo slobodan. I koliko bi Hrvatska bila zaštićena opasnosti da kroz Otrantska vrata uđe, uđu oni jednostavno sa svojim ratnim brodovima u prostor Crne Gore odnosno u zaljev Boke Kotorske.

Katarina Peović, gubi pravo, nema je. Miro Bulj u ime Mosta, izvolite.

Da li Hrvatska može nešto uvjetovati ili ne kao punopravna članica NATO-a i europske integracije? Ajmo se mi vratiti kako je Hrvatska prošla, prolazila put da bi ušla i europske i sjevernoatlantske integracije. Morali smo pohapsiti sve generale, poniziti Domovinski rat i te najveće vrijednosti, sjećate se riječi Vladimira Šeksa nakon sastanka Stjepana Mesića, krivokletnika elementarne nepogode i Ive Sanadera, kada je Šeks izjavio, kao predsjednik Sabora tada uhititi, locirati, transferirati i procesuirati Antu Gotovinu.

Međutim, Hrvati u BiH u ovome slučaju od Hrvatske su ostavljeni sa strane.

Međutim, na kraju je on zakazao, na kraju je i on podvio rep u jednom ključnom trenutku kada je trebao biti baš oštar, međutim u tom trenutku on je zastao. Zato ministar mora priznati da Hrvatska mora više cijeniti Hrvate u BiH, interese Hrvata u BiH bez obzira na Finsku i Švedsku i njene interese, Finske i Švedske. Meni je veći prioritet Hrvati u Bih nego Finska i Švedska ne omalovažavajući ih, ali nama nisu našoj politici. Našoj politici nisu jer mi nismo apsolutno niti progovorili po meni ovo što je Zoran Milanović kao predsjednik zastupa tribala je zastupat cila vlada i predsjednik bez obzira tko je predsjednik i ovaj iz koje političke opcije. Međutim, hrvatska vlada na čelu sa premijerom i ministrom Grlićem nema tu snagu jer poštivaju isključivo i samo briselske upute. Isključivo i samo, a ne interese hrvatskog naroda i moramo biti čvrsti i žestoki. Ja bi sad citirao jednoga narodnoga tribuna prije Drugog svjetskog rata, bit će, bit će neprimjereno koji je Pavao Krce, koji je održao jedan govor značajan čak je ušao kao čovjek koji nije imao ni osnovnu školu ušao je u beogradsku onda skupštinu. Ali jednoga dana ću to reći, možda sad nije vrijeme kasna je dob, to treba u … [[Govornik se ne razumije.]] satima kad je veća pozornost javnosti i to ću jednom citirati. Niti čvrstoću, ni žestinu.

Zbog čega smo ih ostavili razapete na križu?

Oni su tamo ispod razine nacionalne manjine. Ti ljudi su zaboravljeni Livno, Tomislavgrad to su susjedne općine, gradovi, mislim to je isto tijelo. Ne stanemo li čvrsto i žestoko uz te ljude, ne uvjetujemo li u datim trenucima kad imamo prigodu kao što je bio ovaj slučaj kod ulaska Švedske i Finske bez obzira kakve su one demokracije one gledaju svoj interes i gledat će svoj interes, neće oni gledat interes Hrvata u BiH. I jednakopravnost Hrvata u BiH tj. unitaristička politika je prevladala u Ministarstvu vanjskih poslova RH i u Vladi RH. Unitrativistička politika, barčaršijska politika koju je promovirao najviše evo Izetbegović, Stipe Mesić i ta šutnja glasna i otpor za borbu nad Hrvatima i uvjetovanje ako triba za Hrvate [[Upadica: Vrijeme.]] je ovde vlada zakazala. Pa kolega Bulj je povrijedio 238. vrijeđajući inteligenciju nas zastupnika jer priča ovdje da su Hrvati u BiH ostavljeni i zašto smo ih ostavili, a pri tome priča kako se slaže s ovim što radi Milanović, a zaboravlja da je upravo Milanović tamo 2010. išao u BiH i pridonio ovom statusu Hrvata u BiH podržavajući Komšića i politiku Bošnjaka.

A što se tiče politike HDZ-a prema Hrvatima u BiH ona je apsolutno grobarska.

U ime predlagatelja poštovani ministar Gordan Grlić Radman.

Hvala lijepa, drago mi je.

Pa mislim ovo je danas jedna bila izuzetno važna vanjskopolitička tema koju treba sagledavati sveobuhvatno, koju treba sagledavati u onim počecima samostalnosti hrvatske države koja je kao mala država trebala dokazati, afirmirati svoje vrijednosti da bi u međunarodnoj zajednici opravdala priznanje, međunarodno priznanje. To je bio najteži put. Naravno trebalo je izboriti slobodu što nije bilo jednostavno. Članstvo u NATO-u 2009. godine jedan transformirani NATO koji jamči sigurnost i obranu bio je sasvim jedan prirodni cilj hrvatske vanjske politike, predsjednika Tuđmana koji je znao da Hrvatska pripada zapadno civilizacijskom krugu. Tako da članstvo u NATO-u znači i prihvaćanje vrijednosti NATO-a, načela solidarnosti i otvorene politike. Švedska i Finska, danas je puno o tome bilo govora, su zaželjele članstvo i Hrvatska ih snažno podržava jer je to smisao zajedništva, smisao savezništva. Finska i Švedska gospodine Bulju su članice EU, ja pretpostavljam da vi osim što ste gradonačelnik Sinja vjerojatno imate i tu jednu širu sliku vrlo kompleksnosti međunarodne zajednice. Znači mi nismo sami u svijetu. Svijet to je jedna kompozicija država raznih interesa, puno aktera gdje vi trebate opstati kao mala država, gdje trebate razgovarati, pregovarati, biti uključeni, ne biti konfliktni kao što vi ovdje sada ističete predsjednika Milanovića koji kažete da je žestok, da zna koji su ciljevi itd. Kad vi pogledate predsjednika Milanovića uz svo dužno poštovanje trebamo opet imati u vidu činjenicu što je on radio dok je bio premijer. Dok je bio premijer što je učinio za položaj hrvatskog naroda u BiH, a tada su bile situacije i mogućnosti puno povoljnije. Puno je toga zacementirano ostalo. Najgore je znate kad ide temelj, na temelj, kamen na kamen onda je puno teže razgrađivati. Ovo šta radi hrvatska vlada, meni je žao gospodine Bulj, pa ja vas gledam ovdje i ja vas poštujem da ne vidite, da ne vidite, zaslijepljeni ste mržnjom. Ne možete nikoga u Hrvatskog naći boljega od ove vlade i od Andreja Plenkovića. Razmišljate malo o tome, znate čovjek što više zna to je kompleksnije. Sokrat kada je bio u najvećem stupnju znanja bio je slavljen, on je tada rekao sad tek znam da ništa ne znam. Pa to je najveći čin intelektualne poniznosti. A vi mislite da je to sve jednostavno, samo tako. Milanović je rekao i gotovo. To je parola gospodine Bulj. Kakve mehanizme političke ima, ima tu Milanović. Pa Milanović je toliko štete napravio za hrvatsku reputaciju u međunarodnom svijetu. Ugrozio je sve njezine vanjsko političke ciljeve koje sada slijede. Pa to se sve odražava, reflektira na standard hrvatskih građana, na jednu problematičnu Hrvatsku. Zar ste htjeli dovesti Hrvatsku u takvu jednu poziciju. Jel vi pratite sve te procese koji se događaju? Kako ćete ako ste vi ovdje kaže niste i gospodin Grmoja je rekao nije Milanovićev kao da postoji nekakav sindrom podsvjesni pa to ističe.

Znate nekada vam u Istanbulu na dvoru sultana bila jedan poseban položaj ljudi koji su se zvali evetefendija. Njihov je posao bio samo da gospodaru, klimali su glavom. Dakle, vi ste ovdje, ovdje zagovarali [[Upadica: Dobro ste opisali.]] znači Milanović zagovara blokadu ulaska Švedske i Finske u NATO ako se ne riješi izborni zakon. Kakva je to recite mi trgovina? Kakva je to ucjena? Pa to nije praksa u državama, demokratskim državama Europe, svijeta, EU. Da ove dvije zemlje ucjenjujete izbornim zakonom. Promjena izbornog zakona se rješava na drugi način i to rješava hrvatska vlada, ali dogovorima, razgovorima sa saveznicima, s partnerima, a ne ovako znate po nekakvim preko koljena rješenjima. Jer Milanović nema apsolutno nikakvo rješenje za ništa osim što ima parole i ljudi koji su možda tu ograničeni u nekim znanjima pa možda su uz to još i tvrda srca oni to prihvaćaju i smatraju da je to nešto što je jako dobro, a ne razmišljaju o tome više. Jer politika znate nije, nije nešto što je samo tako, svatko se može baviti politikom to je točno. U sabor može ući svatko, ali tako je e, ali da biste bili laborant morate znati gledati kroz mikroskop, pa tako … [[Upadica se ne razumije.]] pa ja znam gledati kroz mikroskop gospodine Bulj [[Upadica: Miro ne dobacujte.]] a sada ako vi znate svaka vam čast, ali bilo bi dobro isto tako … [[Upadica se ne razumije.]] da politički razmišljate i mislite. Ovdje je vaš govor, govorite isto tako o gospodinu Raspudiću koji je koliko se sjećam u prosincu 2020. godine govorio blokirati kandidacijski status BiH, blokirate ruski put ako se ne riješi izborni zakon. A sada je stao ovdje uz Milanovića, daj BiH kandidacijski status. Pa zašto, pa nitko nije protiv kandidacijskog statusa BiH, pa upravo je to rješenje. Što vi zapravo želite? Gdje je vaša konzistentna politika tu? Pa tko više nego hrvatska vlada želi kandidacijski status BiH. Ali da bi se to steklo treba se ispuniti određene uvjete, a to je odradio u politički sporazum koji je 12. lipnja potpisan u Bruxellesu upravo Andrej Plenković. A što je napravio Zoran Milanović? Bio je u Madridu. S nikim nije razgovarao. On je posjetio sada Maltu. Zašto vaš predsjednik Zoran Milanović nije posjetio Pariz? Zašto vaš Zoran Milanović nije posjetio Rim, Berlin, London, Washington? Prema tome gospodine Bulj što se tiče položaja hrvatskog naroda i brige, nemojte vi brinuti. Mi brinemo dovoljno, a vaša briga ovaj vi brinite svoje brige jer imate puno posla u Sinju i tamo morate se pokazati kao jedan gradonačelnik koji brine za interese građana.

Uvijek ponavlja iste riječi, ponavlja iste riječi, vrijeđa hrvatsku diplomaciju. Želim zbog svojih kolegica i kolega, zbog časnih ljudi, zamjeram vam što vrijeđate jednu takvu plemenitu disciplinu i ljude koji su odgovorni. Hrvatska diplomacija je ponosna i časna, a to što vi govorite ja neću dopustiti naravno. Neću dopustiti argumentima, pa ću vam reći da je hrvatska diplomacija ugledna hrvatska diplomacija što god vi mislili o njoj. Vama bi kolega Grmoja vi ste mlad čovjek, pred vama je kako god svaki čovjek ima perspektivu i … [[ne razumije se]] prema harmoniji života, ali kod vas je nekako nomen est omen. Ja bih vam preporučio onu narodsku, pučku koja kaže: „Govorite mudrije, ne glasnije. Cvijet raste na kiši, a ne na grmljavini.“ A tako vam je i u poslu, tako vam je i u politici. I hoću vam reći nema korupcije u Ministarstvu vanjskih poslova. Da Damir Božić i Petra Juras su odgovorni i kvalitetni profesionalci, dakle sve je i sve što radite, radite i čekajte u pravosudnom postupku, a nemojte na taj način politikom iz govornice utjecati na rad suda. Gospodin Sabljak znači nema korupcije. To je davno riješeno, ali gospodin Sabljak se ogriješio o kodeks Ministarstva vanjskih poslova jer je napravio tešku povredu službene dužnosti. Ali eto idemo se vratiti zapravo na ono što je tema danas. Uz sve ove rasprave koje smo imali od 9 sati pa nadalje, ja bih svejedno rekao suma sumarum da su bile dobre rasprave, da su zastupnici koji razumiju, naravno oni razumiju, tko ne razumije taj neće nikada razumjeti da sa stajališta Hrvatske koja je odgovorna zemlja članica prije svega Europske unije u kojoj su ove dvije zemlje i naravno kao odgovorna zemlja članica NATO-a koja zastupa politiku otvorenih vrata koja je isto politika NATO-a dakle da se u okviru NATO-a dosljedno zalažemo za politiku otvorenih vrata za sve one zemlje europske zemlje koje se žele pridružiti i koje ispunjavaju te kriterije za članstvo. Tako da pristupanje Finske i Švedske savezu možemo apsolutno obje ručke samo podržati i time učvršćujemo i sigurnost ne samo NATO-a, nego i hrvatsku sigurnost. Te su zemlje također i Hrvatskoj pomogle. Treba imati te pokazatelje koji su mjerljivi pokazatelji. Znate ne možete to vi ispolitizirati i tako siguran sam da Hrvatska kao i ostale članice saveza naravno svoje članstvo u NATO-u vidi kao trajno jamstvo vlastite sigurnosti. I naravno da taj nastavak proširenja NATO-a on sigurno jača i kompletni sigurnost transatlanskog prostora Europe. NATO je uvijek bila zapadno sigurnosna opna zapadnog društva. Ona će to i ostati, a sigurnost građana sigurno će biti dodatno osnažena. Osobito još ulaskom u schengenski prostor. Ono što je bitno govoriti, raditi u interesu građana ne floskule, ne konfubulacije, ne tako generaliziranje, nego zapravo ono što radi ova Vlada da se to osjećaj da to običan građanin vidi.

Naravno da šireći savezničko područje zajedničkih vrijednosti izravno jačamo i vlastitu sigurnost i tu možemo uvijek naglašavati tu komponentu vlastite jačanje sigurnosti. Ja sam siguran i uvjeren sam da ćete sutra vi saborski zastupnici prepoznati važnost članstva Finske i Švedske i da ćete pružiti podršku, da ćete dignuti ruku ovom povijesnom jačanju i proširenju NATO-a i da ćemo pokazati Europi i svijetu da Hrvatska razumije, da je Hrvatski sabor razumije taj trenutak da smo zreli kao društvo kao što smo mi tražili 2009. godine kada smo postali i ranije naravno. Kada smo tražili partnere tada je bilo jako važno imati partnere imati one zemlje koje će nas poduprijeti u našem ostvarivanju vanjskopolitičkog cilja to je članstvo u NATO-u. I kada je netko govorio o Crnoj Gori, upravo je gospođa Zdravka Bušić fantastično objasnila kako je Hrvatskoj znači zbog vlastitog, vlastite sigurnosti bilo važno snažno poduprijeti Crnu Goru prema NATO-u upravo s obzirom na činjenicu da se sigurnosno zatvori taj južni bok. I kako se Dubrovnik nikada ne bi ponovio jel '91. godine i time ulaskom naravno i Albanijom od Jadrana smo načinili jedan sigurnosni prostor NATO-a. Dakle, to je Jadransko more i hrvatsko i talijansko i slovensko ono je znači postalo NATO more i naravno kako bi se prije svega Crna Gora odvojila od utjecaja trećih zemalja, a vi znate na koje zemlje ja mislim. Mi sada sa Crnom Gorom imamo iako je vlada i nestabilna imamo izuzetno dobre odnose, meni je žao da smo ovdje samo se iscrpljivali na pitanju naravno BiH koja ostaje vanjskopolitički interes, temeljni vanjskopolitički interes RH i ove vlade, da smo govorili i o Srbiji koja naravno i položaj Hrvata u Vojvodini ono u Srbiji i dalje je u fokusu našega interesa, a da se nitko nije osvrnuo na Crnu Goru, na Boku Kotorsku, na kulturnu hrvatsku baštinu Boke i Kotorske, Crne Gore, da nitko nije govorio o povratu školskog broda Jadran, da nitko nije govorio o obilježavanju logora Morin. Naše generacije ne znaju šta se dogodilo u Morinu. Ja ne znam je li znate vi, ali ja sam prošle godine 3. listopada zajedno sa crnogorskim ministrom koja je bila i hrabro s njihove strane obilježio 30 obljetnicu stradanja logoraša. Tu je bilo 364 logoraša, 4 su ubijena, 152 je bilo branitelja, ostalo civili. Kasnije su zbog zlostavljanja i torture mnogi preminuli. I tu je važno njegovati sjećanje i za crnogorsko društvo je to važno kao jedna opomena kako se ne bi to ponovilo. Mi ćemo evo Crna, Crna, Crna Gora će postaviti spomen ploču u Morinju, a vjerojatno i u Kotoru, a s druge strane mi ćemo na Visu postaviti spomen ploču njihovu crnogorskom admiralu koji je 1991. godine u rujnu se samoubio jer nije htio ratovati, gađati ciljeve u Dubrovniku, on nije htio uništavati hrvatski narod i to je on kazao u svom oproštajnom pismu da crnogorski narod neće uništavati narod koji mu nije ništa skrivio, otprilike tako. Tako da tu ima gospodine Bulj znate, tu trebate trajno raditi, to je sitni vez, to nisu parole. Obilježavanje takvih događaja.

Jel ovo Hrvatski sabor? Jel ovo obraz i čast i dostojanstvo hrvatskih sabornika?

A što vi znate o tome? [[Upadica: Da je to bilo narodno, a sad je vaše.]] A što vi znate što je to bilo? [[Upadica: To znam.]] Ne znate ništa, govorite napamet, a ja ne ulazim u vašeg, u vašeg djeda i oca i tetku, ne interesira me, ali, ali to je vrlo bijedno, ispod svake razine kulture. Tako da gospodine Bulj možete se sramiti ako imate obraza. Hvala lijepa. … [[Upadica se ne razumije.]] Rekao sam vam na kraju što mislim o vama. Htio sam ovo završiti i hvala predsjedavajući u jednom tonu, međutim ministre ja ne znam uopće, čudim vam se. Da s toliko godina, s toliko iskustva ste uzeli sebi za pravo možda biste meni i mogli docirati. Možda bih mogao povjerovati u svaku vašu priču, međutim jedna razina s kojom idete docirati nekome tko ili za koga se često puta iz vladajuće većine naziva ga se panjem vjerojatno aludirajući na to da nema školu, a svi znamo zašto je nema, on i cijeli niz ovakvih ljudi. Hvala vam što ste prvo evo cijeli dan bili tu. Ono vrijeme koje ste bili odsutni vjerojatno je bio jedan nedostatak argumenata vezan za Sabljaka.

Hvala vam lijepa, vi ste mi zamjerili što sam ovaj bio odsutan pa valjda sam i ja imao, imam pravo, ja sam danas pojeo samo 3 sendviča, pa valjda mi ne zamjerate što sam u nekom trenutku otišao i pojesti jedan sendvič. Ali ja sam vas gledao. Dakle, dok sam jeo sendvič ja nisam zapustio to. Ja sam došao ovdje pokazati vam poštovanje i slušati raspravu, ostao sam cijeli dan jer meni je doista važno čuti apsolutno svaki govor tako da ja vas uvažavam.

Hvala predsjedavajući. Nemam se na koji drugi pozvati. Ja sam jučer bio cijeli dan tu. Danas cijeli dan, pojeo sam jedan obrok i najmanje je to važno. Ovaj gospodin do mene jučer je cijeli dan bio u Saboru Mario Kapulica cijeli dan. Sinoć je otišao dakle dolje na opožareno područje. Jedan jedini kolač.

Sljedeća replika Nikola Grmoja.

Izvolite. … [[Upadica se ne razumije.]] Izvolite Grmoja.

Jel' tako? Onda ste došli ovdje na kraju 10 minuta hrvatskom branitelju koji je sa 18 godina otišao u rat, bio na svim bojištima držati predavanje o logoru Morin. Dobro ste prošli. Da sam ja Miro Bulj ne znam kako biste izašli iz ove sabornice da vi držite koji niste vidjeli rata da vi mi držite predavanje o logoru Morin. Samo toliko i nemojte pričati priče o nekulturi. Vi ste najnekulturniji čovjek koji je sjedio i govorio ovdje u Hrvatskom saboru jer ste vaše izlaganje počeli osobnim uvredama jer argumenata nemate. A što se tiče argumenata vi zapravo nemate uši za argumente. Čudite se kada uvrijedite mnoge, kada koristite riječ koju ja stvarno nikada u životu ne koristim i najednom se okrećete, dolazite ovdje kod predsjednika Jandrokovića i pitate što ste rekli. Dakle, vi zapravo niste svjesni što govorite. Pa kako vas nije sram gospodine Grmoja? Kako vas nije sram ja vas pitam. Pa mlad ste čovjek, obrazovan ste čovjek nadam se, a da se tako ponašate. Stvarno ste ispod svake razine.

još više, vjerojatno je li ali gleda se ovaj prijenos gleda.

Direktno je prijetio ministru kako bi on prošao da je nešto rekao njemu. Pa ovdje u Saboru smo zato da govorimo, a nismo zato da se fizički obračunavamo i to je stvarno ispod svih razina.

Ja sam rekao da sam hrvatski branitelj koji je prošao cijeli rat i da mi netko to govori dakle da bi prošao tako kako bi prošao. Ja nisam hrvatski branitelj, nisam prošao ovaj cijeli rat, nisam rata vidio.

Gospodine Grmoja dobili ste opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika. … [[Upadica Radman: … ne razumije se]] Pa tužit ćete ga za klevetu. Miro Kapulica replika.

Ne znam, pretpostavljam da to izuzima ono razdoblje Franje Tuđmana i Gojka Šuška tada je bilo dobro pretpostavljam. Sjećam se bagera u Hercegovačkoj banci, sjećam se pokušaja uvođenja samouprave i sudbene Ante Jelavića i njegove kampanje jer sam sudjelovao i tamo sam dobio šećer i … [[ne razumije se]] sam na inzulinu.

Nisu se protiv članova Radničke fronte dizale fabricirane optužnice.

Hvala lijepa. Ovo što je rekao gospodin Kapulica, ali pazite s jedne strane je dakle dvije su razine pomoći. Znači politička i pravna za njihov položaj koji je narušen promjenom Izbornog zakona, a s druge strane jačanjem financijske pomoći i raznim projektima infrastrukturnim.

Tako smo pomogli Sveučilišnu bolnicu u Mostaru, Hrvatsko kazalište u Mostaru, razne druge institucije od Hercegovine do Posavine, do Srednje Bosne. Prema tome tamo sve gdje Hrvati žive oni se natječu, šalju projekte i oni su s te strane zadovoljni sa pomoći koja dolazi od hrvatske Vlade. Poštovani ministre detaljno ste u svojoj završnoj riječi pokušali objasnit svim zastupnicima koliko je važno održati ulazak Finske i Švedske u NATO i da je to upravo važno i zbog Hrvata u BiH, jer čak je i kolega Grmoja u svojoj pojedinačnoj raspravi rekao da je važno da uvjerimo svoje prijatelje u Europi koliko je ozbiljan problem Hrvata u BiH i da jedino ako ih uvjerimo u to oni će nam pomoći da ustvari taj problem riješimo. A sada koliko je onda štetno kada jedan dan svim tim prijateljima u Europi kažemo mi uvjetujemo ulazak Finske i Švedske u NATO u ovoj situaciji kada Rusija ima agresiju na Ukrajinu, kada prijeti agresijom i Finskoj koliko je to komplicirano i nakon toga ih onda uvjeravati ali mi Hrvati imamo problem u BiH pomognite nam vi ste to detaljno objasnili ali očigledno ne vrijedi.

Treba poštivati njezin teritorijalni integritet. Pitanje je ovdje i sigurnosti naravno nacionalne sigurnosti.

To se postavlja znate ozbiljno pitanje. Tu imate puno aspekata i pitanje migracije itd.

Ima ih sada ukupno dvoje u Hrvatskom saboru, nas troje, a njih iz vladajuće većine ima 76. Predsjedavajući mora biti tu. Dakle i zato sam se javio za raspravu, ali javio sam se za raspravu zbog još jedne stvari. Naime, vladajuća većina će i već u ovom trenutku ovisi o čovjeku koji je pod istragom USKOK-a Dražen Barišić. Nisam sada budući da sam išao mislio sam da se trebam prijaviti, nisam čuo jel' imenovan u iti jedan odbor. Nije ovaj put ali će vrlo vjerojatno biti. I postavlja se pitanje koliko je moralno da jedna vladajuća većina ovisi o predstavnicima nacionalnih manjina koji imaju zagarantirana mjesta u Hrvatskom saboru i o čovjeku koji je pod istragom USKOK-a i nije jedini? Tu je i kolega Boris Milošević jel' tako za koga ja osobno mislim da je ok čovjek, da je upao u to i da je odnosno da su ga uvalili, da ga je Milorad Pupovac u to uvalio. Ne čini mi se kao netko tko je kriminalac. Ali evo Dražen Barišić je pod ozbiljnim optužbama USKOK-a. I može li uopće ovaj Sabor, može li ova vladajuća većina funkcionirati na ovaj način? Može li se ovaj Odbor uopće sastajati i koliko je to pošteno prema hrvatskim građana? Umjesto da vratimo mandate s obzirom na količinu dužnosnika koji su se našli pod udarom neovisnih tijela što Ureda europskog javnog tužitelja, što našeg USKOK-a i DORH-a i da vratimo mandat građanima. Ja sam gledao dakle i rekao sam to u raspravi neki dan kada je izašao ovaj slučaj načelnika Murtera. Andrej Plenković sretan što se ne radi o HDZ-ovcu. Dakle, a Andrej Plenković ozaren jer nije HDZ-ovac u pitanju. Dakle, sasvim je jasno da je ova situacija neodrživa. Ljudima je dosta dakle i korupcije i ovih afera. I meni se osobno kao predsjedniku Antikorupcijskog vijeća zapravo više o tim aferama gadi govoriti, dakle kao što je i ljudima dosta svega toga. I pozivam s ovog mjesta dakle da vratimo mandat hrvatskom narodu, da raspišemo dakle prijevremene izbore, da se dogovorimo oko datuma izbora. HDZ-e će reći da oni izvrsno stoje da su najjači u anketama, ali dakle ako je to tako onda je to još jedan dodatan razlog da oni pristanu na ovu moju ponudu. Dakle idemo vratiti mandat narodu, idemo raspisati izbore. Vi ste najjači, vi ćete ponovno pobijediti kao što ste nedavno pobijedili u Splitu. Dakle, jaki ste. … [[Upadica se ne razumije.]] Ili kao, ma dobro u Sinju Miro to je davno. Godinu dana je prošlo. Ali bio sam s jednim profesorom Kapulica sa fakulteta i kaže mi nisam se nadao da će Miro Bulj biti ovako operativan. A čujem da uskoro otvara i dječji vrtić nakon godinu dana pa bi bilo dobro [[Upadica Sanader: … ovo nije slobodni govor.]] Pa bi bilo dobro možda da pozove Puljka [[Upadica Sanader: Jel' ovo slobodni govor?]] I gradonačelnika Tomaševića da vidi kako se u godinu dana otvaraju vrtići.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Prvo kolega Barišić ima svoj izvorni mandat i ova točka o kojoj danas sad raspravljamo uopće nije predmet rasprave, nego su izbor i imenovanja gdje kolegu Barišića nismo ni spomenuli.

S njima kada vam trebaju šurujete i sve nešto odrađujete. Ali sada prigovarate za kolegu Barišića koji ima ustavno pravo se vratiti u Hrvatski sabor kao i svi drugi. Ali ono što je još interesantnije spominjali ste Split. Ne smeta vam u Splitu koalirati sa Puljkom i njegovim zamjenikom koji, protiv kojeg se isto vodi postupak? To ne spominjete. Bez problema ćete podržati Puljka u Splitu, a spominjali ste sada ovdje sami Split. Dakle, nemojte imati različite kriterije za vladajuće i za vas u oporbi. Bar probajte to svesti na isto, pogotovo različite kriterije kada ste vi s nekim na vlasti kao što to sada radite u Splitu, ili različite onda kriterije kada nama ovdje u Hrvatskom saboru kako vi to kažete docirate.

Evo baš dobra prigoda da se raspravi kada govorimo o zamjenama u odboru, o stanju u ovoj sabornici, u odborima. Kolega rekli ste da mi šurujemo sa Puljkom, da šurujemo ne znam nabrajali ste. Međutim, vi šurujete sa svima.

Vi nemate većinu.

I što je se dogodilo? Dok je bila tehnička Vlada i najveći uspjesi su bile Vlade.

Danas je baš raspravljao o temi pa nije ga bilo Luku Brčića što je dobro i pohvalno.

Ne mogu uopće shvatiti da je takvoga čovjeka imenovalo za ministra jer očito je Andrej Plenković tražio jednostavnu formu, vjerojatno je pitao Ministarstvo vanjskih poslova tko zna dva plus dva.

Ja ih se osobno nikad nisam bojao, čak mi i odgovaraju, ja sam rekao i bilo lokalno il bilo na državnoj razini, al vi imate vrlo lukavo, vi uspoređujete lokalnu razinu i državnu razinu. Lokalne politike su nešto drugo, lokalne politike su komunalne politike, a nacionalna politika je nešto drugo jer u Splitu, u Sinju, u vašem gradu, u Zagrebu je vrlo, nije bitno tko je livo, tko je desno na lokalnoj razini nego je bitno ako imamo kanalizaciju da imamo svi kanalizaciju, ako triba dječji vrtić imamo svi dječji vrtić, to je lokalna politika, a vi bi nas umočili i vratili samo u podjele jer drugačije ne možete egzistirati, drugo je lokalna politika, sasvim nešto drugo.

Hvala. I bez ove vaše kandidature kolega Bulj, Ante Sanader je u velikim problemima, dakle njegova struktura u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u velikim problemima i ovaj dakle vidjet ćemo kako će se to rasplest. A što se tiče dakle toga hoće li naši splitski Mostovci pošteni ljudi biti dio vlasti u Splitu to ćemo vidjeti, ali sigurno neće s kriminalcima i lopovima, dakle to, to nema, nema govora o tome. A što se tiče ovoga što ste kolega Bulj govorili o kome ovisi ova vladajuća većina, pa ne samo, ne treba uvijek Pupovca, ovisi o Pupovcu i SDSS-u, al ovisi i o uskočkim optuženicima, dakle o ljudima protiv kojih se vode istrage, dakle ljudima koji su ucjenjivi, pa te ljude može ucijenit bilo ko, neka strana sila, neko ko ima nekakve interese u RH i o tome ovisi hrvatska vlada, pa jel to normalno?

E, ja sam jednom rekao, pitalo me u županiji, bila je prilika da cijela oporba preuzme skupštinu po prvi put da ne bude više HDZ i onaj manistraš Kerum koji je humanitarnu pomoć od manistre na Brdima prodava i onda sam rekao, pitalo me s kime ćeš koalirati, zna sam s kime ne, s onim koji su grobari županije tj. HDZ-om jednostavno, sa svima ostalima da.

Došli smo ne znam kako na ovu temu do teme raspisivanja valjda izvanrednih parlamentarnih izbora i kad je riječ o tim, o izborima normalno je da oporba, nakon 6.g. u oporbi da je dosta teško čekat još dvije, ali to sigurno jako frustrira i možda bi bilo dobro da predložite izmjenu Izbornog zakona, pa otprilike ovako, izbori su svake 4.g. osim ako HDZ pobijedi, ako HDZ pobijedi onda su svakih 6 mjeseci dok ne izgubi, dakle to tako g. Bulj ne ide. A što se tiče vaše strukture u bilo kojoj županiji, a ne u Splitsko-dalmatinskoj, vi nemate problema sa strukturom, vi funkcionirate na razini koordinatora, vi ne date ljudima da se učlane u vašu stranku jer se bojite da će vam se učlaniti neki HDZ-ovac i nakon 12.g. postojanja stranke imate kolko, 600 ili 700 članova. Gledajte, nije to baš neka podloga za razgovarat o nekoj strukturi. Ja nikad neću pristat da bude, ova vlast da da pozitivnu ocjenu koja je poskupila, dozvolila da se poskupi 500% struja za pumpanje vode i za Split, za vodovod, za osnovno ljudsko pravo, e tu ćemo imat problema, tu će bit bitka, što će biti vidjet ćemo kako će se razvijat, ja sam reka ne moram bit ni zastupnik, ni gradonačelnik, vidit ćemo ako se ponove izbori što će se dogoditi i ova vlada bi zbog toga morala dati ostavku. A inače što se tiče izbora, pa izbori su legitimni, prva politička opcija koja je išla na izbore imala je 6 ministara, to je bila Most, vi to znate vrlo dobro da su bili ponovljeni izbori, nismo se bojali ić na izbore, stoga nikakav problem izbora jel bolji izbori nego nikakva vlada koja trenutno i nema nikakav legitimitet osim Milorada Pupovca [[Upadica: Vrijeme]] ovoga talijanskog manjinca i tako. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, vi u stvari brkate lončiće, cijelo vrijeme već osim kad ste bili na vlasti tad ste pokazali da imate želju dogovora, pregovora, uvlačenja na mjesto direktora u Hrvatske vode, vamo, tamo, tad ste htjeli nešto drastično napravit preko noći, a onda preko noći ste otišli iz vlasti i cijeli, cijelo vrijeme grintate u stvari, cijelo vrijeme hoćete reć da sve što god HDZ radi ne valja, a onda vas građani na izborima demantiraju jer na izborima prije 2.g. HDZ je opet pobijedio. I kad je bila korona kriza i onda ste cijelo vrijeme grintali i ljude zvali da se i ne cijepe i vamo i tamo, a da nije vlada poduzimala upravo ovo što je poduzimala pa gdje bi nam danas bilo gospodarstvo?

Ja imam tisuće inspekcija, tisuće prijava ne znam koliko imam ovaj sudskih sporova zbog toga što nisam poštivao te oštromjeračke mjere koje su u biti bile svrha sama sebi, ali uglavnom i vi niste poštivali i taj stožer koji je preuzeo vlast u državi u biti to je provođeno na način kako je ovaj napravio ovaj Andrej Plenković. I još nešto kolegi Kapulici, ne bojimo se izbora samo da znate, a to je dokazao sam i u Sinju, vidili ste u Sinju, ali i u županiji smo druga politička opcija ja sam nosio listu. Drugo, ja nisam recimo evo ja nisam član MOST-a i šta to sad znači, a MOST je najbolja politička opcija, najbolja i vi je se najviše bojite i najviše je spominjete.

Kolega Bulj apsolutno ste u pravu dolazi vrijeme dakle kada ćemo preuzeti odgovornost za Hrvatsku, a HDZ čini sve da to vrijeme dođe sve bliže i da je sve bliže. Dakle, zašto to govorim pa dakle prvo njihovi ovi korupcijski skandali i činjenica da vladajuću većinu čine ljudi koji su uskočki optuženici, činjenica da zajedno sa SDP-om uoči krize koja nas čeka na jesen pregovaraju o izmjenama Ustava kojim žele ograničiti referendum. Dakle, kojim žele onemogućiti građanima da između izbora kažu svoj stav o bitnim pitanjima. Dakle, to je ono što će osigurati, što će osigurati dakle da mi vrlo brzo preuzmemo odgovornost za ovu zemlju. Nadam se da ta kriza ipak neće biti tolika da dovede do demonstracija na ulici, ali oni izgleda čine sve da se to dogodi. Prvo su ukrali referendum, mi smo tu dakle to nezadovoljstvo ljudi nastojali kanalizirati kroz institucije, oni su ukrali referendum preko Ustavnog suda, a sada žele u potpunosti onemogućiti referendum i kad im se dogodi ulica onda će se pitati zašto se, zašto se to dogodilo. Ali ono zbog čega se javili za ovu raspravu i što svakako evo postavljam ovdje kao pitanje potpredsjedniku sabora Anti Sanaderu je li normalno da vladajuća većina ovisi o ljudima protiv kojih se vode istrage. Može li, mogu li saborski odbori za koja imamo ovdje imenovanja nastaviti raditi kao da se ništa ne događa? Hoćemo li i dalje zatvarati oči pred tom činjenicom samo kako bismo ostali na vlasti što dulje bez obzira na to što se događalo u zemlji? I dragi kolega zastupniče situacija u zemlji je jako teška, jako teška. Ulazimo u eurozonu zbog čega nam cijene još dodatno rastu. Ne patimo mi toliko zbog rata u Ukrajini, to nas još nije toliko pogodilo, ali patimo zbog toga što smo išli u zatvaranje, ne samo mi nego cijeli svijet i Europa, što se tiskao novac u Europskoj centralnoj banci i u FED-u i sada imamo posljedice. I to sad koriste špekulanti da bi dodatno dizali cijene, sad koriste to svi u Hrvatskoj jer ajde idemo sad iskoristiti, ionako inflacija dignut ćemo cijene kad se uvede euro da onda, da onda ne dižimo i sve se to koristi, pate hrvatski građani. Ja ne znam jeste vi svjesni u kakvoj situaciji hrvatski građani u ovom trenutku žive. Vi se nečim hvalite, pitajte malo građane, ajde sutra krenite evo uzmite kolegu Kapulicu za ruku i prošetajte malo po Zagrebu i pitajte ljude, pitajte ljude kako žive. Ja Bulja, dakle ja Bulja ne trebam uzimati za ruku, ja i Bulj smo često, ja i Bulj smo često dakle među građanima i znamo što građani misle dakle o trenutnoj situaciji u RH. I evo ja vas pozivam dakle da preispitate ima li ovo sve više smisla, ovolika korupcija, ovolike afere, činjenica da vladajuća većina je toliko tanka 76 ruku, Čačić vam je donio kremšnite, zahvalio vam se, još će sutra rekao je glasati i od jeseni ga nema.

Dakle, ako i on je digao ruke od vas onda znate da, da nije dobro. Ja kažem, a Hrelja tvoj, tvoj odabir. Tako da nije situacija, nije situacija dobra nikako za vas. Čini se to još sada nešto da taj brod plovi, ali vrlo brzo će se nasukati. Teško je izreći sve na što bi trebalo reagirati, ali reći su samo jedno. O čemu mi raspravljamo? Ja bi molio, mislim ponoć je, ja znam da je koncentracija malo opala, mi raspravljamo tu o teškoj gospodarskoj krizi, o referendumu, o šetanju za ruku. Koja je tema?

Miro Bulj replika. Znači vlada, hrvatski narod očekuje velika kriza to znamo svi. I to je vama smiješno kolega, imenjače. 500% i sada je to prebacila na lokalne čelnike kolega Grmoja da mi poskupimo 5 puta vodu našim poduzetnicima gdje će se gubiti radna mista poglavito u brdsko-planinskim područjima. I sad ćete doći naravno na Sinjsku alku i mi vas pozivamo i gledajte lipo iz svečane lože narod u oči kako ćete im palit mrak i ugasit vodu. 5 puta poskupit struju za osnovno ljudsko pravo.

Dakle, kolega Bulj apsolutno ste u pravu ova vlada više nema niti entuzijazma, niti kapaciteta za rješavanje ključnih problema hrvatskog društva, od krize o kojoj vi govorite do činjenice, može sad kolega Kapulica naravno da o svakom zastupniku ovisi vladajuća većina, to može biti kolegica Bušić, to može biti kolega Miro, može biti kolega Kapulica, ali je činjenica da dvoje zastupnika, dakle bez kojih nema vladajuće većine kao što nema ni bez njih, ali bez ovih dvoje, dakle ako računamo da je Kapulica dio valjda je, ja ne znam iako se govori o nekakvim tim unutarstranačkim borbama unutar HDZ-a, ja ne znam možda on bude taj zbog kojeg će pasti vladajuća većina i možda on kao što je Andrej Plenković pozvao Karamarka da odstupi, možda Mario Kapulica bude taj koji će dignuti glas i reći dosta je ovoga vrijeme je za suverenističku politiku [[Upadica: Vrijeme.]] i za obračun s korupcijom.

Izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa evo i u ove kasne sate nisam se ni ja planira prijavit, ali reko ajd ima se o čemu razgovarat pa onda sam ponio i vama prijavnice, pa evo da to zaključimo pa da svi možemo ići odmorit. Ono čega ću se dotaknut je ovo zapravo ono na što me je kolega Kapulica potaknuo komentirajući dakle i članstvo i koordinatore MOST-a itd., itd.

I ako bi itko to u našoj Hrvatskoj trebao znat onda sigurno da je to na prvome mjestu HDZ kao najveća politička opcija. Sve to nam se manifestiralo u gradu Splitu dakle gdje općepoznato je da niska izlaznost ide u prilog velikim političkim opcijama međutim grad Split i brojnost HDZ-a i članova HDZ-a ipak nisu rezultirale onim s čime se očekivalo. Je li se u toj cijeloj priči najzgodnije uprit prstom u predsjedavajućeg? Pa sigurno da da. Je li on objektivni krivac?

Dakle, to je u kontekstu članstva koliko ono kolega Kapulica je važno ili nije važno. Koliko MOST ima članova i je li MOST ima dvostruki filter provjere? Je li to dobro ili nije to dobro možemo gledati iz različitih kuteva i komentirati. Slijedeća kritika koja najčešće dolazi nekako u fokus ako se priča o MOST-u jest javni bilježnik i jesu 163 dana MOST-a provedena u vladama RH naspram cijele naše povijesti. I tu možemo staviti točku. Međutim, ono što je ključno pitanje i što je meni nekako i ža iz kojeg razloga se desna politička opcija konkretno vi ne zapitate zašto MOST u sumi sumarum i postoji. Zašto se MOST kao ideja rodila u sredinama u kojima je u izvršnoj vlasti bio netko tko dolazi sa desnog političkog spektra? Jer da se previše ne lažemo svi mi iz tih sredina smo bili dakle glasači desnih političkih opcija.

Dakle, na svečanim sjednicama općinskoga vijeća je li vi možete vjerovati da u 4 godine niti jedne godine nije na sjednici općinskoga vijeća niti bio župan, niti prvi zamjenik i drugi zamjenik u 4.g. i znate kolega Miro koga su mi poslali, znate, poslali su mi jednog zanimljivog, meni vrlo dragog i vrijednog čovjeka Anđelka Katavića pročelnika i otvaramo sjednicu i ja Anđelku tu četvrtu godinu zahvaljujem i kažem evo hvala Bogu da su tebe našli na hodnicima jer da nije bilo tebe vjerojatno bi poslali domara, dakle pričam o općini u kojoj postoji samo HDZ i ne postoji nitko drugi. Dakle jedan takav odnos prema svakom onom tko nema stranačku iskaznicu je također jedan problem o kojem vi ozbiljno trebate razmisliti ukoliko budu nekakvi izbori prije redovnih, a na redovnima imate dovoljno vremena da stvari promijenite.

Međutim je činjenica npr. Andrej Plenković je ušao u HDZ kad, znači pa evo ako slušaju ovo ljudi koji su članovi HDZ-a od prvih dana, ja sam zaboravio da sam bio osniva HDZ, da sam bio u HDZ-u kad je Andrej Plenković došao u HDZ, ja sam zaboravio na to uopće da sam bio kad je on uša i vi ga sad branite temeljito, ali pogrešno je rečeno maloprije da je Čačić onaj koji dobro procjenjuje, je dobro je procijenio da brod tone.

U velikoj, kolega Bulj, sumi ljudi i u velikoj političkoj opciji i u velikom sustavu sasvim je logično da će postojati ljudi koji žive i bore se za ideal, pa kad se onaj ko je na vrhu kad promijeni smjer onda će taj netko ko i dalje nastoji živjeti ideal nekako se malo i pomaknut i ne biti nekako najglasniji u obrani tog. Međutim ono što meni općenito nikako nije jasno jest da netko može braniti 5-6 ili 7 suštinski različitih ljudi, a da su ti suštinski različiti ljudi oni koji diktiraju smjer politike kojoj ja pripadam, dakle to je ono što ne mogu razumjet, a i dalje vjerujem u Hrvatsku u kojoj će i u parlamentarnoj većini, dakle i sa lijevog spektra i sa desnog i sa centra, zapravo svi oni koji tu budu živjeti taj ideal i stati iza njih.

Ono što mene zabrinjava u ovo doba noći, nije, nije da mi se žuri kući, su sadržaj ovih naših rasprava. Mi smo raspravljali o tome koliko ko sendviča jede, mislim ja, ja 6.g. jedem jednom dnevno, ovaj dvaput sam jeo u saboru i mislim da, ponekad se zbilja pitam jesmo mi svjesni ko smo mi i gdje se nalazimo i koja je na nama odgovornost. Mislim u redu je to ovaj i šaliti se i to, evo pitanje je bilo jel mogu vjerovati da nitko nije bio na skupštini općinskog vijeća, ja to mogu vjerovati, al ne mogu vjerovati o čemu mi raspravljamo. Točka dnevnog reda, ne znam je li to po Poslovniku uopće moguće da svi koji sudjeluju u raspravi, da niko zapravo ko sudjeluje u raspravi ne raspravlja o točki dnevnog reda. Ona se možda spomene u pola rečenice kao odskočna daska za pričanje o bilo čemu. Tako da bi ja apelirao na ostatak ove naše rasprave, na ovih nekoliko zastupnika da prestanemo gubiti energiju, da je koristimo ili za raspravu o ovoj točki dnevnog reda ili da se malo odmorimo za početak iduće sjednice, ali bi rekao prije nego što završim nešto kolegi Bulju. Gledajte, znači energija poskupljuje u Europi, okej, vlada poskupljuje u Hrvatskoj, vlada je odgovorna jer poskupljuje u Hrvatskoj jel, a onda zato što poskupljuje u Hrvatskoj poskupi u Sinju. E sada, kaže ovaj Bulj da to neće ić tako, pa okej, prekini, prekinite vi u Sinju taj, tu lančanu reakciju i vi ostavite cijene kakve su bile jer vi ste u istoj situaciji u odnosu na vladu kao što je vlada u odnosu na opću situaciju. Tako da mislim to svaljivanje na vladu da je ne znam šta, sjetio se neko u vladi da mu fali ovaj, da mu se baš prohtjelo da poskupi struju, plin, je li itd., vidim da je ovaj ako, nisam točno siguran koji je portal jer ne možeš vjerovat svakom, da je Butković najavio da će pojeftinit gorivo, ovaj to je dobra vijest, ovaj tako da se nadam da ćemo ako Bog da imati dobrih vijesti u Hrvatskoj, a sigurno ni vladi, a ni oporbi ne bi trebalo u interesu biti da te vijesti budu stalno loše što se tiče poskupljenja i što se tiče standarda hrvatskih ljudi kojih smo dosad uspješno, uspješno čuvali, ali nismo svemoćni i nismo sami na svijetu.

Vlada RH je rekla da će poskupiti građanima 10% električnu energiju i to je napravljeno, međutim ja ovdje ne govorim o ničemu nego o vodi, dostavi vode do kuća, znači vodovodi lokalni, poskupila je struja za 500% dovedena je u upitnost likvidnost te tvrtke i sada bi mi morali poskupiti 5 puta vodu našim građanima, našim poduzetnicima čak i dijelu Splita ne samo cetinski kraj i Omiša. I ja šaljem pismo i ministru i HEP-u jer cetinski sliv daje 40% hidroenergije, ali i brdsko-planinska područja velika energija se troši. Nećemo, oćemo.

Znate imamo ljude koji nam dođu pa kad kažu, pa kažu gle imamo problem državne nekretnine, čovjek ima parcelu 3,70 3,70 četvrtine je državno, znači to se rješava vrlo jednostavno, država procijeni taj mali dio zemljišta, po njihovoj procjeni čovjek plati, godinu dana nema odgovora. Ja to znam. Kad bi ja sad nazvao ministarstvo, kada bi ja nazvao nekog tamo u državnu imovinu, dobar dan, šta je s tim, izvolite to riješiti ili čovjeka smijeniti, šta bi ja dobio? Prvo bi dobio saslušanje na antikorupcijskom vijeću da kog sam ja zvao, onda bi dobio jedno 3 zviždača u tom ministarstvu, neradnika koji ništa ne rade koji bi me prijavili da ih tjeram da rade jel tako, pa bi se onda još javio netko iz oporbe i još me povezao da ja radim kriminal jer bi izmislio neku priču da ja imam [[Upadica: Vrijeme.]] interes u tome što želim to riješiti. Mi smo zbilja u jednoj, jednom ozbiljnom problemu u ovoj državi gdje sami sebe paraliziramo da možemo djelovati u odnosu na ove koji ne rade svoj posao.

Imenovanje i razrješenja u odbore je bitno progovoriti i o ovim svim temama, ja bi još jednom napomenio ovo što je kolega Kapulica rekao. Znači mi kao saborski zastupnici imamo obavezu iznositi probleme i naših građana, međutim istina je da administracija u često zakida naše građane.

Ja bi samo ovdje rekao da mi nije jasno da jedna institucija kao što je Ministarstvo gospodarstva da nakon 5 mjeseci, 10-ak pisama, 10-ak upozorenja, mojih premijeru i saborskih zastupnica i gradonačelnik da ukaže na taj problem koji se događa oko osnovnog ljudskog prava socijalne kategorije, to je voda, da ne žele odgovoriti. Mogu slobodno odgovoriti mi ne možemo, tržište je takvo, nego ne žele uopće odgovoriti i razgovarati o poskupljenju od 500% električne energije.

Znači to su ogromna, enormna poskupljenja. Ja bi volio da ministar odgovori ne želimo vas primiti na razgovor. Međutim, svi peru pilatovski ruke, a vlada govori imamo dobre kreditni rejting i još sad uvode euro, bit će i tu problema. Naši gospodarstvenici, poduzetnici ovi ugostitelji neće moći jer ću morat poskupiti, morat ću otpuštat radnike, al govorimo o osnovnom ljudskom pravu o vodi.

Tolko o poštivanju i saborskog zastupnika i gradonačelnika. Stoga sam i u svom pismu pozvao ih da dođu na alku u svečanu ložu i da pogledaju taj narod u oči kako će im upaliti mrak.

Ja sam bio kandidat za župana, sad ću vam reći kako funkcionira i predsjednik Viteškog alkarskog društva se potpiše tako i daje potporu drugome krugu Bobanu da on voli cetinski kraj.

Ta ista uprava je uzurpirala i zdravstvo sinjsko. Idete kod tajnika viteškog alkarskog društva ginekologa iđe žena na pregled, tu, tu plaća se glavarina, a on daje uputnicu da ide u ordinaciju privatnu kod predsjednika Viteškog alkarskog društva i pregledaje je ovaj ginekolog koji ju je uputio iz doma zdravlja da, da. Tako to funkcionira, njihov interes, ne razvoj, ne alka, ne tradicija i naše kulturne vrijednosti.

Hvala potpredsjedniče. Pa moram priznati da nisam očekivao da ćemo ovako dugo raspravljati o točki dnevnog reda gdje kolegi Čičku prestaje mandat, gdje biramo druge članove za odbor i gdje je to uobičajeno da rasprava o tome traje otprilike 2 do 3 minute. Ali, s obzirom da smo sad već ušli u drugi dan, potpuno mi je jasno i na neki način je ovo zadnja rasprava u ovoj sjednici i sljedeća redovna sjednica je tek na jesen ukoliko neće bit iz nekih izvanrednih razloga izvanrednih sjednica i ja mogu shvatiti kolege iz Mosta da imate želju da još uvijek se ne mičete od ove govornice i da iskoristite sve poslovničke prilike da još pošaljete poruku o svemu mogućemu što vas na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi tišti. Jer nema teme koju svi sad kroz ove rasprave, bilo u ime kluba, završno i početno, bilo pojedinačno, niste spomenuli. Tu je bilo apsolutno sve spomenuto, od energenata, al' onda, zaboravljate reći da osim što je ... [[Upadica se ne čuje.]] osim što rastu cijene energenata u svijetu, da smo se mi ovdje u Hrvatskoj potrudili da ne rastu isto toliko koliko rastu drugdje.

Ajmo dalje. Spomenuli ste, a kolega Bulj je vrhunski majstor u tome da svaku temu uspije okrenut u neku svoju priču i ono što ga tišti, on opalio po tome i dok ima minuta, on o tome priča i tu je vrhunski, tu uopće, tu mu ja skidam kapu, boljeg zastupnika o tome da izvrne temu o kojoj je dnevni red od kolege Bulja nema. I to sam ja već naučio s njim da uvijek o svemu sve zna i o svemu može pričat. E sad, kad već ste počeli pričati o izborima, pa ja ću iskoristiti ovih svojih još 2,5 minute, spominjali ste ovdje i izbore i kako je Most dobivao ili nije dobivao izbore na nekim lokalnim, u nekim lokalnim sredinama. Pa evo u Bjelovarsko-bilogorskoj 2017. uspjeli ste kao Most u županiji imat 2 zastupnika i onda su ta dva zastupnika odmah otrčala, kome? Onome tko je 2017. bio na vlasti. Bio je Bajs na vlasti i odmah ste s njima napravili koaliciju zato da dobijete ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja u agenciji koja provodi EU fondove tamo u Bjelovaru u županiji. E, sad, na zadnjim izborima, HDZ je pobijedio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Vas nema nigdje. Niste prešli ni prag. Dakle ona vaša teza, kolega Kujundžić da vi samo tamo gdje je HDZ bio dugi niz godina na vlasti, da vi tamo nešto možete, u Bjelovarsko-bilogorskoj, HDZ došao na vlast, vas nema. Evo, tako to ispada kada već pričamo o svemu i svačemu. I na kraju, vi zazivate izbore. To je vaše pravo, da zazivate izbore. Ali građani su prije 2 godine rekli što misle, tko treba voditi ovu zemlji i ja znam da bi vi voljeli da je u Hrvatskoj isto nestabilna vlast na državnoj razini, kao što je to u nekim drugim europskim zemljama i da vlade padaju svaka 3 dana, ali otkad ste vi otišli iz Vlade, Vlada nema tih problema, Vlada je stabilna cijelo vrijeme. I dobro ste rekli koliko ste bili, svega 100 i nešto dana u Vladi i još uvijek to ne možete prežaliti. I kolega Grmoja danas cijeli dan govori, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo to napraviti, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Ali vi to tako govorite već 6 godina i ja se nadam da ćete to nastaviti još i narednih 6 ili 12 godina govoriti. A tema je inače bila samo izbor 2 člana odbora. Vi o tome niste rekli ni riječi, niste čak ni imena tih ljudi uspjeli upamtiti, znači o tome nemate ništa protiv, prema tome, ja ću shvatiti da i vi kao Klub Mosta ovu točku dnevnog reda podržavate, jednako kao i Klub HDZ-a.

Onda zaključujemo raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo danas u 9 i 30 izjašnjavanjem o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, 2. Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava RH, 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH i 4. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nakon toga bi bilo iznošenje stajališta klubova zastupnika, a u 12 sati bi glasovali o raspravljenim točkama.